Hvala gospodine predsedavajući. Poštovani ministre, poštovani gosti iz ministarstva, poštovani narodni poslanici, svakako da je jedna od osnovnih funkcija države da obezbedi odbranu i bezbednost Republike Srbije i njenih građana u miru, ratnom stanju i u situaciji vanrednog stanja. Iz tog razloga je dobro što danas raspravljamo o dopunama i izmenama Zakona o Vojsci Srbije i Zakonu o odbrani.

Postoje određeni segmenti koji mogu da se poprave i unaprede u ovom zakonu. Trudiću se da ukratko, koliko mi vreme bude dozvoljavalo da objasnim pre svega stvari koje mi vidimo, koje bi mogle u ovom zakonu da budu popravljene. Pre svega, ovde imajući u vidu da je vrlo jako važno pitanje svakako unutrašnji sistem kontrole zakonitosti. Iz tog razloga pozdravljamo suštinu predloženih izmenama po kojima Inspektorat odbrane izveštava ministra o uočenim nepravilnostima i nezakonitostima, zato pozdravljamo načelo samostalnosti o radu inspektora. Ima ovde nekoliko nedostataka. Moguće je da ministar naruši samostalnost inspektora. Naravno, da ne bi samo mi sumnjali u sve to iz tog razloga tražimo da se propiše da inspektor izvršava ne samo naređenja ministra tj. ne samo da ministar obaveštava ne samo ministra nego i Narodnu skupštinu. Iz tog razloga je poslanička grupa i podnela amandman gde tražimo da inspektor obaveštava Skupštinu tj. nadležni odbor bar jedanput u toku godine, u toku kalendarske godine, jer ovakvo rešenje već postoji i uspostavljeno je u slučaju generalnog inspektora vojnih službi. Tako da ne vidimo razlog da ovakvo rešenje ne bude i u ovom zakonu. Da bizakon bio efikasniji smatramo da je potrebno izmeniti i deo koji se tiče logističke podrške i iz tog razloga smatramo da na neki način je problematičan član 45. gde je predložena izmena koja reguliše logističku podršku vojske. U stavu 3. pomenutog člana predviđa se da logističku podršku mogu pružati samo vojne ustanove koje su funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane. Mišljenja smo da u nekim od definisanih oblasti nije neophodno sužavati izbor isključivo na vojne ustanove, a ovde pre svega mislim na prevoz tj. obezbeđivanje prevoza za pripadnike Vojske. Neke delatnosti ne treba uopšte da budu u delokrugu vojske kao što je lovno-šumska delatnost. Prosto, ne vidimo potrebu da to stoji u ovom zakonu. Iz tog razloga mi smo i podneli amandman i verujem gospodine ministre, da ćete jako pažljivo pročitati to i da ćete prihvatiti naše sugestije i predloge koje smo izneli u ovom amandmanu. Što se tiče izmena i dopuna Zakona o Vojsci i kada je reč o nacrtu tog zakona izdvaja se nekoliko predloženih promena, ali takođe je primećeno da je zakonodavac propustio da predloži neke potrebne promene. Ovde je bilo reči, oko sindikalnog angažovanja pripadnika vojske i upravu pred početak ove sednice mi smo dobili jedan dopis od sindikata Vojske Srbije gde su nam poslali, ali na žalost kasno da predložimo određene amandmane na predloženi zakon. Prosto, ovde se vidi iz ovog dopisa da kada se radio ovaj zakon da je vrlo malo konsultovano ili nije ni malo konsultovan sindikat Vojske Srbije, što smatram da je jako loše. Kažem vam, mi smatramo da je ovim zakonom obesmišljeno sindikalno angažovanje pripadnika Vojske Srbije. Jedan od propusta odnosi se na član 14. koji reguliše pravo na političku i sindikalno angažovanje profesionalnih vojnih lica. Izmene zakona u ovom članu predlaže promene naziva profesionalno vojno lice što apsolutno prihvatamo tj. zvaće se profesionalni pripadnik vojske što je u duhu profesionalizacije ove službe prelaskom na profesionalno vreme. S druge strane, član 14. iako dopušta sindikalno delovanje svojim odredbama uskraćuje njihov domet i sprečava neka sindikalna pitanja. Sindikatima naime nije dozvoljeno da polemišu opremljenosti vojnom opremomniti rukovođenjem. Podsetiću vas da je ovakav član ili stav već regulisan u Zakonu o Ministarstvu unutrašnjih poslova tj. o Zakonu o policiji u članu 134. gde dozvoljava pravo na sindikalno delovanje na zakonom utvrđeni način. Znači, i tu je praksa pokazala, sećate se svi, da policija nažalost unazadnekoliko godina nije bila opredeljena, da su imali protest, da su imali sugestije, predloge i da je to na neki način urodilo plodom. Zato smatramo da i u vojsci treba da postoji takav vid otpora ili takav vid sugestije i predloga. S druge strane, mišljenja sam da sindikat ima prvo da raspravlja o rukovođenju organizacionim jedinicama, ali da nema pravo da preispituje komandovanje, jer odnos zaposlenih prema rukovođenju jeste sindikalno pitanje koje se mnogo efikasnije može rešavati medijacijom preko sindikata nego u odnosu starešina podčinjenih jer ukoliko se potčinjeni žali na rukovođenje starešini, bojim se da to neće na neki način biti prihvaćeno.

Videćete da smo se stvarno trudili da sa ovim amandmanima poboljšamo ovaj zakon. Znači, nismo ni na koji način želeli da politizujemo ili bilo šta drugo nego da prosto poboljšamo i da unapredimo ovaj zakon koji će u budućnosti delovati dobro i prema pripadnicima Vojske Srbije, a i prema građanima Republike Srbije. Reč ima ministar Gašić. Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Bogdanoviću, mislim da ste tu izvršili zamenu teza šta je inspektorat i koje su njegove nadležnosti i da je to jedan od sastavnih delova Ministarstva odbrane i šta je generalni inspektor koji je dužan da Narodnoj skupštini predaje izveštaj, a inspektorat vrši kontrolu unutar Ministarstva odbrane zakonitosti i postupanja pripadnika Vojske Srbije u jedinicama i njegov izveštaj je u okviru Ministarstva odbrane koji se predaje Narodnoj skupštini. Znači, imate dva pojma, dva termina i plašim se da to jedno s drugim ne može da ide. Zato je i stavljena ta odredba da možemo da koristimo sredstva drugih. Što se sindikata tiče, nijedan sindikat u Vojsci Srbije nema reprezentativnost. Prilikom izrade ovog zakona, mi smo uzeli pozitivna iskustva zemalja u okruženju, zemalja EU i ovaj član zakona koji je danas pred vama je prepisan iz francuskog zakona o vojsci, od „a“ do „š“

Trebali ste da kažete i da je tada vojska postupala po zakonu i po Ustavu i onako kako je došao zaključak tada, na bazi te pritužbe. Imaju pravo organizovanja, ali svi ovi oficiri ovde mogu da vam kažu da bi onda i prekomanda i sva dalja postupanja koja pravila službe nalažu u Vojsci, na način kako vi to tražite od nas, bila prosto nemoguća. Jer, onda biste imali pritužbe svaki put kad trebate nekoga da pošaljete u prekomandu ili svaki put kad trebate nekoga da pošaljete na izvršenje određenog zadatka da kaže – neću i da se požali svom sindikalnom vođi, koji bi došao sutradan i davao određene prijave. Znači, urađeno je apsolutno u skladu sa evropskim zakonodavstvom. Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, uvaženi gosti iz ministarstva i Vojske Srbije, mogu da kažem da ću i ja, kao i poslanici SNS, glasati za ove predloge izmena i dopuna zakona o Vojsci i odbrani, zato što su to dobri predlozi. Čujemo i od opozicije, takođe, da je veći deo tih predloga opravdan, da su dobri, tako da Ministarstvo odbrane može da bude zadovoljno i samo treba da bude pohvaljeno zbog toga što je do sada činilo i što je učinilo ovim izmenama. Jedino mogu da kažem da mi je žao što nismo to stigli da odradimo u decembru mesecu, kada je bilo potrebnije, ali, evo, završavamo sada, mesec dana kasnije. Neke druge stvari su nam se isprečile, ali bitno je za Vojsku i za naš ceo odbrambeni sistem da ovo krene na bolje. Mnoge promene su usklađivane sa drugim propisima i donose razne promene, već smo ovde govorili o tome. Na primer, da se dodatno uređuju pitanja koja se odnose na specifičnu vojnu službu i službu pod otežanim uslovima, što je bitno, kao i da pored zdravstvene, a to je po meni veoma bitno, setite se zakona koji smo donosili o ovim firmama za fizičko-tehničko obezbeđenje, privatnim agencijama za obezbeđivanje imovine i lica, gde smo im uveli obavezno licenciranje, tj. zdravstveni pregled jednom godišnje.

Znači, neko ko je bio pripadnik tih jedinica i kada smo branili našu državu od agresije i bombardovanja NATO pakta, koja je bila ne pravna, mogu da kažem da je to nešto što je naša tradicija i nije je trebalo prekidati. Trebalo je da ostane takav naziv. Zadovoljstvo mi je, a i znam mnoge oficire sa kojima sam se čuo i video neke vojne penzionere koji se slažu sa ovim da ovakav naziv treba vratiti i da to treba da bude sastavni deo zakona. Želim da kažem i nešto kao šef delegacije našeg parlamenta u Parlamentarnoj skupštini NATO pakta, a što se tiče rada ministarstva i Vojske Srbije. Što se tiče Srbije, tu je zaista mnogo toga urađeno i tu je Srbija jedna od država koja je članica Partnerstva za mir, kao vojno neutralna država, ima ih još, reći ću primer da je takav slučaj i sa Švedskom, Finskom, Austrijom, Švajcarskom, da Srbija zaista tu sarađuje maksimalno i prima sve pohvale, i njena vojska i naš odbrambeni sistem, gde god se pojavim i sa kim god da razgovaram. Od strane Srbije je urađen i PARP, tj. periodični proces pregleda i ocene rada, koji treba da olakša naše reforme sistema odbrane i doprinese tome da naše oružane snage dostignu najviše operativne standarde, kao i individualni akcioni plan partnerstva, ili IPAP, koji je najviši oblik saradnje sa NATO kroz Partnerstvo za mir, a ne podrazumeva članstvo, jer mnogi često to zamenjuju, odnosno te teze. On predviđa redovne cikluse dijaloga sa NATO paktom u četiri grupe pitanja, političko-bezbednosnim, vojno-odbrambenim, administrativnim i pitanjima javne diplomatije, naučne saradnje i planiranja u vanrednim situacijama.

Ja neću ovde izražavati, jer želim da dampodršku Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane za budući period. Ja neću ovde izražavati žal za nekim ranijim vremenima, za nekom ranijom tehnikom i opremom, jer je činjenica da je Vojska Srbije u tehničkom smislu, hajde da kažemo da ima problem, da nije na nivou na kome bi trebalo da bude i koji zaslužuje i koji je potreban našem odbrambenom sistemu, koji je potreban onome i što Vojska zaslužuje, pa i naši oficiri sa znanjem koje imaju, i kakvo naoružanje i opremu treba da imaju. Mi moramo da uložimo i mi to moramo da shvatimo zbog svega što se dešava trenutno u svetu. Čuli smo ovde primere, ne vojnih pretnji koje imamo, jer u svetu se mnogo toga dešava. Imali smo i to „Arapsko proleće“, imamo i situaciju u Ukrajini, imamo izuzetno veliku opasnost ko to shvatio ili ne, veliku opasnost iz nečega što se zove islamska država i što se okreće, što mora da bude okrenuto i prema našoj sigurnosti i sigurnosti naših građana. Zato je potrebno da, između ostalog, kao deo odbrambenog sistema i Vojska Srbije bude što bolje opremljena i spremna da odgovori na te izazove. Našu Vojsku moramo bolje da opremimo i zbog toga našu Vojsku treba da, bez obzira na sve, teška su vremena, ali naš odbrambeni sistem zaslužuje da mu kroz budžetska sredstva opredelimo u budućem periodu i apelujem na sve poslanike da tako nastupamo, više sredstava za Vojsku Srbije.

Mislim da je to neki minimum, s obzirom da smo ranije zakidali na račun nekih drugih sistema, ali nije pravedno kada svi znamo i kada ovde govorimo, ako nam je nešto za ponos, onda je to naš odbrambeni sistem i Vojska Srbije. To i građani Srbije kroz sve ankete pokazuju. Znam da nam je na tom nivou organizovan zdravstveni sistem, obrazovni sistem, pravosuđe, da bismo mi već bili na nivou na kome je organizovan odbrambeni sistem ili Vojska Republike Srbije, mi bismo već mogli da budemo član EU kao jedna veoma razvijena država, ali nisu ostali sistemi na tom nivou, a to je samo zato što su ti ljudi patriote, što su štedljivi, što su stručni, što znaju šta rade i doveli su na taj nivo sistem. Njima treba i dalje pomoći, jer to je za dobrobit naših građana. Ako imamo bezbednu državu, ako smo u bezbednom okruženju, saradnjom sa svima ostalima, mi onda možemo i bezbedno da razvijamo i privredu, jer to gledaju i privrednici, između ostalog, kada se odlučuje gde će da investiraju i gde će imati sigurnije okruženje da bi mogli da stvaraju profit, da zarađuju, da rade, da prave proizvode koje rade. Prema tome, ja bih apelovao na sve da podrže ova dva predloga zakona, izmene i dopune, jer su dobro urađeni i da podrže Vojsku Srbije i naš odbrambeni sistem, jer oni to zaslužuju i da u budućem periodu obratimo na to pažnju kako bismo i u tehničkom smislu Vojsku Srbije opremili bolje nego što je danas. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Darko Laketić. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, uvažene kolege narodni poslanici, zaista razumem potrebu za donošenjem novih zakona iz paketa vojnih zakona, pre svega iz razloga što smatram da će se na taj način otkloniti problemi i nedostaci koji su uočeni u toku praćenja, sprovođenja već važećeg zakona, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani. Ono što mogu reći kao svoj lični stav jeste da se na taj način vrši preko potrebno usaglašavanje pravnog sistema, odnosno promena pravnog sistema u Republici Srbiji koje su stupile na snagu nakon donošenja prethodnog, dakle, važećeg zakona o odbrani. Takođe, smatram da je jedan od vrlo bitnih razloga za donošenje ovog zakona upravo otklanjanje višestrukog uređivanja istih ili sličnih nadležnosti, što je vrlo bitno, ali isto tako mislim da je u ovom zakonu takođe lepo obuhvaćeno i to da se više nadležnosti koje se ponavljaju u nekoliko zakona koji regulišu oblast odbrane, na taj način urede, a sve ovo zajedno doprinese efikasnijem funkcionisanju sistema odbrane. Međutim, ja ću navesti takođe i nekoliko momenata gde mislim da je napravljen vrlo značaj pomak u odnosu na raniji zakon. Samo donošenje zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani možemo reći da danas ima apsolutno pravno utemeljenje. Podsetiću da je članom 7. stav 2. alineja 1. definisan godišnji plan upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama. Kada je donošen prethodni zakon, dakle važeći zakon o odbrani, sporno je bilo upravo utemeljenje ovog plana u strateškim dokumentima. Naime, tada se zakonopisac pozivao na Strategiju nacionalne bezbednosti Republike Srbije, na Strategiju odbrane Republike Srbije i Strategijski pregled odbrane Republike Srbije. Međutim, ono što je vrlo značajno jeste da su upravo ovi strategijski dokumenti bili u skupštinskoj proceduri i ono što je vrlo značajno jeste da čak i nacrt strategijskog pregleda nije ni bio dostupan javnosti. Za razliku od toga kako se tada radilo, danas već postoje usvojeni strateški dokumenti, tako da i ovaj zakon ima apsolutno pravno utemeljenje. Drugi momenat koji je takođe vrlo bitan jeste jedna velika zamerka u ovom prethodnom važećem Zakonu o Vojsci jeste član 14a. Ta zamerka još kada je bio donošenje više puta iznesena. To je član kojim se zabranjuje profesionalnim pripadnicima vojske da učestvuju u udruženjima koja se bave tematikom odbrane. Ovim članom tadašnje Ministarstvo obrane je upravo manifestovalo zatvorenost prema građanskom društvu. Isto tako, ovakvo rešenje je, što je vrlo bitno, u suprotnosti sa načelima demokratskog civilnog društvo. Što je još gore, taj član je takođe bio sporan iz razloga što je bio suprotan članu 141. Ustava koji propisuje da je Vojska Srbije pod demokratskom civilnom kontrolu. Ali, suprotno Zakonu o Vojsci, tačnije članu 29. Zakona o vojsci, koji kaže takođe o demokratskoj civilnoj kontroli koja propisuje da su subjekat ove kontrole, između ostalih, i građani, pa samim tim i njihova udruženja. Podsetiću da je ovaj zakon izglasala bivša vlast 2009. godine. Članom 6. novog zakona predlaže se upravo izmena u članu 14a kojom se profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije, umesto zabrane, omogućava da, uz saglasnost ministra, oni aktivno participiraju u udruženjima gde je upravo tematika odbrane, odnosno gde se ostvaruju značajni ciljevi vezano za odbranu i vojsku naše zemlje. Na taj način se omogućava načelo demokratske civilne kontrole nad vojskom, ali i prezentuje se apsolutna otvorenost Ministarstva odbrane prema građanskom društvu. Upravo je to jedan neposredan odgovor na neargumentovane napade Zaštitnika građana na vojsku, ministra, VOA. Kada smo već kod VOA-e, ne mogu a da ne pomenem upravo ono što je maločas izrečeno, a to je kupovina opreme za prisluškivanje u vreme prethodne vlasti. Dakle, moje pitanje je upućeno direktno ministru odbrane i to je nešto što nije samo pitanje mene kao narodnog poslanika, već nešto što sigurno interesuje građane Srbije, a to je – da li su tadašnji opozicioni lideri bili prisluškivani u periodu bivše vlasti, ko je prisluškivan, koga je tadašnji ministar, odnosno nadležne službe prisluškivale, zašto je oprema kupljena bez znanja i saglasnosti naših nadležnih službi koje odlučuju o tome? Molim vas, pre svega u cilju informisanja javnosti inaših građana, da nam date odgovor na to pitanje i jednom detaljnom istragom ustanovite o čemu se ovde zapravo radi. Moj lični odgovor i odgovor poslaničke grupe SNS svakako je da mi menjamo zakon tako da sve što radimo bude još transparentnije. Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović. Poštovani predsedavajući, poštovani predstavnici ministarstva, uvaženi ministre, moram reći da imam ozbiljnu tremu. Pre svega, na mestu predsedavajućeg je general, ispred mene su desetak generala, pukovnika i moram reći da, pamteći svoje služenje vojske, imam ozbiljnu tremu, ali nemam strah. Strah imam više od ministra, imajući u vidu reči koje je on ovih dana izgovorio, koje su bile prilično teške. Ja se nadam da danas neće biti tako teških reči u odnosu na poslanike, kao što su bile one prema Zaštitniku građana. Ministre, niste dali odgovor na pitanje zbog čega hitan postupak, kakva je preša bila da se zakon iz oblasti vojske i odbrane, iz oblasti posla državnog, koji se ne donosi tak preko noći, zakon iz te oblasti. Dakle, nije uobičajeno da se u modernim demokratijama, ako hoćemo da budemo, zakoni iz oblasti odbrane i koji se odnose na vojsku donose po hitnom postupku. Znam da vi ne želite da zaostajete za ministrima iz drugih resora. Međutim, ova oblast je, ministre, vrlo osetljiva, vidite kako je ovih dana to iskočilo iz nekog koloseka, koji znači dobro uređenu državu, da je vojska na neki način, odnosno službe neke, prilično se otela kontroli. To tako izgleda, ministre. Nekoliko ću stvari reći nemam puno vremena. Prva stvar se tiče nadležnosti predsednika Republike kada je u pitanju Zakon o odbrani. Tu se proširuju neka ovlašćenja predsednika i to smo možda mogli da detaljnije izanaliziramo da smo imali mogućnost da detaljnije pogledamo zakon. Međutim, ne znam, ministre, zašto niste predložili izmenu i člana 17. Zakona o vojsci? U tom članu se takođe daju neke nadležnosti predsednika Republike, a one su bile vrlo aktuelne kada je bila u pitanju Vojna parada. Dopis koji ste vi potpisali i poslali mi odgovor na moje poslaničko pitanje od 1. decembra 2014. godine, kada govorite ko je naredio održavanje Vojne parade četiri dana pre nego što je Beograd oslobođen, kaže da je to uradio predsednik Republike. Možda bi bilo dobro da smo ovaj član precizirali, a možda i utvrdili to da, recimo, predsednik Republike ne može da se kreće mimo uslova i zakona i mimo kalendara, crkvenih, vojnih, bilo kakvih kalendara, da ograničimo tu mogućnost predsednika, ako je on već kriv. Sledeći deo odgovora tiče se vas, niste dali odgovor, ministre, koliko je koštala Vojna parada. Nešto ste naokolo, kao kiša oko Kragujevca, niste rekli koliko je koštala, da li je milion dolara, 10 miliona dolara, 50 miliona dolara. Znamo samo da su tamo ministri kisnuli umesto da su se bavili nekim ozbiljnim državnim poslovima. Međutim, rekao je moj kolega Bogdanović da su nam pisali i vojni sindikati i naravno, mi žalimo što ste vi vojnim licima smanjili plate. Veliko žaljenje imamo i zbog toga što ste vojnim penzionerima smanjili penzije. Vi kažete ovde u članu 90. koji menjate, kaže – profesionalnom vojnom licu raspoređenom van Vojske Srbije pripada plata i u prethodnim članovima se govori da vojnicima pripada plata. Da li se od te plate, ministre, može živeti? Da li vojna lica mogu da steknu stan, da li mogu za vreme svog radnog veka? Ministre, kažete da mogu, a nije nijedan stan za vreme vaše vlasti sagrađen, nijedan stan nijedno vojno lice nije dobilo. Pre toga je u toj oblasti bilo mnogo bolje. Zbog toga vas pitamo, ministre, šta ćete uraditi da bi vojska funkcionisala? Ljudi koji rade tamo bi morali imati neku adekvatnu naknadu. To su ljudi koji su se školovali, završili teške škole. Siguran sam da tu nema takvih ljudi. To su ljudi koji su dobro zagrejali stolicu da bi postali to što jesu i da bi nosili ova odlikovanja. Neki dan šetam Novim Sadom i vidim oglas – prodajemo odlikovanja. Znate dokle je došla država kada ljudi prodaju svoja odlikovanja. Znate dokle je došao vojnik ili oficir ili neko ko je bio u nekom ratu, pa prodaje odlikovanja. Uvaženi ministre, mi ćemo ako prihvatite neke amandmane podržati ovaj zakon, zato što smatramo da on jeste određeni pomak, ali ne rešava ključna pitanja. Ne rešava položaj vojnika, oficira. Ovde vi ukidate neka prava. Ne znam da li je to danas neko spomenuo, kada je u pitanju odlazak u penziju. Do sada su sva lica koja odu u penziju, a vojnici su, vojna lica, imali neku otpremninu. Sada se to ukida. Ne znam, kod sindikata nisam video taj prigovor i primedbu, ali je to tačno.

Ratno vazduhoplovstvo, mislimo da nije primereno.

Gospodine predsedavajući, član 106. stav 1. Neću tražiti da se glasa o povredi Poslovnika, ali mislim da je prethodni govornik govorio o svemu drugome, a najmanje ili gotovo ništa o samim predloženim zakonima. Govorio je o crkvenim kalendarima, o paradi, o platama, o privatnim fakultetima, o prodaji odlikovanja. Nigde nisam, a pažljivo sam pročitao i jedan i drugi predlog zakona, nigde nisam našao bilo šta i bilo kakvu sponu crkvenih kalendara i prodaje odlikovanja ili bilo kakvih odlikovanja sa predloženim zakonima. Povređen je član 106. stav 1. S druge strane, gospodine predsedavajući, mogli ste da podsetite gospodina Veselinovića da mu nije smetalo kada je gospodin Tadić bio i predsednik države i predsednik DS i predsednik Vlade i predsednik svega i svačega. Tada mu je aplaudirao i vrhovni komandant i ne znam sve šta. Tada mu je odgovaralo što je bio i protiv Ustava i predsednik države i predsednik političke stranke, a sada mu smeta što čovek koji je direktno izabran na izborima, koji je predsednik svih građana Republike Srbije dobija šira ovlašćenja. Ta vrsta nedoslednosti je remećenje i demokratskih odnosa, ali i dostojanstva Narodne skupštine, tako da je povređen i član 106. stav 1. i član 107. Gospodine Babiću, kao predsedavajući ne mogu da opovrgnem to što ste rekli, ali moraćete da razumete, gospodin Veselinović je na početku govora izrazio dozu straha zbog predsedavajućeg i zbog prisustva ovoliko oficira i ministra.

Gospodine predsedavajući, kada sedite iza mene i ja imam dozu straha, kao bivši general u penziji. Nemojte da se plašite, gospodine Veselinoviću, građani Srbije mogu da budu bezbrižni. Vojska Srbije, oficiri, časni oficiri Vojske Srbije svoje zadatke izvršavaju u skladu sa Ustavom, zakonskim ovlašćenjima, tako da ni vas ni bilo koga drugog ne treba da bude strah od Vojske Srbije.

Sve pre toga ništa nije postojalo, 170 i nešto godina vojnog obrazovanja je palo u vodu, ali od 2008. godine je to krenulo i to je u redu. Međutim, morate da znate da smo u 2014. godini zgradu na Bežanijskoj kosi, koja je počela 90-ih godina da se gradi za vojna lica, završili i tu smo podelili 82 stana. Tokom 2015. godine biće završena, to je broj 29, zgrada na Bežanijskoj kosi, vojna lica odlično znaju to. U 2015. godini očekujemo na Bežanijskoj kosi da završimo dodatnih 150 stanova. Radi vaše informacije, vojno pravobranilaštvo koje uvodimo i vraćamo nazad bilo je, kao što su i vojni sudovi bili ugašeni u to vreme, skrajnuto da bi mogla da se rasprodaje imovina Vojske Srbije na način kako je to rađeno u tom periodu do 2012. godine, da bi mogli da se daju određeni pašnjaci, da se grade zgrade, da se prave razno-razne stvari, e mi zato to vraćamo nazad sada.

Otpremnine ostaju kao što su bile i ranije. Nemojte samo da unosite bez veze zabunu, jer to nije tačno. Naravno da vodimo računa o socijalnom statusu naših pripadnika.

Zbog nemanja vremena nismo uspeli da uđemo u skupštinsku raspravu pre Nove godine. Završili ste zasedanje i zato smo ga prebacili za ovaj termin. Međutim, znate i sami, kao što sam malopre rekao, član 192. je u tom trenutku rezultirao time da je veliki broj pripadnika Vojske Srbije, visokog čina, došao sa zahtevom da iskoristi zakon, jer bilo pitanje kada će ovaj zakon da uđe, kada će to da bude prebačeno na 110, kad će moći ponovo da odu u penziju, a da iskoristi uslove za penzionisanje u tom trenutku. Zbog tog kontinuiteta i zbog karijernog upravljanja pripadnika Vojske Srbije, mi smo tražili sada da se ovaj zakon što pre usvoji, da ne bi imali taj diskontinuitet, i to sam malopre objašnjavao. Izrekli ste, takođe, nešto što, znajući vas, uz vas ne ide - služba se otrgla kontroli. Da, ali kojoj kontroli se služba otrgla? Otrgla se da više ne možete da upravljate sa njom kada treba da se proveri afera „Satelit“, kada treba da se uhapse oni koji uzimaju novac za mito i kupuju sredstva na Vojnomedicinskoj akademiji. Otrgla se za one koji kupuju radare bez saglasnosti stručnih službi Vojske. Otrgla se služba da više ne mogu da se dobijaju informacije od pojedinaca koji su bili u toj službi. Nije se otrgla od zakona. Nije se otrgla od građanske kontrole, od civilne kontrole VBA. Nije, ali se otrgla u ovom drugom delu, jer je počela, malopre ste čuli, neko od vas poslanika je rekao, da radi svoj posao. Ono što je bilo godinama branjeno, počela je da radi svoj posao, gde više ne može da se desi da vam neko zauzme magacin oružja i municije, kao što se to dešavalo 2011. godine. Tu se služba otrgla i zato je treba napasti.

Pročitali ste moj dopis kojim sam vama odgovorio na vaše poslaničko pitanje, kako je procedura, i da ste želeli da ga pročitate, i kako se naređuje početak pripreme vojne parade, kao i naš predlog, koji smo dali, da bude 16. oktobra, predsedniku Republike tada. Nisam vam odgovorio koliko košta vojna parada tačno. Rekao sam vam da to apsolutno nije podatak koji je tajan, da mi prosto raspravljamo o Vojsci i ovde su samo ljudi koji su zaduženi za te resore u Vojsci Srbije. Šta to znači i da li nam je trošak vojne parade… Da li je to što je Vojska tog dana ili tih dana jela u Beogradu trošak vojne parade, jer smo morali te obroke da damo i dole u Vranju, morali smo da damo i u Zrenjaninu, morali smo da damo i u drugim mestima? Da li je to što smo potrošili gorivo i vreme naleta naših pilota trošak parade jer nisu obavili svoju obuku u martu mesecu, koju su morali da imaju da bi imali određeni broj sati naleta i piloti i helikopter, piloti lovačke avijacije i svega ostalog što imamo? Nismo imali, nažalost, akumulatore, jer neko je želeo da uništi to sve. Imamo problem sa „Krušik akumulatorima“ koji je prodat i privatizovan 2012. godine, a koji je snabdevao Vojsku sa time. Da li je trošak parade to što smo uvežbavali strojevi korak? To smo morali da radimo i u Vranju i u Nišu i u Kruševcu i svuda. To je samo dilema koju imamo i ja bih voleo da mi pomognete, ali je svaka stavka u Vojsci Srbije evidentirana i na raspolaganju javnosti. U našem završnom računu biće prikazano sve. Biće prikazano da smo u odnosu na neki period od pre 2012. godine uštedeli samo na putovanju u zemlji i inostranstvu 500 miliona dinara. Samo na te dve stavke smo uštedeli 500 miliona dinara. Biće zapisano u tome da smo po prvi put došli na 75 popunjenost ratnih i mirnodopskih rezervi naftnih derivata, za 15 godina se to nije desilo, da smo po prvi put došli do 70% popunjenosti naših ratnim i mirnodopskih rezervi hrane. Takođe, toga nije bilo nigde. Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane ni jedan detalj ne želi da sakrije od javnosti. Uvek smo javni i transparentni, ali samo imamo problem kako da prikažemo ovo, ništa drugo. Kada kažete odlikovanja, prodaja nekog odlikovanja, meni je žao, ali mislim da su to pre oni muzejski eksponati.

Upravo da ne bi došlo do zloupotreba u izradi tih istih, da bi mogli da imamo evidenciju. Gospodine predsedavajući, kao general zna, a i ovi ljudi pored mene, koji nose svoja odlikovanja na grudima, koliko je to važno, a ne da se to radi kao u prethodnom periodu, pa onda možete da dobijete jedno ovakvo odlikovanje koje je radio bivši ministar odbrane i na kome piše njegovo ime i prezime. Upravo zato dajemo Narodnoj banci da radi, da ne bi dolazilo do ovakvih stvari.

Hvala, predsedavajući. Dakle, ministre, nemojte da menjamo teze. Nisam rekao da se bojim oficira. To je jako važno. Rekao sam da imam tremu od njih, sećajući se svojih vojnih dana služenja u vojsci, časnog služenja u vojsci. Mislim da su to svi oficiri, koji su ovde bili, mogli da čuju. To sam rekao i predsedavajućem, takođe, da imam tremu, a rekao sam da se vas bojim, odnosno plašim, imajući u vidu vaše ovonedeljne istupe prema nekim drugim nezavisnim regulatornim telima, pa sam računao da ćete se tako poneti i prema meni, kao narodnom poslaniku. Moram priznati da sam prošao mnogo bolje od gospodina Jankovića. Veselinović je prošao bolje od Jankovića. Janković vam je na pameti, pa ste mene nazvali Jankovićem. Znam da nije bilo loše namere i verovatno vam je on, na neki način, noćna mora. Nisam imao nikakvu zlu nameru kada sam govorio o danima i mesecima i kada je u pitanju vojna parada. Međutim, želeo sam samo jedno pitanje i u tom smislu jeste moj odgovor kada je u pitanju ono, vi ste nekoliko puta rekli – otrgli kontroli. Hoću kao narodni poslanik da znam koliko je koštala vojna parada. Hoću da znam. Ako kažete da nam ne možete reći, onda je to već neki drugi problem. Hoću kao narodni poslanik da znam da li su pripadnici neke obaveštajne službe ili pripadnici jedinice napali žandarmeriju prilikom obezbeđivanja brata Aleksandra Vučića? Hoću da znam. Dođite na odbor Gospodine Veselinoviću, ja vas molim. Vrlo dobro znate po Poslovniku kad je dan za pitanja, vi možete da uputite pitanja, nadležno ministarstvo će odgovoriti.

Ja moram predsedavajući, da vam uputim, bez obzira na ovu reakciju, ali posle minut i pedeset sekundi izlaganja kolege Veselinovića, kritiku, ja mislim da ste povredili član 27. i ne prvi put danas. Više puta sam prećutao, ali, ovo je načelna rasprava, ovo je Poslovnik protiv kojeg sam ja glasao kao narodni poslanik, ali on je važeći. Zna se ko ga je predložio. Ovo je načelna rasprava, poslanici govore, ako postave neko pitanje dobiju odgovor od ministra. Šta posle? Znači, tako možemo, i drugi poslanici čekaju, imamo pet sati rasprave. Vi ako svakome date repliku, onda će se to produžiti na onih 10 sati za koje nismo glasali, znate? S druge strane, apsolutno ja ne vidim ni jedan razlog zbog kojeg ste dali gospodinu Veslinoviću da govori, plus što ste došli, kada je on počeo, vi niste predsedavali nego gospodin Konstadinović je predsedavao… U svakom slučaju, ne vidim razlog zbog čega. Ministar je objasnio, a sve vreme već je bila jedna primedba od gospodina Babića, nije govoreno uopšte o zakonima, kao ni sad. Njega interesuje, ne znam ovo, ne znam ono, cena, zaštitnik, itd. Ma ima dan za postavljanje pitanja, može u pisanoj formi da postavi pitanje, ima odbore gde može da postavi pitanje i da dobije odgovore. Sada je tačka dnevnog reda Zakon o odbrani i Zakon o Vojsci. Izmene i dopune. I to je to. I molim vas da vodite računa o tome.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Bečiću, prekršili ste član 108. a samim tim i član 107. Evo obrazložiću ukratko. Dakle - o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik ili predsedavajući, u njegovom odsustvu, Narodne skupštine. Ne mogu da verujem da možete da dozvolite da poslanik pozicione većine drži vama predavanje kako i na koji način treba da vodite Narodnu skupštinu, a da pri tom ne reagujete i da pri tom čak taj poslanik pozicije dobije aplauz od strane svojih kolega. Dakle, ukoliko ste pod pritiskom vladajuće većine, molim vas da tražite onda pauzu od pet minuta da bi se šefovi makar poslaničkih klubova sastali pa ovaj problem rešili do kraja. Ali, vama neko da sugeriše da li vi imate pravo da date nekome repliku ili ne, ovde onda pričamo o demokratskim procedurama ili nekim ustaljenim običajima koji postoje u parlamentarnim društvima, kako očigledno ovaj poslanik misli da Srbija nije. Zaista verujem da ćete uspeti da se odbranite od ovakvih nasrtaja pojedinih poslanika, koji vama ovde pred svim očima javnošću ovde govore da li vi imate pravo da dajete repliku ili ne. To jeste vaše pravo da odredite, ali on vam sugeriše da to ne radite. Zato što mu se žuri jer već pet sati raspravljamo o njegovom mišljenju o veoma nebitnim stvarima. Po našem mišljenju, o veoma bitnim stvarima, stvarima koje se tiču bezbednosti građana, pre svega, naravno Republike Srbije, i u tom smislu vas molim da u buduće opomenete one koji tako diskutuju. Zahvaljujem. Gospodine Božoviću, dužnost je da odgovorim na vaše prozivanje na povredu Poslovnika. Gospodin Šormaz mi je ukazao da je gospodin Veselinović iskoristio mogućnost, pošto sam ja bio van sale i ispunio obećanje da u svom govoru neće govoriti o temi. I upravo mi je to kroz povredu Poslovnika objasnio gospodin Šormaz, da je to gospodin Veselinović i uradio, da je ipak ispunio obećanje koje je dao u prepodnevnoj raspravi, da kad dođe na red po redosledu govornika da neće govoriti o temi. Ja sam morao da saslušam gospodina Šormaza, da zaključim zbog kvaliteta i ozbiljnosti rasprave je, nažalost, u pravu i da ću se truditi da u nastavku rasprave da ću uputiti govornike da govore o temi. Da li želite da se Skupština izjasni? (Ne) Hvala. Gospodin Bratislav Gašić, ministar u Vladi. Gospodin Šutanovac, vi ste se javili. Vrlo eksplicitno kao bivši ministar.

Ja sam pažljivo slušao ono što je govorio gospodin Gašić, ni jednog trenutka nije pomenuo vaše ime. Pomenuo je bivšeg ministra. Ja sam zamolio da mi se da ta medalja da pogledam, ali ovde ja vidim nečitko ime i prezime, verujte da ne mogu da pročitam. Ako ste se vi prepoznali na tome izvolite, imate pravo na repliku. Gospodine Bečiću, zahvaljujem se, jer upravo moja ideja je da ovu raspravu podignemo na malo viši nivo. Postoji Zakon o ordenju po kome predsednik republike dodeljuje ordenje. To što vi držite u ruci gospodine Bečiću, to se zove žeton. To što to ne zna gospodin Gašić pa to naziva ordenom je fascinacija žetonom za koji sam siguran da ima i gospodin Šormaz. Dobili ste od nekog oficira strane vojske, pretpostavljam i to je nešto što je uobičajeno za one zemlje koje nemaju novac da prave neke velike prezente. Razumete, pa je pravljen taj medaljon, odnosno žeton na kome je ime ministra odbrane, zato što taj ministar odbrane nije delio bogate poklone, nije kupovao ono što Ministarstvo nije moglo da kupi i to je jedini razlog. Inače to gospodine Bečiću, kao što znate nije ni orden, ni medalja, ništa od toga to nije. Vi bi trebali da opomenete gospodina ministra kada priča nešto, a vi ste bili u parlamentu 20 godina poslanik, usvajani su zakoni koji se tiču ordenja, u ovom parlamentu, pa da ma kažete – gospodine ministre, dezavuišete i parlament i javnost, ovo je jedan žeton. Bezmalo košta koliko i onaj u luna parku za vožnju u automobilčićima. Jeste fascinacija pojedinaca, ali to ne da nije ozbiljno, nego je neozbiljno da ministar odbrane to vadi i sa time maše. Molim vas da stavite na uvid kamerama, da vide kako to izgleda. Da ima bar neku mogućnost da se zakači, okači oko vrata ili tome slično, nema.

On ni u jednom slučaju nije potvrdio da je ovo žeton.

Evo može da prosudi i javnost da li je to žeton iz luna parka.

Imao sam pitanje od poslaničke grupe SPS - zašto dajemo zavodu za izradu novčanica da nam se rade odlikovanja? Upravo da bi sprečili ovakve zloupotrebe, da neko pare iz budžeta Ministarstva odbrane troši na žetone za luna park. Zahvaljujem gospodine ministre. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite gospodine Markoviću. Hvala uvaženi predsedavajući. Poštovani gospodine ministre, poštovani predstavnici ministarstva, poštovani oficiri, dame i gospodo narodni poslanici, drago mi je, gospodine predsedavajući, da ste odlučili da se vratimo na ono što je tačka ovog dnevnog reda. Pred nama su danas izuzetno važni predlozi zakona, Predlog zakona i izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani. Ono što bih voleo da odmah na početku svog izlaganja u načelnoj raspravi istaknem je da snažno podržavam ove predloge zakona, ali i sve ostale napore Ministarstva odbrane i Vojske Srbije da se na najbolji način uredi ova veoma značajna oblast. Za Srbiju je ova oblast još važnija činjenicom da se odnosi na onu sferu na koju možemo biti ponosni, pogotovo kada su sferu posmatramo iz ugla tradicije i istorije. Mislim da ne treba posebno i naročito napominjati koliko smo puta u istoriji imali mogućnost da budemo ponosni upravo na tu srpsku vojsku i upravo na tog srpskog vojnika. Samo protekla 2014. godina je godina kada smo obeležavali Stogodišnjicu velikog rata, Stogodišnjicu Prvog svetskog rata, kada smo obeležavali stogodišnjicu od dve velike bitke, Kolubarske bitke i Cerske bitke u kojima je Srbija svima pokazala i objasnila šta zapravo znači odbrambena sposobnost jedne zemlje, šta zapravo znači i šta je to motivacija da se zemlja brani i odbrani i konačno, šta je to moral i čast srpskog oficira i srpskog vojnika. Podržavam donošenje ovih izmena iz zakona zato što smatram da će se time otkloniti i svi nedostaci i sve manjkavosti koji su do sada primećeni, zato što se ovim predlozima preciznije definiše, odnosno definišu mnogi pojmovi vezani za Vojsku Srbije i Ministarstvo odbrane, a sve u cilju boljeg, funkcionalnijeg i efikasnijeg delovanja Vojske Srbije, ministarstva, ali i celokupnog sistema odbrane naše zemlje. Ne mogu a da se ne osvrnem i da ne istaknem kao poseban deo Zakona o odbrani koji se odnosi na uspostavljanje vojnog pravobranilaštva kao posebnu organizacionu jedinicu ministarstva koja će moći da zastupa Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije pred sudovima i drugim državnim organima, kao i da preduzima sve pravne radnje i sredstva u pogledu zaštite imovinskih prava i interesa Srbije, kao i sredstava Ministarstva odbrane i Vojske Srbije potrebne za odbranu i bezbednost. To je nešto što mislim da je dobro. To je nešto što mislim da je najznačajnija novina koju ovaj predlog zakona uvodi. Kada je reč o Predlogu zakona o Vojsci podržavam sve one predložene izmene, odnosno sve ono što taj Predlog zakona i definiše. Precizno i funkcionalno se uređuje nadležnost Vojske, organizacija, sastav i načela službi u Vojsci, specifična vojna služba i služba pod otežanim uslovima, zatim komandovanje i rukovođenje Vojskom Srbije, zatim deo kojim se uređuju činovi u Vojsci Srbije, simboli i obeležja vojske, zatim vojni praznici, nazivi jedinica i ustanova, verska služba i sve ostalo. Mislim da je na adekvatan način uređena i oblast koja obuhvata odgovornost za nastalu štetu, demokratsku i civilnu kontrolu, javnost rada i sve ostalo. Nalazim za shodno da istaknem i vraćanje nekih tradicionalnih naziva. Naime, reč je o nazivu - ratno vazduhoplovstvo, kao i vraćanje mornaričkih činova oficirima rečne flotile za koju lično smatram da su primereniji i adekvatniji nego dosadašnji predlog. Ne mogu a da se ipak ne osvrnem na jednu temu koja se danas nametnula u toku rasprave, a odnosi se na prislušni uređaj u VBA, odnosno u Vojno bezbednosnoj agenciji i ja želim da postavim neka pitanja, a to je, obzirom da je kupljen u vreme bivšeg režima, želeo bih da znam i moram da pitam - da li ministar ili neko od predstavnika ministarstva ima saznanja da li je on kupljen na osnovu nekih validnih odluka, na primer, na osnovu odluke Vlade ili je kupljen na osnovu privatne želje tadašnjeg ministra odbrane? Gospodine Markoviću, isto važi i za vas kao i za gospodina Veselinovića. Ovo su vrlo značajna pitanja i mislim da zaslužujemo odgovore, gospodine predsedavajući. U najmanju ruku onoliko koliko zaslužujemo odgovor na pitanje – koliko je koštala izrada ovog odlikovanja o kome ste malopre i govorili. Na samom kraju, uz sve navedene dobre strane koje karakterišu ove zakone, dodajem i jedan lični sud da je prikazanom ozbiljnošću u izradi ovog teksta Vlada Srbije pokazala da visoko uvažava Vojsku kao instituciju, njen značaj i njenu poziciju u državi. Ovakvim odnosom Vojsci Srbije se pre svega od strane države vraća važnost i uloga koja joj i pripada.

Imate pet minuta na kraju rasprave.

neću vas podsećati koji je stav ovog člana, vi to sigurno znate, ali prosto je neshvatljivo, recimo, samo danas tri puta sam podigla Poslovnik i nisam dobila šansu da kažem da je nedopustivo da se neke stvari sa skupštinske govornice iznose u javnost. Vređaju intelekt, pretpostavljam, svih ovde…

To niste uradili jer pre vas je govorio gospodin Marković. Takođe vrlo dobro znate da nije dovoljno da neko podigne Poslovnik, to sam govorio i gospođi Čomić ili bilo kome drugom u ovoj sali, a da niste u sistemu. Niste nijedan put u toku današnjeg dana bili u sistemu. Sada ste prvi put i nemojte da obmanjujete Skupštinu.

Zahvaljujem, gospodine Bečiću. Poštovani predstavnici Ministarstva, poštovani predstavnici Vojske Srbije, evidentno je da su pred nama dva izuzetno važna i značajna zakonska predloga. Značajna ne samo za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije, već bih rekao i za čitavo društvo u celini. Najpre želim da kažem da Zakon o odbrani uređuje sistem odbrane zemlje, nadležnosti državnih organa i Vojske Srbije u odbrani, prava i dužnosti državnih organa, jedinica lokalne samouprave, građana, privrednih subjekata, preduzetnika i, naravno, bavi se i ostalim pitanjima koja jesu vezana za odbranu. Sa druge strane, Zakon o Vojsci u celini uređuje položaj i nadležnosti Vojske Srbije, organizaciju, sastav, načela delovanja, specifičnosti obavljanja vojne službe, komandovanje i rukovođenje. Naravno, on uređuje i činove i zvanja u Vojsci Srbije, simbole i obeležja, demokratsku i civilnu kontrolu i druga pitanja koja takođe jesu od važnosti i značaja za Vojsku Srbije. Ova dva zakonska predloga, dakle, i Zakon o Vojsci i Zakon o odbrani, već je o tome bilo reči, usvojena su 2007. godine. Poslednje izmene i dopune Zakona o Vojsci i izmene i dopune Zakona o odbrani usvojene su krajem oktobra 2009. godine. Od trenutka usvajanja do danas, dakle, vreme iza nas je pokazalo da su oba zakonska predloga nedovoljno jasna i da je dosta problema u njihovoj primeni. Sasvim je logično da nakon jedne, rekao bih, sveobuhvatne analize, jedne vrlo iscrpne i kvalitetne javne rasprave, danas u republičkom parlamentu govorimo na temu izmena i dopuna Zakona o odbrani i izmena i dopuna Zakona o Vojsci Srbije. Naravno, već je o tome bilo reči i ovlašćeni predstavnik poslaničkog kluba Socijalističke partije Srbije, gospodin Vukić je rekao da će poslanički klub Socijalističke partije Srbije u danu za glasanje podržati oba zakonska predloga. Naime, podržavajući ove zakonske predloge mi zapravo želimo da podržimo jasno i precizno definisane ciljeve koji se žele postići usvajanjem ovih zakonskih predloga, a to je obezbeđivanje efikasnog i jedinstvenog sistema odbrane, odnosno efikasnijeg komandovanja i rukovođenja Vojskom Srbije i obezbeđivanje efikasnog funkcionisanja Vojske Srbije. Očekujemo da će usvajanjem ovih zakonskih predloga biti preciznije definisana rešenja za određene oblasti, da će takođe biti definisane oblasti koje do sada nisu obuhvaćene ovim zakonskim predlozima i da će oba zakona biti usklađena sa ostalim propisima Republike Srbije. Takođe, verujemo da će ovi zakonski predlozi nakon usvajanja obezbediti osnovne reformske procese u oblasti odbrane i Vojske Srbije, odnosno da preciziraju obaveze svih subjekata u oblasti planiranja, nadležnosti državnih organa u ovim oblastima i, naravno, u pravcu profesionalizacije vojske. Kao što sam već rekao, kada je reč o predloženim izmenama i dopunama Zakona o odbrani, mi verujemo da će ove izmene bolje i preciznije regulisati nadležnosti u cilju što boljeg funkcionisanja sistema odbrane. Bilo je već reči o novinama koje donosi ovaj zakonski predlog. Dakle, tačno je, precizirane su nadležnosti predsednika Republike kao vrhovnog komandanta, ali i nadležnosti Vlade Republike Srbije, nadležnosti Ministarstva odbrane i načelnika Generalštaba. Proširene su i nadležnosti Inspektorata odbrane, precizirana ovlašćenja, ojačana njegova uloga i pozicija i funkcija u sistemu odbrane, što je takođe veoma važno. Po mišljenju poslaničkog kluba Socijalističke partije Srbije, jedna od najznačajnijih novina koju donosi ovaj zakonski predlog jeste vraćanje vojnog pravobranilaštva kao posebne institucije koja će sprovoditi imovinsko-pravnu zaštitu Ministarstva odbrane i vojske. Osnovni razlog, i o tome je već bilo reči, svakako jeste posebna priroda ovih dobara, ali i raspolaganje prema merilima Vojske Srbije. Naravno, ovakve institucije postoje i u oružanim snagama i ministarstvima odbrane i drugih država. Pored toga, izmenama je precizirana i obuka građana za potrebe odbrane.

Takođe, ovim predlogom definiše se i planiranje i izgradnja vojnih objekata, nadležnosti izrade planova za odbranu u vanrednim ili ratnim situacijama. Ono što smatramo da je takođe važno, jeste da su povučeni i određeni potezi u cilju veće bezbednosti na vojnim vežbama. Što se tiče Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, već sam rekao, mi verujemo da će ovaj predlog omogućiti bolje funkcionisanje Vojske Srbije i izvršenje zadataka koji se postavljaju pred Vojsku Srbije. Želim da istaknem samo neke novine koje donosi ovaj zakonski predlog, a koje nas navode da idemo ka stavu da u Danu za glasanje podržimo i ovaj zakonski predlog. Dakle, predviđa se vraćanje naziva ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana, kako bi se nastavila tradicija i kontinuitet ovog roda vojske. Obzirom da Srbija ima rečne jedinice, predviđeno je i vraćanje činova pripadnicima roda rečnih jedinica, imajući na umu da oni nose uniforme i činove tog roda. Ono što možda smatramo i kao najvažniju novinu kada je reč o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci, jeste da je prvi put rešen, odnosno definisan rad pripadnica Vojske Srbije za vreme trudnoće i u porodiljskom periodu. Dakle, neće biti razrešene dužnosti, već će njihova funkcija biti zamrznuta za vreme odsustva. Takođe, preciziran je i rad na radnim mestima sa povećanim rizikom. Novina je i mogućnost rada u inostranstvu. Mi smatramo da je ovo pozitivno rešenje, jer će na ovaj način pripadnici Vojske Srbije biti aktivni u zastupanju i predstavljanju interesa vojske, a verujemo da će uticati, odnosno sticati nova znanja i upoznavati se sa uporednom praksom drugih država. Ovaj zakonski predlog ide u pravcu jedne, rekao bih, potpune depolitizacije Vojske Srbije, što u potpunosti podržavamo. Naime, predviđena je zabrana članstva u političkim strankama i odnosi se na sve profesionalne pripadnike Vojske Srbije. Takođe, usvajanjem ovog zakonskog predloga ide se u pravcu obezbeđivanja adekvatne kadrovske strukture zaposlenih na jednoj strani u Vojsci Srbije, a na drugoj strani vodi se računa i o održavanju operativnih sposobnosti Vojske Srbije. Naime, sa ciljem da se obezbedi adekvatna kadrovska struktura zaposlenih u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane, ovaj predlog definiše mogućnost da se, ako potrebe službe zahtevaju, u svojstvu civilnog lica bez javnog konkursa može primiti i profesionalni vojnik koji je u radnom odnosu proveo najmanje devet godina bez prekida. Na drugoj strani, sa ciljem održavanja operativnih sposobnosti Vojske Srbije, a imajući na umu i godišnji priliv i odliv kadra, uvodi se mogućnost da se oficiru, odnosno podoficiru omogući da sa napunjenih 50 godina života i najmanje 20 godina radnog staža u službi u svojstvu profesionalnog lica može otići u penziju. Dakle, izmene i dopune Zakona o Vojsci i odbrani su po našem mišljenju operativne i strategijske i njima se svakako želi unaprediti sistem odbrane i Vojske Srbije. U operativnom smislu vojska će biti i bolje organizovana, sistem komandovanja i izvršavanja biće unapređen, a i samim oficirima i vojnicima će biti lakše da izvršavaju dobijene zadatke. Propisani su jasni uslovi za sva vojna lica od početka školovanja do završetka profesionalne karijere. Verujemo da će sve ove izmene ukloniti ono o čemu sam već govorio, uočene nedostatke, poboljšati efikasnost i organizaciju vojske i punu realizaciju onoga što jesu postavljeni zadaci. Podsetio bih da je dobar rad vojske prepoznat i od strane građana Srbije, koji u vojsku imaju puno poverenje, a to na drugoj strani pokazuje i sve veći broj mladih ljudi koji se prijavljuju, kako za dobrovoljno služenje vojnog roka, tako i za školovanje, kako srednjoškolnog, tako i akademskog. Ono što sam želeo na samom kraju da kažem, a sačekao sam vas, gospodine ministre, da se vratite, prosto zarad javnosti, da ne bi bilo nekakvih nedoumica, maločas je u par navrata pomenut ovlašćeni predstavnik Socijalističke partije Srbije, a tiče se upravo Zavoda za izradu novčanica i kovanica Narodne banke Republike Srbije. Ja želim potpuno jasno i potpuno precizno da kažem da mi kao poslanički klub pozdravljamo ovakvo rešenje i smatramo da je ovo zaista dobro rešenje, jer otklanja mogućnost bilo kakve zloupotrebe. U tom kontekstu je govorio i ovlašćeni predstavnik, gospodin Vukić. Dakle, spremni smo, naravno, na raspravu u pojedinostima, raspravu o amandmanima, ali još jednom ću reći da će poslanički klub Socijalističke partije Srbije u Danu za glasanje podržati oba zakonska predloga.

Uvaženi predsedavajući, poštovani gospodine ministre, poštovana gospodo iz Ministarstva odbrane, mi danas u načelu raspravljamo o izmenama i dopunama dva sistemska zakona koji uređuju oblast odbrane, odnosno o izmenama i dopunama Zakona o odbrani i izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije. Radi se o sistemskim zakonima i otuda je pažnja poslanika i govornika pre mene usmerena na poboljšanje predloženog zakonskog teksta. Odmah da kažem da su predložena rešenja u izmenama i dopunama oba zakona jako solidna. Doprinose uređenju sistema odbrane u celini i unapređuju funkcionisanje i organizaciju i rad Vojske Srbije. Ukazaću na neka izuzetno dobra rešenja, a i ukazati na neke, čini mi se, nedorečenosti, propuste ili slabosti koji mogu biti predmet razmatranja nekih novih izmena i dopuna postojećih zakona. Naime, gospodine ministre u članu 4. tačka 1a kaže se – da odbrana Republike Srbije obuhvata civilnu i vojnu odbranu. Meni se čini da predloženim izmenama i dopunama Zakona o odbrani je potpuno uređen element vojne odbrane, ali delim mišljenje i nekih mojih kolega da ta druga komponenta civilna odbrana nije tako dobro razređena u predloženim zakonskim rešenjima. Inače, taj problem se ukazao i neuređenosti cele te strukture civilne zaštite, vanrednih situacija i civilne odbrane. Meni se čini da postojeći Zakon o vanrednoj situaciji, postojeći Zakon o civilnoj zaštiti i postojeći Zakon o odbrani potrebno je da Ministarstvo odbrane zajedno sa ostalim ministarstvima usaglasi rešenja, jer mi nemamo ukoliko ne razradimo tu komponentu civilne odbrane. Mi smo nekad imali Opšte narodnu odbranu i društvenu samozaštitu pa su se sa podsmehom odnosili prema tom konceptu, a ja tvrdim da mnoga rešenja iz tog koncepta ne aludirajući da trebaju sva rešenja biti prihvaćena, jer je neka rešenja vreme pregazilo, ali neka rešenja iz tog koncepta su i te kako prihvatljiva za organizaciju sistema odbrane danas u Republici Srbiji.

Neshvatljivo da jedan ceo sistem civilne odbrane, da je u nadležnosti jednog sektora, jednog ministarstva, u ovom slučaju MUP. Suviše ozbiljna tema. Da se ne razmatra, da se usaglase postojeći zakoni kako sam rekao, o civilnoj zaštiti, o vanrednim situacijama i Zakon o odbrani. Mi nemamo propisane ovde jedinice za spašavanje iz ruševina, nemamo jedinice prve pomoći, jedinice za uklanjanje posledica atomskih, hemijskih, bioloških udara i mnoga druga rešenja nemamo koncipirana u ovim predloženim zakonskim rešenjima.

Član 7. predviđeno je da pored kao i do sada postojanja plana odbrane Republike Srbije postoji i plan upotrebe Vojske Srbije. Ovo rešenje je promaklo nekim diskutantima pre mene kao sporedno, a o čemu se u stvari radi. Dosadašnjim rešenjima plan odbrane Republike Srbije je sadržavao i plan odbrane, plan upotrebe Vojske Srbije. Ako nekim drugim pravnim licima, preduzetnicima, subjektima, lokalnim samoupravama dostavljamo plan odbrane Republike Srbije oni su iako nekompetentni, nepozvani da se upoznaju, upoznati automatski i sa planom upotrebe Vojske Srbije. Ovim predloženim rešenjem koje je jako dobro izvod iz plana odbrane Republike Srbije se dostavljaju lokalnim samoupravama u slučaju, a ne više autonomnim pokrajinama i to pozdravljam, nego lokalnim samoupravama koji prave sopstveni plan odbrane u slučaju neposredne ratne opasnosti i ratnog stanja čime nisu u mogućnosti da se upoznaju sa planom upotrebe Vojske Srbije. Time zadovoljavamo neku elementarnu zaštitu podataka koji predstavlja plan upotrebe Vojske Srbije, predstavlja državnu tajnu. Bilo bi jako neozbiljno da takav jedan plan bude dostupan svakoj lokalnoj samoupravi, svakom privatnom preduzetniku ili preduzećima koja obavljaju oblasti od posebnog značaja za odbranu zemlje. Rešenjima u članu 11. jako je dobro regulisano da predsednik Republike više ne uređuje unutrašnji red i pravila službe u vojsci već to radi ministar odbrane i to je oduvek trebalo da bude tako. Sporan je član 12. koji propisuje nadležnosti Vlade u sistemu odbrane koji kaže, član 1. da Vlada zajedno sa predsednikom podnosi Skupštini predlog za proglašenje vanrednog i ratnog stanja. Šta ako Vlada i predsednik nemaju isti stav da li su stvoreni uslovi da se proglasi neposredna ratna opasnost, vanredno stanje ili rat? Pa, recimo, da predsednik potiče iz jedne političke opcije koja ceni da nisu stvoreni uslovi da se proglasi neposredno ratno stanje, a Vlada iz druge političke opcije koja smatra da su stvoreni uslovi ili obrnuto. Šta li će onda da radi Skupština Srbije i kako će da se opredeli Skupština Srbije? Čini mi se da u dosadašnjim rešenjima je bilo da je to predsednik Republike predlaže Narodnoj skupštini, ali svejedno i ako se opredelimo da Vlada predlaže i ako se opredelimo da predlaže predsednik sasvim je svejedno, ali ne mogu oboje zato što stvaramo mogućnost da dođe do nesporazuma i da Skupština mora da se opredeli ili za predlog Vlade ili za predlog predsednika Republike. U predloženoj tački 1a člana 12. Vlada usvaja procenu nevojnih i vojnih izazova, rizika i pretnji po bezbednost zemlje na predlog ministra odbrane. Gospodo, Ministarstvo odbrane je nadležno za praćenje vojnih izazova, rizika i pretnji. Kako će Ministarstvo odbrane predlagati nevojne, ponavljam nevojne izazove, rizike i pretnje? To u najmanju ruku bi mogao da radi Savet za nacionalnu bezbednost. Da li je kompetentno Ministarstvo odbrane da predlaže nevojne izazove, rizike i pretnje i da Vlada usvoji tako predloženo. Mislim da je Ministarstvo odbrane kompetentno da predlaže vojne izazove, rizike i pretnje sa kojima je suočena Republika Srbija. Zato treba formulisati ili da to radi Biro za koordinaciju službi bezbednosti ili po meni, Savet za nacionalnu bezbednost predlaže nevojne bezbednosne izazove, rizike i pretnje sa kojima je suočena Republika Srbija. Prema predloženim rešenjima Vlada ne propisuje organizaciju i rad Službe za osmatranje, obaveštavanje i uzbunjivanje. Moje pitanje – ko to sada radi? Ko se bavi problemom osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja u Republici Srbiji? Izmenom člana 17. jača se uloga Inspektorata odbrane, što je jako dobro i jedno od jako pozitivnih rešenja s time što, meni se čini, a ministar će to verovatno to pojasniti i kolege iz Ministarstva odbrane kome Inspektorat odbrane je potčinjen, predsedniku ili ministru odbrane.

člana 62. stav 1. predviđeno je da poslove odbrane vrše pravna lica, preduzetnici od značaja za odbranu zemlje.

Ali, meni se čini da smo zapostavili ostale preduzetnike i ostala lica. Svaki građanin, svaki preduzetnik, svako pravno lice ima neku obavezu u odbrani zemlje. Ovde smo samo apostrofirali da ona pravna lica i oni preduzetnici koji obavljaju delatnosti od posebnog značaja za odbranu zemlje, a meni se čini da smo zapostavili ostale preduzetnike i mislim da svi u ovoj državi imaju neke obaveze prema odbrani zemlje. Sada će mi vojni, odnosno udruženje građana, odnosno član 76. koji propisuje udruženje građana sa aktivnostima od značaja za odbranu zemlje. Gospodine ministre, ja to moram da vas pitam, u ime organizacije rezervnih vojnih starešina Republike Srbije i moram da vas zamolim, jer verujem da ste svesni i vi i kolege iz Ministarstva odbrane, od kakvog značaja da sva udruženja nisu od podjednakog značaja za odbranu zemlje, u samom vrhu je značaj organizacije rezervnih vojnih starešina, pogotovo rešenjima koja smo do sada imali po pitanju obuke i obučavanja i stručnosti i rezervnog sastava za popunu ratnih jedinica. Do sada su organizacije rezervnih vojnih starešina bile na budžetu lokalnih samouprava. Dame i gospodo, retko koja lokalna samouprava je planirala novčana sredstva u budžetu za finansiranje ovih organizacija, tako da su ove organizacije suočene sa ozbiljnim problemima. Moj predlog jeste da se u budžetu Ministarstva odbrane planiraju sredstva za finansiranje rada organizacije rezervnih vojnih starešina Republike Srbije, upravo zbog značaja koje ta organizacija ima, nije smisleno i uputno je tretirati kao ostala udruženja za negovanje tradicije, oslobodilačkih ratova, SUBNOR-a, što ne umanjuje značaj i tih organizacija. Što se tiče odbrane, značaj ove organizacije je prioritetan. Jako dobro rešenje, to gospodine ministre članom 83. uređujete da više AP iz poznatih razloga ne, na osnovu generalnog plana odbrane, prave svoje planove, što rade lokalne samouprave i to je jako dobro rešenje. I na kraju, još govorim o zakonu o odbrani, izuzetno zadovoljstvo što ste uveli novu Glavu IXa, a koja se tiče vojnog pravobranilaštva. Nakon ukidanja vojnih sudova i vojnih tužilaštava, pre desetak godina, možda 2004. godine, evo kolega iz vojnog pravosuđa, niko nije mogao da štiti vojnu imovinu i prava Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Radili su to u pravobranilaštvu koje je bilo neuređeno, tako da se ogromna sredstva i ogromne nepokretnosti, odlivale su se od drugih subjekata u ovoj državi i time je naneta ogromna šteta Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije. Ovako uređeno pravobranilaštvo, kako Predlog izmena i dopuna zakona sadašnjeg u odbrani regulišu, daje garant u slučaju da ovaj zakon, a verujem da će biti prihvaćen, da će vojna imovina preko vojnog pravobranilaštva biti adekvatno zaštićena. Mi smo vojne nepokretnosti poklonili nekim lokalnim samoupravama, dali MUP-u, Žandarmeriji, nekim institucijama pravosuđa, a rekli smo da otuđenja viška vojne imovine planiramo da postignemo dva cilja. Prvo, da tehnološki ojačamo našu vojsku i da stambeno zbrinemo naše pripadnike i otuda nema Ministarstvo dovoljno sredstava, zato što neadekvatno pravobranilaštvo, mi smo zastupali vojne objekte u proteklih 10 godina u bescenje, odnosno poklanjali drugim državnim organima ili subjektima. Kada je u pitanju Zakon o Vojsci Srbije, gospodine ministre, očekivao sam, a nije se desilo i zato vas molim da sa kolegama iz Ministarstva u nekom sledećem pokušaju izmena i dopuna Zakona o Vojsci Srbije, pokušate da promenite član 2. koji kaže – Vojska Srbije je organizovana oružana snaga koja brani zemlju od oružanog ugrožavanja spolja i izvršava druge misije i zadatke u skladu sa Ustavom. Dame i gospodo, ova odredba otežava i u ratu oružanim sukobima na Kosovu i Metohiji i prilikom raspada SFRJ, otežavala je odluku o upotrebi Vojske u slučaju oružane pobune, u slučaju većih terorističkih akata, u slučaju većih nemira, a vi ste svedoci da nakon napada na ovu redakciju satiričnog lista u Parizu, da je Vlada Francuske mobilisala 10.000 vojnika, da uspostavi red i zaštiti vitalne objekte, odnosno objekte od vitalnog značaja za funkcionisanje države. Da li naša Vlada može adekvatno u članu 2. Zakona o Vojsci, da naredi angažovanje Vojske za, da kažem figurativno, unutrašnju upotrebu? Zato je potrebno doraditi ovaj član 2. i predvideti mogućnost angažovanja Vojske u slučaju većih oružanih pobuda, u slučaju secesija, u slučaju da MUP i druge snage bezbednosti ne mogu da zavedu red u državi, a takvih situacija smo imali u skoroj prošlosti na KiM, kada su mnogi strani faktori stavljali primedbu oko angažovanja Vojske, zato što nije zakonom predviđena mogućnost njenog angažovanja na gušenju oružane pobune. Član 39. propisuje i to je jako dobra stvar, u svojstvu podoficira do 35. godine, u svojstvu oficira do 40. godine, ali ovaj član koji vi menjate, koji mi napokon danas po zakonskim rešenjima imamo da vojnici po ugovoru produžavaju rad po ugovoru do 45. godine, jel tako Lackoviću, života, a posle 45. godine ljudi odlaze na ulicu, iako postaju do 45. godine vrhunski stručnjaci u Vojsci Srbije, kada su u pitanju neke kritične specijalnosti, kao što su operateri na lanserima za lansiranje raketa, kao što su nišandžije na topovima, kao što su vozači tenkova, kao mnoge druge specijalnosti koje mogu da prihvate vrhunski obučene vojnike po ugovoru, da ostanu, da budu primljeni za stalno. Vi ćete i pored jednog drugog zakonskog rešenja, koje ću kasnije izneti, gospodine ministre, ostati upamćeni ovim izmenama i dopunama koje omogućavaju da kvalitetni vojnici po ugovoru budu primljeni za stalno u radni odnos u Vojsci Srbije i to je izuzetan pomak ovih izmena i dopuna Zakona o Vojsci. Drugo, što ćete biti upamćeni, a što gospodinu Šutanovcu nije uspelo za pet godina za rukom, pripadnici Vojske će vas slaviti zbog predloženog člana 72b koji predviđa da – ako aktivno pripadnik, aktivno vojno lice dobije prekomandu po potrebi službe, supružnik ili supruga ima pravo na socijalnu i zdravstvenu zaštitu i novčane prinadležnosti narednih šest godina, obzirom da ostaje bez posla. Najveće, dame i gospodo, žrtve dezintegracionih procesa na teritoriji bivše SFRJ su oficiri. Mešoviti brakovi su se raspali, ali mi ništa kao društvo nismo uradili da ono što je do nas, a to sada činimo ovim članom 72b, da na neki način zaštitimo standard naših profesionalnih pripadnika Vojske. Ovim gospodine ministre, jako dobrim rešenjem, vi omogućavate da čovek koji dobije prekomandu, ne po sopstvenom zahtevu, nego po potrebi službe, da šest godina supruga ili suprug mogu da imaju socijalno i zdravstveno osiguranje, dok se ne snađu i nađu novi posao. Dosadašnjim rešenjima, mi smo pravili sirotinju od naših oficira i svaka prekomanda značila je potpuni haos u porodici, ostajanje bez posla, dece, supruge, ostalih i faktički, svodimo, odnosno ovim štitimo, ovim se korektno nosimo prema našim oficirima koji rade jako odgovoran i častan posao, a to je priprema za odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta ove zemlje. Malo smo diskutovali u pauzi gospodine ministre, iako malo čudno zvuči, tu se slažem sa gospodinom Šutanovcem, da vojno lice može biti član stranog stručnog udruženja, što jako pozdravljam, ali domaćeg, samo uz odobrenje ministra odbrane. I na kraju, hteo bih, ovde je bila polemika, 'ajmo prodaja odlikovanja. Moje kolege oficiri koji su ovde znaju kako se krvavo stiče svako odlikovanje i koliko rada i truda treba. Međutim, primedba da u Novom Sadu neko prodaje odlikovanja, verujem da su to deca onih koje je bivši režim doveo do prosjačkog štapa, pa da bi preživeli, prinuđeni su da prodaju i odlikovanja na buvljim pijacama. Što se tiče jezivog termina „ratno“, u opštoj najezdi demilitarizacije ovog društva mi smo toliko otišli u „ef“ u ovoj zemlji da i ne smemo i da pomislimo da Vojska Srbije služi za odbranu suvereniteta, teritorijalnog integriteta, celovitosti zemlje. Pa kako će da brani? Zašto služi Vojska Srbije nego da se priprema da svim sredstvima, uključujući i oružana sredstva, brani suverenitet svoje zemlje? Pa zašto mi bežimo, gospodo, od ratnog vazduhoplovstva?

Kako im to lako oduzimamo aerodrome, imaćemo samo aerodrom Niš polovično i aerodrom Batajnica.

Hvala Bogu, vojska se ne sprema za rat. Mi smo samo namenjeni za mirovne misije i za paradiranje. Inače, ne sme vojska da se sprema za rat. Ja mislim da je ključna uloga svakog vojnika da bude spreman kao da nikada neće biti rata, a da bude spreman kao da će sutra biti rat. Zahvaljujem. Reč ima ministar u Vladi Bratislav Gašić. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Gospodine generale, vi koji ste takođe čitav svoj radni vek proveli u vojsci, kada iznesete primedbe, one su često i opravdane i zato imam potrebu da odgovorim na par stvari. Član 50. stav 3. važi i za međunarodne organizacije isto uz saglasnost ministra odbrane. Odgovor na vaše pitanje zašto ministar daje saglasnost za organizacije unutar zemlje, a ne i za međunarodne. Što se tiče toga ko daje naredbu o uvođenju rata ili vanredno stanje, kada Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku o proglašenju rata ili vanrednog stanja donosi zajednički predsednik Skupštine, predsednik Republike i predsednik Vlade, član 200. i 201. Ustava Republike Srbije. Ovim zakonom se utvrđuje ko podnosi predlog Narodnoj skupštini za uvođenje vanrednog stanja ili ratnog stanja, tako da time definišemo i ko je nadležan za to. Ono što smo vi i ja komentarisali u pauzi, ja ću da vam pročitam iz mog uvodnog izlaganja. Izmenama i dopunama propisujemo nadležnosti organa, komandovanje i rukovođenje Vojskom Srbije za izradu dokumenata kojim se razgrađuje doktrina Vojske Srbije, pružanje pomoći vojnim snagama bezbednosti i formiranja zajedničkih snaga i to ne samo u slučaju ugroženosti graničnog pojasa kada definišemo agresora spolja, već i drugog dela teritorije na kome je ugrožena bezbednost, a na zahtev organa bezbednosti. Vaše treće pitanje se odnosilo na udruženja.

Znate, ima puno i onih ne vojnih, oni su se prikačili Ministarstvu odbrane, da smo imali sastanke sa njima, da smo prihvatili finansiranje dela njihovih troškova koje imaju, kancelarija, telefona, struje, grejanje i svega ostalog što imaju, ali samo želimo sada da napravimo jedan registar udruženja i da mogu da budu bezbrižni da ćemo mi To je propisano i u članu 37. novog zakona koji kaže – kriterijumi i postupak dodele sredstava iz stava 2. ovog člana propisuje Vlade na predlog Ministarstva odbrane, tako da ćemo sigurno jako da se staramo o ljudima koji su nam jako bitni za funkcionisanje Vojske Srbije i za bezbednost zemlje. Hvala.

Izvolite. Osnov mog javljanja je u izlaganju poslanika Stojanovića koji je rekao da će ministar Gašić biti upamćen kao istorijska ličnog Ministarstva odbrane, a da ja, Dragan Šutanovac, imenom i prezimenom nisam učinio i tri tačke, pa ako dozvolite. Prvo, ne znam da je to neka novina da supružnici vojnih lica imaju zdravstvenu zaštitu.

S druge strane, gospodine Stojanoviću, rekli ste da, evo, napokon se uvodi prevobranioc, pa će zahvaljujući tome da se spreči mogućnost zloupotreba koje su navodno bile u prošlosti, kada je nešto dodeljivano bez nadoknade i tome slično. To izgleda recimo ovako. Znači, dodeli se kasarna bivši „4. juli“ ili „Stepa Stepanović“ u zamenu za 21% izgrađene površine plus finansije za plaćanje komunalija za površinu koja je postojala, a sada će taj pravobranilac da potpiše ugovor, ako ga već nije potpisao, da se zameni kasarna u Zemunu na boljoj lokaciji nego što je na Voždovcu za 12% izgrađene površine, pa će se stanovi uzeti u „Stepi Stepanoviću“ Ako je to novi način organizovanja i ako to podržavate, gospodine Stojanoviću, moram da vam kažem da izuzetno grešite. Ni jedna lokalna samouprava nije dobila vojni objekat besplatno, a ova Vlada je VTI zgradu kod hrama Svetog Save dodeli besplatno Ministarstvu pravde. Dakle, ako govorite o argumentima, onda kažite šta je istina i navedite koja opština je dobila besplatno i koji objekat. Inače, Direkcija za imovinu vrši prodaju i zamenu nekretnina svih u Srbiji, pa i nekretnina kojima raspolaže Vojska Srbije, odnosno Ministarstvo odbrane.

Postoji plan otuđenja viška vojnih kompleksa – Master 1, 2 i 3. Nekada sam kao zamenik komandanta kopnenih snaga učestvovao u izradi tog plana, po kome se prvo ponudi lokalnim samoupravama, ako nisu zainteresovane, a mahom su zainteresovane da dobiju za džabe i onda se pristupa tom planu. Problem jeste kada su te vojne nepokretnosti postale državna imovina, a ne vojna i za to je zadužena Uprava za imovinu Vlade Republike Srbije, koja ništa ne radi da se reši problem viška vojne imovine. Evo recimo kasarna „Bubanjski heroji“ u Nišu je jedan ogroman kompleks u centru grada koji vredi daleko više. Zbog toga što je DS u to vreme bila na vlasti u Nišu prodata je za milion i po dinara. Imate i objekat Vrhovnog kasacionog suda ovde gde je bivša Komanda odbrane grada Beograda. Jel je poklonjena? Jesu li u vaše vreme tako ustupani objekti, to je moje pitanje. Zahvaljujem, gospodine Stojanoviću. Izvolite. Jednako kako mi sedimo u ovoj sali, izlazi na Tviter profilu gospodina bivšeg ministra, koji je već stigao da napravi moj koen sa mojim likom i da ga pusti, pa pošto mi stižu od novinara pitanja da li je foto montaža ili šta je već, toliko o ovome što ste dobili. Jednako tako izlazi informacija koju evo sada čujete svi, iako nikada ne očekujem da narodni poslanik …, ali od takvih narodnih poslanika mogu da očekujem tako nešto. Prvo, da izađe na istinu, zgrada VTI je data za lokaciju od 32 do 36 Ministarstvu pravde plus Timočka gde je Četvrti opštinski sud. Znači, nije data bez para. Kada je „Aleksa Dundić“ u pitanju, procenjena vrednost od strane Poreske uprave, od Republičke poreske uprave je bila 12 miliona evra. Za izgrađene stanove iste vrednosti smo dobili, vrednosti od 12 miliona evra, stanove u Novom Sadu i Beogradu, što iznosi 12% Kada spominjete „Vojvodu Stepu“ zaboravljate da je tada država davala subvencije za razliku Republičkoj direkciji i to je ogromna razlika. Moje pitanje za vas – gde su pare od Grošnice? Zašto su te pare nenamenski otišle u aerodrom Lađevci i utrošene u neku tamo zgradu koju ste pravili, a to je verovatno ona zajednička investicija sa Turcima?

Znači, ja moram biti siguran da ste to vi. Znači, ministar je rekao – odgovorite mi na pitanje, gledao u mene i mene je pitao.

Još jedno pitanje. Zgrada Vrhovnog vojnog suda u Ustaničkoj 29, data bez naknade, bez bilo kakvog zaključka Vlade, Ministarstvu pravde.

Izvolite. Nije problem da analiziramo šta je sve dato. Samo, gospodine Gašiću, da ubacimo to u vremenski kontekst u kome mi živimo, politički. Dakle, ja sam vodio Ministarstvo 15. maja 2007. godine. Tačno je da je tada prvi put Vojska Srbije, posle dugog niza godina, zaživela. Taj objekat koji pominjete je dodeljen, bila je Vojska Srbije i Crne Gore, Vojska Jugoslavije, JNA, šta vam je ljudi, zbog čega dobacujete, ne razumem? Pitajte oficire kada su poneli oznake Vojske Srbije? Dakle, da se vratim na temu. Tačno je. I ne samo tu, nego i u Nemanjinoj ulici je data zgrada bivšeg vojnog tužilaštva, ili šta je već bilo, koja je porušena, za nekih 800 stanova. Nikad nije realizovano. Urađeno je u vremenu Vlade SPS-a i Srpske radikalne stranke. Ali, dajte da vratimo to u kontekst vremena u kome mi živimo. Mene zanima kako je to, vi kažete – procenila je poreska uprava, pa 12% od 12 miliona. Trebali ste da tražite 21%, jer bi nama bilo 12% toliko isto na „Vojvodi Stepi“, pa bi to bilo 500 stanova manje za pripadnike Vojske Srbije. Delili ste vi u „Stepi“ ono što nema veze objektivno sa vama. Ovde govorimo danas o 500 stanova na boljoj lokaciji. Znate li kako je to bilo ranije? Evo, gospodin Stojanović neka kaže. Kada je bilo u Kumanovskoj 12%, šta ste radili vi kao VBA? Da se nije možda sad VBA otrgnula… Rekao sam, neka kaže, nisam rekao njemu. Molim vas, ne možete po Poslovniku to na takav način da radite. Ja vas molim da razgovaramo o realnim stvarima. Realna stvar je 21%, realna stvar je 12% Znači, duplo manje.

Što ne radi ova Vlada? Što ministar građevine ne omogući da i vi dobijete 21% i da bude 500 stanova više za pripadnike Vojske Srbije?

Gospodine narodni poslaniče, ovde se radi o razmeni vrednosti. Znači, ne radi se o odloženom dobijanju stanova, kao što je to bio postupak u „Vojvodi Stepi“ Znači, mi istog trenutka za 12 miliona evra dobijamo gotove stanove u Beogradu i Novom Sadu. Apsolutno nema veze i paralele između te dve stvari o kojima vi pričate. Radi vaše informacije, od dolaska Aleksandra Vučića na mesto ministra odbrane do dana 31. decembra 2014. godine, Vojska Srbije je podelila 1.420 stanova. Da li su oni bili započeti u vreme Tita, Slobodana Miloševića, nekog trećeg u periodu do 2000. godine, mi smo ih završili. Ona su pravosnažna, ti ljudi su pravosnažna rešenja dobili i uselili su se u svoje stanove. Kada su započeti, nije bitno. Naravno, postoje tu još neka pitanja. Verujem da ću imati prostora i posle takva pitanja da postavljam, kada je „Srpska banka“ u pitanju, pa ćemo i tu imati interesantnu diskusiju. Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, poštovani gosti, izmene i dopune zakona šalju građanima Srbije tri veoma loše poruke. Prva poruka je da ova zakonska rešenja ne unapređuju sistem bezbednosti. Druga poruka je da se daju šira ovlašćenja pripadnicima vojne policije prema građanima, odnosno civilima. Treća poruka je da je moguć zakonski upliv vladajuće stranke u sistem odbrane, odnosno da se ozakoni ono što je Zaštitnik građana govorio pre nekoliko dana u jednoj od do sada najvećih afera u Srbiji, afera „Prisluškivanje“, koja je do sada rađena mimo zakona i znanja, odnosno naloga suda. Kada je u pitanju Predlog zakona, gde se ne unapređuje sistem bezbednosti, više se održava sadašnje stanje političke moći, koncentriše se vlast ka ministru odbrane, odnosno Vladi Republike Srbije, a smanjuje se ovlašćenje predsednika Republike i načelnika Generalštaba. Da li postoje disonantni tonovi na relaciji predsednik Republike – Vlada Republike Srbije, to nije predmet našeg interesovanja. U svakom slučaju, ne želimo da taj odnos bude na taj način postavljen, da kolateral u tom odnosu pripajanja i borbe za moći građani budu kolateral. Zatim, zakoni daju šira ovlašćenja pripadnicima vojne policije prema građanima, odnosno civilima i pomera se težište sa obaveštajno-bezbednosnog sistema na bezbednosni aspekt. Dakle, sa inostranog idemo ka unutrašnjem neprijatelju i protivniku, odnosno ka mogućem političkom protivniku na domaćoj sceni. Podsetiću vas na ono što sam rekao na početku. U poslednjih nekoliko dana Zaštitnik građana gospodin Saša Janković je dobio informacije da su bez naloga suda pojedini pripadnici vojno-bezbednosnih službi, odnosno vojne policije prisluškivali, pratili, snimali… Gospodine Božoviću, molim vas, u pravu su poslanici koji pozivaju da govorite o temi. Molim vas, vratite se na temu. Ovo upravo jeste tema dnevnog reda iz prostog razloga što govorimo o zakonskom rešenju, odnosno predlogu zakonskog rešenja koji može ove stvari koje sam sada naveo da ozakoni. Molim vas da mi samo dozvolite da završim. U suprotnom, mogu da vam svoje pripremne beleške ubuduće dostavljam, pa da unapred kažete da li smem ili ne da govorim. Vrlo dobro znate koji su zakoni na dnevnom redu. Druga zamerka ovim izmenama i dopunama, podsetiću vas, jeste bila ovlašćenje pripadnicima vojne policije prema građanima civilima. U tom smislu, izjave Zaštitnika građana da se nakon objavljivanja informacija ne oseća bezbedno govore o tome da mnogi građani Srbije danas, ukoliko se Zaštitnik građana ne oseća bezbedno, takođe, ne mogu da se osećaju bezbedno. Ministar Gašić je, ovde prisutan, koji je inače predlagač izmena i dopuna zakona, odbijao da sarađuje, uz tvrdnju da se različito tumače pravne norme od strane Zaštitnika građana i njega lično. Ukoliko jeste tako, onda sami govorite da ne postoji pravna sigurnost u Republici Srbiji, što je jedna veoma loša poruka građanima Srbije. Moje pitanje, konkretno, ukoliko nije tako, zašto krijete, pa niste izašli u susret Zaštitniku građana sa potrebnim informacijama koje traži od Ministarstva odbrane ili vojno-bezbednosnih agencija? U suprotnom, potvrdićete da ne postoji bilo kakva pravna sigurnost u Srbiji. S druge strane donosite predlog u Skupštinu Srbije, kako bi, po našem dubokom uverenju, na mala vrata legalizovali sve ono što je do sada bilo stanje, a govori o očiglednim zloupotrebama VOA, odnosno prava građana. Šta se u tom slučaju dešava sa pravnom sigurnošću, sa ljudskim pravima, sa dostojanstvom pojedinaca? Šta se dešava sa pravom na privatnost? Ako je sve to ugroženo, onda su ugroženi temelji demokratije, a mislim da je potpuno nepotrebno da bilo ko iz Vlade Republike Srbije radi bilo šta kada je u pitanju sloboda građana Srbije. Mislim da se na ovaj način neko u Vladi Republike Srbije, koji vam je izdao naloge, naređenja, ili možda vi lično, ili možda neko mimo vašeg znanja, koji vas stavlja u zabludu, igra sa slobodom građana Srbije. Onaj koji zna istoriju svog naroda, istoriju naroda u Srbiji, onda zna da je sloboda imperativ naših građana, da su mnogo istoriji dali da bi se izborili za nju i mislim da se ne može na ovaj način vladati njima. Pod broj tri, zakoni dozvoljavaju moguć upliv vladajuće stranke u sistem odbrane, pre svega, kroz članove koji omogućavaju prijem civilnih lica u vojsku bez konkursa, to je omogućeno ovim izmenama i dopunama zakona, ili sklapanje poslova sa privatnim partnerima na duži rok u poslovima oko vojne infrastrukture i logistike. Danas je o tome bilo reči, a ukoliko znate, a mislim da ste potpuno sigurni, ne samo kao ministar vojni, već i kao potpredsednik najveće vladajuće i uopšte najveće stranke u Srbiji, koja je danas ovisna od istraživanja javnog mnjenja. Mislim da ta istraživanja govore ono što građani ne znaju, a to je da je strah dominantno osećanje kod građana Srbije, strah od različitih stvari, između ostalog i od ne bezbednosti, između ostalog i strah od rata, između ostalog i od onih stvari koje se uređuju ovim izmenama i dopunama zakona. Ne može se vladati na način da građani osećaju strah, a da neko pokušava da partijske interese ozakoni ovim izmenama i dopunama. Kada je u pitanju Zakon o Vojsci, konkretno… Zahvaljujem što ste se vratili na zakon, jer ako nastavite politički govor da govorite, mislim da nije u redu. U ovom zakonu se ispravljaju pojedine nelogičnosti ili se tumače neke nove okolnosti i praksa nastala u poslednjim godinama i da je samo to u pitanju mi bi glasali za ovaj zakon. Pošto ima uočljivih drugih stvari, onda ću ih i obrazložiti. Uočljivo je da se smanjuju određena ovlašćenja načelniku Generalštaba u domenu predlaganja vojne organizacije, kada je u pitanju Vojska, takođe i određena ovlašćenja u poslovima postavljanja oficira i podoficira u vojsci, konkretno u članu 3. Takođe, u članu 3. Predlogu izmena, naziv „vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana“, dakle PVO, vraća se u raniji naziv „ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana“ dodavanjem reči „rat“ Ova nam se izmena potpuno čini bespotrebnom i kozmetičkom i govori o jednom demagoškom porivu da se promene određeni nazivi veoma važnih stvari unutar Vojske Srbije i određenih delova Vojske Srbije, kako bi se negde isticala prevelika želja za nekim sećanjima na neka stara vremena. Ovom izmenom ne menja nikakva suština stvari, već naprotiv, ni za jedan jedini procenat se ne popravlja stanje u vazduhoplovstvu koje je više nego na kritičnom nivou. Smatramo da je neprihvatljivo što aktuelna vlast pokazuje potpunu nebrigu kada je u pitanju stanjeu vazduhoplovstvu, koji je jedan od osnovnih resursa odbrane, da ne pričam o obezbeđivanju sigurnosti vazdušnog prostora upotrebom lovačke avijacije, čiji su avioni, a to i sami znate, na granici resursa, a ima ih svega nekoliko. U članu 27. st. 8. i 9. veoma je sporno, i to je isto jedno od pitanja, proširenje ovlašćenja Vojne policije, jer se ono tiče sigurnosti građana koji žive u Srbiji, a u slučajevima kada postoji sumnja da je civil učinio krivično delo prema Vojsci Srbije. Ko garantuje građanima, bilo da je neko opozicioni lider, bilo da je pripadnik neke opozicione političke stranke, a bilo da je običan građanin Srbije, da će se na ovaj način i ovim rešenjima omogućiti da neko zaista ima pravo na privatnost i na svoje lično dostojanstvo? Iz ranije prakse ovakve odredbe nam se čine veoma diskutabilnim i prilično široko primenjivanje može dovesti do ogromnih zloupotreba. Kada je u pitanju Zakon o odbrani, uočava se preciznije definisanje sistema odbrane. Takođe, iz predsednikove nadležnosti se izuzima deo i prenosi na Vladu i Ministarstvo, što je verovatno deo onih disonantnih tonova koji Srbijom kruže već više od godinu dana. U članu 9, kada je u pitanju Inspektorat Ministarstva odbrane i njegove nadležnosti koje nisu do kraja loše postavljene, nije jasno kakav je odnos samog ministra odbrane, odnosno vas, gospodine Gašiću, i predsednika Republike koji bi u određenim situacijama trebalo da podstakne, odnosno naredi Inspektoratu istražne radnje i potom da preduzmu određene korake. Ovako je sve ostavljeno Inspektoratu, od istrage do primene onog što je nađeno kao sumnjivo ili neispravno. U članu 20, kada je u pitanju, takođe, Zakon o odbrani, nije jasno zašto se u definiciji menja naziv iz „obaveštajno-bezbednostnih“ u „bezbednosno-obaveštajne poslove u Ministarstvu“ i zašto se to težište sa obaveštajnog pomera na bezbednosno? Dakle, sa inostranog na unutrašnje protivnika, što daje, takođe, sumnje da je demokratski sistem vladavine u Srbiji doveden pod znak pitanja. Ukoliko pripadnici VOA budu imali ovlašćenja da prisluškuju opozicione lidere, to će onda potpuno ovu stvar odvesti u jednom drugom pravcu. Član 45. o zaključivanju dugoročnih sporazuma i uspostavljanju saradnje sa privatnim partnerima u delatnostima od značaja u poslovima izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vojnih objekata otvaraju se, takođe, pitanja o mogućim zloupotrebama i mogućoj korupciji unutar Vojske Republike Srbije. Kada je u pitanju Zakon o Vojsci, ostaćete upamćeni kao ministar za čije Vlade je bila jedna najveća afera, afera prisluškivanje. Kada je u pitanju Zakon o odbrani, takođe ćete ostati upamćeni kao ministar za čije vreme pojedini pripadnici, po informacija Zaštitnika građana, Vojske Republike Srbije, odnosno Vojne policije su štitili određene korupcionaške afere i dela pojedinaca koji su, umesto u zatvor, odlazili u penziju. Mislim da je recept kojim pokušavate, ali da mi ne pretite, nego da me saslušate…

Molim vas da se vratite na temu. Uzeli ste mi dosta vremena, a nisam pretio ja, nego mi se obraćao gospodin ministar sa mesta, što je takođe nedopustivo u ovom domu. Dakle, recept ovih izmena i dopuna, kojim pokušava vladajuća stranka da Vlada u Srbiji, nije dobar sa stanovišta ljudskih prava i demokratije. Ona su ugrožena u Srbiji, i to jeste tema dnevnog reda.

Ne, demokratija je upravo dozvoljena u Skupštini Srbije, ali demokratija nije da vi kršite Poslovnik, da govorite van dnevnog reda. Ako ne znate, ja ću vam pročitati koji zakoni su na dnevnom redu, a trenutno na dnevnom redu su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojsci. Tako da gospodine Božoviću, ako želite da nastavite da govorite o ovim zakonima možete, ako želite i dalje da govorite o svemu i svačemu i neki napisan govor koji imate možete da pročitate u nekom drugom trenutku, a ne sada. Želim da nastavim i da završim da rečenicom da je demokratija ugrožena, da ste mi uzeli dva minuta za koje pretpostavljam da ćete ih vratiti, da je demokratija ugrožena, da su ljudska prava ugrožena u Srbiji i molim vas da kao predsedavajući dozvolite jednu demokratsku debatu o zakonima koji znače građanima s obzirom da je strah… Upravo to gospodine Božoviću, ja želim da omogućim debatu o zakonima koji su na dnevnom redu, a ne o tome o čemu vi govorite. Ja sam svesan da vi želite da izazovete, bolje da se uzdržim od ovoga što hoću da kažem, ali vaša namena u ovom trenutku nije dobronamerna kada je u pitanju sednica Narodne skupštine važni zakoni koji su na dnevnom redu i mi ćemo da nastavimo po dnevnom redu. Povreda Poslovnika, izvolite Vladimir Đukanović. Uvaženi predsedavajući, reklamirao bih 106. i 107. mada 106, ste opomenuli malopređašnjeg govornika da može da se drži samo tačke dnevnog reda, ali 107. je stvarno više vređanje dostojanstva i opšte i nas u Skupštini i kompletne javnosti. Znate, ovde se prosipa informacija da postoji neka afera prisluškivanja. Ja molim te koji prosipaju tu informaciju da nam daju gde je to vojno-bezbednosna agencija prisluškivala sindikate ili političke partije i da nam kažu konkretan dokaz, jer ne možemo ovo da dopustimo više. Ovde se stvara paranoja u društvu i neko to svesno radi kako bi izazivao navodno neki strah koji ovde neko pokušava da nam nametne kao da to postoji. Ovako više ne možemo da se ponašamo, jer se ruši kredibilitet vojske, ruši se kredibilitet VBA i urušava se kredibilitet čitavog društva na ovakav način kada neko ovakve lažne informacije plasira u javnost. Narodni poslanici su imali prilike da vide da sam upotrebio i molbe i nekoliko puta sam upućivao i pozivao poslanika koji je govorio, gospodina Balšu Božovića da govori o temi, ali vidim da je on želeo da pročita svoj govor, da ono što mu je pripremljeno kaže i da nije mogao ništa da govori van toga. Dame i gospodo narodni poslanici, komentar mojih saradnika u jednom trenutku kada se gospodin Božović obratio je bio - koji tekst on ovo čita, o čemu on ovo priča, jer ovo opet ona priča Pajtićeva napada sam svoj zakon koji je on doneo? Tako i gospodin Božović je napadao isti zakon koji mi sada menjamo. Član 27. glasi – članu 53. posle stava 5. dodaje se novi član 6. koji glasi. To su izmene. To što ste vi napadali, napadali ste svoj zakon. Ovlašćena službena lica vojne policije postupaju po zahtevu vojno-disciplinskog tužioca i predsednika vojno-disciplinskog suda za dovođenje profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, za koje postoji osnovi sumnje da su izvršili disciplinski prestup ako izbegavaju saslušanje o disciplinskom izviđanju ili na glavnom pretresu pred vojno-disciplinskim sudom. Dosadašnji stav 6. postaje stav 7. U dosadašnjem stavu 7, koji posle postaje stav 8. posle tačke 3. dodaje se tačka 3a, koja glasi – kada postoji osnovi sumnje da su učinili krivično delo protiv Vojske Srbije za koje se gone po službenoj dužnosti. U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 9. reči „civilnog lica“ zamenjuje se rečju „civili“, ja ne razumem vi čitate vaš član i sada ovde unosite, ali vam hvala gospodine Božoviću. Dozvoliće mi predsedavajući da mogu napokon građanima Srbije da kažem sve ono što ćutim 10 dana, ali moram da bi zaštitio sve ove časne oficire srpske i da jednom kažem sve to iza čega stojite vi, jer vi želite da napravite aferu, želite da raščistite prostor ispred Aleksandra Vučića, ali neće da vam pođe za rukom to. Vi želite da umanjite bezbednost predsednika Vlada time i ja ću sada sve jedan po jedan dokument da pokažem.

Ovde kaže u članu 20. – bezbednosno obaveštajni poslovi od značaja za odbranu su bezbednosni poslovi, kontraobaveštajni poslovi, obaveštajni poslovi, vojnopolicijski poslovi koji se obavljaju u skladu sa posebnim zakonima.

Ujedno se i preciziraju bezbednosno obaveštajni poslovi od značaja za odbranu. Šta je tu problem? Napali ste takođe stranku čiji sam ponosni potpredsednik, hvala vam na lepim rečima, da najveći smo i dugo godina ćemo biti najveći. Prijem bez konkursa, civila, postoji u Vojsci Srbije od 2007. godine, član 120. i 121. Zakona o Vojsci Srbije, na određenim formacijskim mestima, a postupak uređuje Vlada. Vlada Republike Srbije koju vodi Aleksandar Vučić je zabranila prijem na ovaj način, kako je u prethodnom periodu bilo. Ono što vas najviše interesuje, upravo želja da se raščisti prostor, želja da se umanji vrednost svega onoga što je uradila Vlada Aleksandra Vučića u prethodnih deset meseci, ne šest, nekima sporo vreme prolazi, šta da radimo, jeste značajan deo iznela i Vojska Srbije. Jeste da je krenula da razčišćava sva ona kriminalna dela u borbi protiv korupcije i kriminala, jeste da pronalazi kamere vaših finansijera koje su pripremljene tamo gde treba predsednik Vlade da održi sastanak, jeste da je uhapsila sve one koji su uzimali mito i koji su pisali i oštetili VMA, jeste da je uhapsila one koji su kupili radar bez saglasnosti svih službi u Vojsci Srbije i jeste niz drugih stvari koje radi.

Rodoljub Šabić je izašao sa vešću, evo sada dobijam poruku, da natera Vlada ministra odbrane da da podatke koje on traži. Moje pitanje za vas, da li je to što ja ne dam nešto što je Rodoljub Šabić tražio 2008. godine od tadašnjeg ministra odbrane? I tada je Ministarstvo odbrane dalo sve ono što ne zadire u deo vojne tajne. Kada sam izašao i rekao, prvo nek građani Srbije znaju da ja odgovaram pred Rodoljubom Šabićem za nešto što prethodni režim nije želeo da mu da, a vi ga zdušno podržavate pa kažete – ne zna ministar da ne postoji vojna tajna i sada ću da vam pročitam da postoji vojna tajna. Vojna tajna kao krivično delo postoji još uvek u zakonodavstvu Srbije. Ja trebam da odgovaram i odgovaram i razvlačiće me po raznim žutim štampama zato što ne dam nešto za šta je bio zadužen da da prethodni ministar odbrane. Odnosi se na broj aviona i broj naleta pilota Vojske Republike Srbije. Rekao sam – kažnjavajte me, meni to niste tražili, tražili ste prethodnom ministru, ali ne mogu da dam, jer sutradan ja za razliku od nekih ne mislim da sam večan u fotelji ministra i sutradan će neko da podigne krivičnu prijavu i da treba da odgovaram za izdavanje vojne tajne, to neću da dozvolim. Dosta je Vojska Srbije davala podatke koje su drugi tražili od nas i bila je na tapetu za ovih zadnjih 12 godina. U vezi tvrdnje Poverenika za informacije od javnog značaja da je ukinuta vojna tajna, treba imati u vidu da je interni propis Ministarstva odbrane i Vojske i dalje propisuju vojnu tajnu. Takođe, treba imati u vidu i da je u Krivičnom zakonu u članu 415. propisano krivično delo odavanja vojne tajne. U navedenom članu Krivičnog zakonika propisano je da se vojnom tajnom smatraju podaci koji su zakonom i drugim propisima naglašeni vojnom tajnom za Ministarstvo odbrane Vojske Srbije i internim propisima koji regulišu tajnost podataka i koji su i dalje na snazi. Takođe, ono što stalno napominjem, a to je da je ovo zahtev Poverenika za informacije od pre osam godina za list „Danas“ - koliko je koštala popravka migova, šta je to urađeno na našim migovima i koliko to mi migova imamo i koliko sati piloti Vojske Srbije imaju naleta. Ajmo da otvorimo sve onda. Onda dolazimo u onu situaciju za koju je Stojanović malopre rekao – pa ništa u ovoj zemlji više nije sveto, znači možemo da budemo otvoreni za sve. Što se tiče Zaštitnika građana, gospodo draga, dana 26.09., i namerno ću da podižem svaki papir da građani Srbije mogu da vide sve, da vide da ništa ne krijemo i da odavde sa ovog mesta mogu da odu zajedno sa Zaštitnikom građana da uradi proveru VBA i garantujem da će sve da bude u redu i u skladu sa zakonom i Ustavom, ali to njima ne odgovara zato što imaju drugu nameru.

Ne poznaje ni preventivnu ni sistemsku kontrolu. Poznaje kontrolu u kojoj za sedam godina postojanja Zaštitnika građana nikad nije došao u VBA. Dolazili su pojedinačno po zahtevima pojedinaca, ali u kontrolu Agencije koja uredno dostavlja svoje izveštaje i Odboru za bezbednosti i kontrolu službi bezbednosti i imali su dva dana pre toga usvojen izveštaj u odboru skupštinskom. Tada su neki koji su posle toga podržali trebali da kažu – pa gospodo mi smo usvojili njihov izveštaj pre dva dana i bili u poseti VBA i kontroli i nismo ustanovili nikakve nepravilnosti.

Preventivna kontrola biće realizovana u utorak 25. novembra 2014. godine sa početkom u 12,00 časova. Pripremni sastanak biće organizovan u petak 21. novembra 2014. godine u 12,00 sati. To je zahtev koji smo mi dobili dva dana pre održavanja parade ponosa. Dva dana. Dešava se incident koji se dešava. Dana 1.10. ministar odbrane na osnovu člana 18. stav 1. tačka 1. naređuje – preduzeti mere iz svoje nadležnosti radi ispitivanja okolnosti utvrđivanja činjeničnog stanja pod kojim je 28. septembra 2014. godine u Beogradu fizički napadnuti pripadnici bataljona vojne policije specijalne namene „Kobre“ od strane pripadnika žandarmerije, MUP-a u toku izvršavanja zadatka. Rok – odmah. Nakon ispitivanja okolnosti tačka 2. i utvrđivanja činjeničnog stanja pod kojima su fizički napadnuti pripadnici vojne policije specijalne namene „Kobre“ predložiti mere koje su potrebne preduzeti za sprečavanje nastanka ovakvih događaja u narednom periodu, a radi planskog i bezbednog izvršavanja zadataka pripadnika Vojske Srbije. Takođe, građani Srbije mogu da vide. Dana 2. oktobra Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu pod broj 54622014. od Vojske Srbije i Generalnog štaba Vojske Srbije i uprave vojne policije -zahtev za pružanje potrebnih obaveštenja. Potrebno je da nas obavestite da li je vojna policija ili neka druga služba u okviru organizacione celine Vojska Srbije postupila u vezi događaja koji su privilegovanih lica, a prema novinskim člancima povređena dva pripadnika Vojske Srbije i nalaže nam da svu dokumentaciju koju imamo dostavimo javnom tužiocu. Evo ga papir gde nam tužilac nalaže da mu dostavimo sva predmetna dokumenta. Zaštitnik građana se obraća ponovo Kabinetu ministra ovog puta i kaže – molimo vas da nam odmah, a najkasnije od 15 dana od dana prijema dostavite celokupnu dokumentaciju kao sve relevantne podatke koje ste pribavili u vezi sa događajem koji se odigrao u vreme održavanje parade ponosa, radi donošenja odluke Zaštitnika građana o potrebi pokretanja postupka iz svoje nadležnosti. Uvereni da ćemo ostvariti zakonom propisanu saradnju u interesu efikasnog… Evo ga dopis Zaštitnika građana od trećeg. Vojnobezbednosna agencija dobija od ministra odbrane 3.10.2014. godine na bazi molbe Zaštitnika građana takođe dopis i naređenje dostavljeno u aktu Zaštitnika građana broj taj i taj od tog i tog datuma, sa molbom za dostavljanje celokupne dokumentacije. Ministar odbrane je upoznat sa predmetnim aktom i naredio je da se u VBA sačini nacrt pisma Zaštitnika građana kojim će navesti sledeće – da je Ministarstvo odbrane preduzelo sve mere u skladu sa svojim nadležnostima po pitanju utvrđivanja činjeničnog navedenog stanja, da uovom trenutku nije moguće dostaviti podatke obzirom da je zvanična istraga u toku. Citirati zakonske odredbe i da će nakon utvrđenog činjeničnog stanja i završetka istrage traženi podaci i materijal biti dostavljeni Zaštitniku građana po njegovom zahtevu. Vojnobezbednosna agencija odgovara 15.10.2014. godine Zaštitniku građana. Nijednog trenutka ne kaže – ne želimo da vam damo, nego kaže – VBAje proučila vaš zahtev za dostavljanje dokumentacije i relevantnih podataka o događaju koji se desio u Beogradu 28. septembra na uglu ulica tih i tih. Budući da u vešem aktu nije naveden konkretan događaj o kome je rečpod pretpostavkom da mislite na sukob između pripadnika žandarmerije i vojne policije koji se dogodio tog dana, obaveštavam vas da VBA i Ministarstvo odbrane preuzelo sve mere iz svoje nadležnosti da se utvrde činjenice i okolnosti tog događaja. U smislu odredaba Zakona o krivičnom postupku član 43. stav 2. tačka 1. za utvrđivanje činjenice i okolnosti navedenog događaja, kao i kvalifikacije dela odgovoran je nadležni javni tužilac i jedino je on ovlašćen za ustupanje podataka drugim organima i licima. S toga nismo u mogućnosti da udovoljimo vašem zahtevu jer bismo time povredili tajnost predistražnog postupka koji je u toku zbog čega predlažemo da se obratite nadležnom javnom tužiocu. Nismo rekli – ne, ne želimo. Ali, imamo započet predistražni postupak.

Znači, otkazuje preventivnu, gospodo narodni poslanici. Nema nijedne tvrdnje o kojoj pričamo. Posetu neću obaviti sve dok Agencija ponovo ne uspostavi puno poštovanje svojih zakonom propisanih obaveza u pojedinačnim postupcima kontrole, bez izuzetaka, koji su prekinuti nezakonitim odbijanjem Agencije da ovom organu dostavi podatke koje poseduje o događaju koji se desio 28-og. Onda piše meni gde kaže da je odbilo ministarstvo tj. VBA. Takođe se kaže da je Ministarstvo odbrane otelo snimke i saslušavalo civile.

Niti smo sa bilo kojih lokala, niti smo protivpravnog, nego po zakonu. Pročitaću i na koji zakon se pozivamo. Uputili smo zvanično pismo Komercijalnoj banci i Alfa banci koje su u blizini, ali je to upravo problem – šta se vidi na tim snimcima. To je ono što interesuje neke druge. Uputili smo dopis u kome kažemo – u cilju preduzimanja mera iz nadležnosti VBA na rasvetljavanju okolnosti napada na ovlašćena službena lica vojne policije dana tog i tog u neposrednoj blizini vaše ekspoziture na osnovu člana 286.

Apsolutno i sve je isključivo u skladu sa zakonom. Nijedno civilno lice nije saslušano, niti legitimisano od strane Vojnobezbednosne agencije, ali se zato na snimku vidi ko jeste to radio. E, to je problem, gospodo narodni poslanici i građani Srbije. To je veliki problem sada za neke. Takođe, mi, Vojnobezbednosna agencija upućuje pismo javnom tužiocu, gde javnog tužioca obaveštavamo da imamo zahtev od strane Zaštitnika građana, koji od nas traži da mu se dostave podaci, i da tražimo njihovu saglasnost po zakonu, onako kako to zakon nalaže, da nam daju odobrenja da možemo da mu dostavimo dokumenta, jer je jedini vlastan u ovom trenutku javni tužilac.

Alfa banci takođe upućujemo pismo sa molbom da nam se dostave snimci shodno zakonu i takođe zapisnički konstatujemo da smo dobili taj CD u ovom vremenskom intervalu. Ovde je Prvo osnovno javno tužilaštvo i njemu se obraćamo 9. decembra, gde kažemo – ministru odbrane obratio se Zaštitnik građana tražeći da mu se dostave podaci o incidentu od 28. septembra u Beogradu, u kojem su učestvovali pripadnici žandarmerije i vojne policije. Ministarstvo odbrane je odbilo da postupi po zahtevu Zaštitnika građanina jer smatra da se na taj način hoće prekršiti odredbe člana 17. stav 3. Zakona o Zaštitniku građana, pred kojim Zaštitnik građana nije ovlašćen da kontroliše rad Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda, sudova i javnog tužioca. Naše je mišljenje da je smisao odredbe kao napred takav da zakonodavac smatra da bi ustupanje podataka trećim licima, a radi vođenja nekog drugog postupka, različitog od krivičnog, moglo da ima prejudicirajući karakter u odnosu na rad pravosudnih organa, odnosno nadležnog javnog tužioca koje za vođenje krivičnog postupka ima izvornu nadležnost. Odnosno, krivično gonjenje započinje prvo radnjom javnog tužioca ili ovlašćenog službenog lica policije na osnovu zahteva javnog tužioca. Preduzeto je u skladu sa ovim zakonom radi provere osnovne sumnje da je učinjeno krivično delo ili da je određeno lice učinilo krivično delo. Naročito nas obaveštava Prvo osnovno javno tužilaštvo da je Više javno tužilaštvo preuzelo predmet i da je predmet kod njega. Mi se i njima obraćamo jednim pismom sa objašnjenjem da nam Zaštitnik građana traži i da tražimo njihovu saglasnost za materijale. To su ova dva snimka koja imamo i to su izjave tri pripadnika vojne policije, specijalne namene „Kobra„ njihove izjave koje su date. Pojavljuje se predsednik Kasacionog suda i predsedniku Kasacionog suda upućujemo posle te izjave na televiziji i pismo gde mu kažemo – Gospodine predsedniče, bez da utičemo na sudstvo, dajte nam saglasnost da damo podatke Zaštitniku građana, koji su predmet procesa i nalaze se kod javnog tužioca, ako već kažete da trebamo nešto da damo. Mi apsolutno postupamo po zakonu i onako kako to zakon nalaže.

Jedini put kada je Vojnobezbednosna agencija imala postupanja, ne prisluškivanja, jer i u ovom trenutku Vojnobezbednosna agencija ne prisluškuje nikoga, za to je potrebna odluka suda i saradnja sa drugim bezbednosnim službama, a Vojnobezbednosna agencija nema instrumente da može bilo koga da prisluškuje, niti je ikada postupala na taj način bez odluke suda i odobrenja suda, ali jedini put kada imamo informaciju da je rađen operativno predsednik sindikata, jeste 2011. godina. Ova informacija koja je u mojim rukama je data tadašnjem ministru odbrane. Takođe, imam i pisanu izjavu koja je došla na ime premijera, gde se kaže da su prilikom zadnjeg štrajka u „Zastavi oružje“ pojedini političari pokušavali da ih nateraju da ponovo zauzmu magacin naoružanja. I tu izjavu u pisanoj formi imam ovde kod sebe. Onda se to proširilo na priču oko toga kako se, zaboga, prisluškuju političari. Ja sam naredio inspektoru odbrane, koji je imenovan od strane Vlade Republike Srbije, da zatraži dokaze od Zaštitnika građana i da na bazi tih dokaza koje bi dobio od njega izvrši kontrolu Vojnobezbednosne agencije. Rečeno je – pa, nismo mi ti koji vama treba da damo dokaze. U redu, mi smo samo tražili da nam date put. Ako već kažete da postoje određeni dokazi, dajte nam dokaze za to, jer ste to izneli javno medijima. Urađena je analiza i od svega toga, ja imam zapisnik generalnog inspektora, ništa od ovoga nije utvrđeno. Takođe, zamena teza. Tada je rečeno – prethodnica prethodnice premijera, ta prethodnica je krenula, vidi čuda, prema kući premijerovih roditelja i bio je tu i brat premijera. Pa? Onda kaže – ja sam se i tada oglasio kada je obezbeđenje bivše ministarke pravde, ali nisam hteo javno. E, ja ću javno da kažem, bivša ministarka pravde po naređenju tadašnjeg ministra odbrane je bila čuvana do 23. decembra 2014. godine. Kod nje su bila i vozila i protivpravno joj je data kuća Ministarstva odbrane na korišćenje preko pet godina. Onda dolazimo do toga da nema pravo bivši ministar odbrane, gospodin Aleksandar Vučić na obezbeđenje „Kobri“, jer treba raščistiti prostor, treba njegovu bezbednost umanjiti. Pitamo li se koga to mi sve na bazi odluka bivše vlasti čuvamo u ovom trenutku? Koliko njih iz bivše vlasti čuvamo u ovom trenutku i koliko to košta Vojsku Srbije? Onda je krenulo, naravno, gomilu pisama koja sam od građana dobio, ali ne želim o tome. Gospodo draga, sve su ovo podaci i dokumenta koja pokazuju da Vojnobezbednosna agencija postupa isključivo u skladu sa Ustavom i sa zakonom utemeljenim odlukama. Vidite i sami da smo sva postupanja koja smo imali u tom trenutku uradili u skladu sa zakonom i predali javnom tužiocu. Rečeno je – policija je nama dostavila dokumenta, a vojska neće. I ono što je objavljeno, i tada je bilo – objaviću dokumenta, a objavili su samo službene beleške koje su pripadnici žandarmerije dobili i to ste objavili. Nisam video da je ovde nijedan zvaničan dokument naslovljen na ime Zaštitnika građana odbijen od policije. Nije sporno da sve ovo što imamo i što smo pronašli u predistražnim radnjama, ako nam dozvoli javni tužilac, damo Zaštitniku građana. Nikakvih problema nema. Ponoviću još jednom, odavde, sa ovog mesta, kad god, kontrolu Vojnobezbednosne agencije može da uradi svako ko je zakonom ovlašćen da to uradi. Apsolutno sam siguran u sve ove oficire da sve to rade u skladu sa zakonom. Namera je da se uvede i nezavisni faktor koji će da kontroliše Vojnobezbednosnu agenciju. Namera je da se zaustave kontrole koje su započete, a najlakše je na ovaj način. Zahvaljujem se ministru Gašiću. Pošto imamo više prijavljenih, samo da vidim koji su poslanici prijavljeni po povredi Poslovnika. Dr Vladimir Pavićević, povreda Poslovnika. Hoću dame i gospodo narodni poslanici još jednom da se obratim, naravno poštovanim narodnim poslanicima, poštovanom ministru odbrane ovde, poštovanim pripadnicima i predstavnicima Vojske Srbije i naravno poštovanom predsedavajućem gospodinu Bečiću, koji je po mom sudu malopre još jednom prekršio Poslovnik ovog puta, članove 157, 150. i 108. poštovani gospodine Bečiću. Ova tri člana Poslovnika prekršili ste zbog toga što našeg gosta u Narodnoj skupštini ministra odbrane, gospodina Gašića niste upozorili da u ovu Narodnu skupštinu ne sme da dolazi da vrši jedan težak udar na našu instituciju i na instituciju Zaštitnika građana, koja je trajala gospodine Bečiću skoro pola sata, poštovani gospodine Bečiću. Umesto da precizno odgovara na pitanja narodnih poslanika, umesto da u ime Vlade, kao jedan član Vlade Republike Srbije za rad u svom sektoru odgovara nama narodnim poslanicima, vi ste gospodine Bečiću našem gostu u Narodnoj skupštini ministru odbrane, gospodinu Gašiću dozvolili da nastavi obračun sa institucijom Zaštitnika građana. Gospodine Bečiću, Narodna skupština je ustavna kategorija, Zaštitnik građana je ustavna kategorija, moje je očekivanje bilo da će u ovom tridesetminutnom govoru gospodin Gašić kada se već njegov govor ticao delanja Zaštitnika građana reći – izvinite gospodine Jankoviću, zbog svega što sam vam saopštavao u prethodnih nekoliko dana.

Govorili ste tačno dva minuta. Ja imam razumevanja da ste vi nov poslanik, da dovoljno ne poznajete Poslovnik. Takođe imam razumevanja i nešto drugo, ali da ste malo pažljivije pratili sednicu Skupštine videli biste da pre nego što se obratio gospodin Gašić, govorio je jedan drugi narodni poslanik, koji je u svom govoru imao nešto što bi ja kao predsedavajući mogao da zaključim, uznemiravanje građana. I, bilo je veoma važno da gospodin Gašić, upravo to što ste vi rekli odgovara na pitanja narodnih poslanika, odgovori na sva pitanja i da su ostala ne odgovorena po meni bi odavde izašli i ja kao građanin takođe uznemiren govorom gospodina Božovića. Samim tim sam veoma zahvalan gospodinu Gašiću koji je iscrpno odgovorio na sva pitanja, objasnio i ja sam posle ovoga, a smatram i svi građani, veoma sigurni da ono što je jedan od prethodnih govornika govorio nije istina. Zahvaljujem se gospodine Pavićeviću, smatram da nisam prekršio Poslovnik. Reč ima narodni poslanik, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić, replika na izlaganje gospodina Božovića. Povreda Poslovnika, izvinjavam se gospodine Babiću. Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 96, član 107. Poslovnika Narodne skupštine, u vezi govora uvaženog kolege Pavićevića, koji je predlagača akta, ovog puta ministra odbrane, nazvao gostom. Dakle, smatram da je u skladu sa članom 96. gospodin Gašić ovde predlagač akta koji danas razmatramo i nikako ne može da bude gost. Gosti mogu da budu oni koji ne obrazlažu akt, gosti mogu da budu i na galeriji, ali gospodin ministar odbrane ne može nikako da bude gost i time je narušeno dostojanstvo Skupštine, jer ministar odbrane po članu 96. kaže – predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta koji je dobije reč kad je zatraži i na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja. Dakle, gospodin Gašić je mogao da govori i 30 minuta. On je predlagač akta, ne može da bude gost i ovo je ne znam koji put da Poslovnik u stvari krši onaj koga ne bi smeo da krši, a to je gospodin Pavićević svojom čestom reklamacijom. Ja vas ponovo upozoravam da ubuduće takvim poslanicima treba odbijati vreme koji nedozvoljeno, odnosno neprimereno reklamiraju Poslovnik, a da se ne radi o kršenju tog Poslovnika. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodine Rističeviću. Vi ste dugogodišnji poslanik i imajte razumevanja za poslanike koji još nedovoljno poznaju Poslovnik. Da li želite da se Skupština izjasni? Zahvaljujem. Izvolite. Povreda Poslovnika. Hvala. Smatram da je povređen član 106. koji govori da govornik može da govori samo o temi. Čuli smo sada da ministar nije gost, nego da je govornik. U tom slučaju on je mogao da govori samo o tački dnevnog reda. Ako je imao potrebu da odgovori na neka pitanja koja su se pojavila ovde u raspravi danas, onda je mogao da koristi repliku, kao i svi mi drugi, jer se ovaj Poslovnik odnosi i na njega i da proba u dva minuta da nam objasni to što ima da nam objašnjava 26 minuta, jer mi ovde u ovoj raspravi treba da budemo ravnopravni. Ako je ministar govorio 26 minuta kao repliku, molim vas da se i nama dozvoli da 26 minuta najmanje odgovorimo ministru na sve ono što je on ovde izneo, što nema nikakvog dodira sa tačkom dnevnog reda. Tačke dnevnog reda su izmene Zakona o odbrani i izmene Zakona o vojsci, da pojavile su se ove teme, da govorili smo o njima i pravo na repliku imao ministar u trajanju od dva minuta, a ne 26 minuta sada u šest sati kada je najveća gledanost Skupštine, tek sad se ministar setio da vadi ovde papire, samo one koji njemu odgovaraju i da građanima predstavlja samo jednu stranu priče. Biće Odbor za kontrolu službi bezbednosti, pa će se na njemu čuti i druga strana gospodine ministre, niste vi jedini koji imate šta da kažete u ovom slučaju i u svih tih 26 minuta niste odgovorili na pitanje koje sam vam postavio jutro u 11 sati kada sam govorio.

Gospodine Đurišiću, ja nekad se pitam da li su ovo dve stranke ili jedna? Niti ste govorili, niti ste postavili pitanja, žalite se zašto je ministar odgovorio na pitanja neke druge poslaničke grupe, sve to mi nije jasno. Možda ja i nemam dovoljno razumevanja.

Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani pripadnici i predstavnici Vojske Srbije, poštovani ministre Gašiću i poštovani predsedavajući Bečiću, smatram da ste malo pre, evo, upravo malo pre tokom izlaganja gospodina Đurišića, a naročito nakon njegovog izlaganja povredili članove 27 do 33. Poslovnika Narodne skupštine, gospodine Bečiću. Mislim da ovo poslednje kršenje Poslovnika u ovih nekoliko članova jeste zapravo prilika da vas podsetim na moju jutrošnju inicijativu, gospodine Bečiću.

Po Poslovniku se kaže imate pravo do dva minuta dokle predsedavajućem, i u ta dva minuta može da mi bude jasno šta ste želeli da kažete i u 30 sekundi, a mogu i da sačekam dva minuta da mi to dovoljno dobro objasnite i da me ubedite da sam prekršio Poslovnik.

Tako da smatram da nisam prekršio Poslovnik gospodine Pavićeviću. Zahvaljujem što ste se javili. Prekršen je Poslovnik, član 107, a u vezi člana 96. stav 2. zato što kolega Pavićević i gospodin Đurišić zloupotrebljavaju dokument koji su pisali, koji su kreirali. Pozvaću ih da pogledaju član 96. stav 2. gde se kaže – predsednik Vlade i članovi Vlade dobijaju reč kad je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja. Lepo je to bilo kada su pisali i mislili da će ostati na vlasti do kraja života, do kad oni hoće, a onda kada mi poštujemo ovaj Poslovnik, zaboga, onda je to protiv pravila. Ja vam se zahvaljujem gospodine Gašiću na odgovorima koje ste dali, na dokazima koje ste pružili Narodnoj skupštini. Znam da zbog tih dokaza, zbog tih papira, zbog toga što je u ovim danima i mesecima, godinama, Vojno-bezbednosna agencija, Ministarstvo odbrane, Vlada Republike Srbije, radila u skladu sa zakonima… Gospodine Bečiću, samo da završim…

Što se tiče gospodina Božovića, izrečeno je, da li mogu da pitam vas gospodine predsedavajući ili gospodina Pavićevića kada mogu da dobijem reč? Vidite, gospodin Pavićević se trudi da je on merodavan za davanje reči u Narodnoj skupštini, ali još uvek ga upućujem na Poslovnik koji treba da prouči još jednom, da vidi da predsedavajući odlučuje da li ima neko pravo na repliku, pravo da se javlja, u kom trenutku može da se javi, tako da ste dobili reč gospodine Babiću da bih vam vratio vreme iz početka. Izvolite, javite se, imate dva minuta, replika na izlaganje gospodina Božovića. Mislim da najveći broj pitanja, da na gotovo sva pitanja koja su danas postavljena, pa i na pitanja od gospodina Balše Božovića, gospodin Gašić je dao odgovore. Ja ću dati odgovor na samo jedno pitanje, a to je da je SNS kao najveća stranka zavisna od istraživanja. Zavisnost je jedna teška reč koja je ovde upotrebljena, ali ću onda istim žargonom na žalost, jer takvim ljudima morate istim žargonom da odgovorite, da bi vas shvatili i čuli, od čega je onda zavisna DS gospodina Božovića kada drži vlast u Vojvodini punih 15 godina sa nepunih 6% podrške? Da li je to zavisnost od bahatosti? Kakva je zavisnost kada kritikujete svoj Zakon o radu, onako zajapureni, srećni što se o vašoj zemlji nešto loše čuje, ako to nije zavisnost od mržnje, kako definisati zavisnost kada vam se stranka raspada, deli, cepa, frakcije, kada glavni odbor izgleda kao bojno poprište, a vi stalno gledate u tuđe dvorište i pokušavate da pravite sukobe tamo gde ih nema, sukobe na relaciji premijera i predsednika Vlade, ali mi ovo više deluje i sve ono što je gospodin Božović rekao, ne kao zavisnost, već kriziranje, jer svaki zavisnik kada ostane bez onoga, bez čega se navikao, krizira, bez bahatosti krizira, bez mržnje krizira, bez svih onih lopovluka i svega onoga čime su bili izloženi zadnjih 12 godina i kada su ostali bez toga, to je odnos čoveka koji krizira i političke opcije koja krizira. Zahvaljujem gospodine Babiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani pripadnici i predstavnici Vojske Srbije, poštovani ministre Gašiću i poštovani predsedavajući gospodine Bečiću, malopre ste i još jednom danas po ko zna koji put, po mom mišljenju prekršili Poslovnik, a ovog puta u članovima 109, 110, 111. i 112, gospodine Bečiću i pokušaću u dva minuta da obrazložim zašto smatram da ste povredili Poslovnik Narodne skupštine? Kada je gospodin Babić malopre govorio, gospodine Bečiću, on je rekao da smo gospodin Đurišić i ja pisali Poslovnik Narodne skupštine, gospodine Bečiću… Zahvaljujem, gospodine Pavićeviću. Dovoljno ste rekli da ste mi obrazložili zbog čega mislite da sam ja prekršio Poslovnik, dovoljno je. Ključno je to da je gospodin Babić pomenuo gospodina Đurišića i vas. Gospodin Babić je to rekao u kontekstu da vi pripadate poslaničkoj grupi ili ste pripadali ili sada pripadate poslaničkoj grupi koja je pisala Poslovnik i to je osnov.

Da li želite da se Skupština izjasni u danu za glasanje?

Gospodin Šutanovac, replika na izlaganje gospodina Babića. Moram da kažem da ne delim ushićenje kolega koje su malopre aplaudirale i radosni i veseli, jer mislim da je ovo bio jedan izuzetno tužan trenutak i za Skupštinu Srbije i za Ministarstvo odbrane. Nikada se nije ni jedan ministar ovde nije pravdao 30 minuta, nikada se to nije desilo da imamo situaciju da u jednom nervoznom maniru, nadahnutom govoru se ministar pravda nama koji tvrdimo da postoje afere. Ministar Gašić ni jednog trenutka nije pomenuo vas da bi dobili mogućnost da replicirate…

Zašto ste do dozvolili? Gospodine Gašiću, imam potpuno razumevanje za vašu poziciju i znam da ta fotelja nije ni malo udobna, da je teško biti u njoj, ali vidim da ste prikupili manire koji ne idu uz tu poziciju. Malopre ste mahali nekim papirima za koje isto ne znamo da li su službene beleške, da li su stepenovane kao tajnost, da li nisu, da li je moguće da VBA šalje izveštaj ministru koji nije poverljiv, koji ste vi malopre pokazivali ovde? I sve to bih ja vama poverovao, ali zaista bih, da malopre niste nešto uradili što je nedozvoljeno. Rekli ste, gospodin Šutanovac u maniru…

Pažljivo sam slušao i pokušavao da čujem izgovoreno od vaše strane gospodin Pajtić, jer ste dobili repliku zbog pominjanja predsednika Pajtića, predsednika DS. U vašem obraćanju od dva i po minuta nijednom nisam čuo – moj predsednik gospodin Pajtić. Izvolite. Replika na izlaganje gospodina Babića. Takođe ponosan na predsednika Pajtića. Ne možete, gospodine Božović. Vi niste ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe. Gospodine Božoviću, molim vas, niste dobili reč po osnovu pominjanja predsednika vojvođanske Vlade. Dobili ste reč zbog pominjanja vašeg imena i prezimena. Izvolite, obrazložite u dva minuta repliku. I gospodin Babić i ja znamo koja je uloga narodnih poslanika. Jednoglasno je u ovoj Skupštini izabran Zaštitnik građana. Dužnost i mene, čvrsto verujem i gospodina Babića, jeste pred ministrem Gašićem da mi branimo nezavisnu instituciju Zaštitnik građana i u ovom slučaju Sašu Jankovića, pošto je igrom slučaja na toj funkciji. Kada bude bio neko drugi, branićemo tog nekog drugog. To je jedna stvar. Druga stvar, gospodin Gašić je izjavio povodom diskutovanja na moju kritiku izmena i dopuna da sve što je vojna tajna on kao ministar nema obavezu da odgovori nezavisnim institucijama koje te informacije traže. Zar ne? Rekli ste da zbog vaših internih propisa mnoge stvar mogu postati vojna tajna, pa tako i prisluškivanje opozicionih lidera. Možete reći – da, i to je vojna tajna, pa onda ne želim da odgovorim ni Povereniku ni Zaštitniku građana na informacije koje su zahtevane od Ministarstva odbrane. Nas zanima samo jedna stvar, a govorili ste 25 minuta i malo duže o tome, a nismo uspeli da razotkrijemo, šta krijete, ministre Gašiću, pa ne želite da sarađujete sa nezavisnim institucijama u Srbiji? Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospodine Božoviću. Reč ima ministar Bratislav Gašić. Izvolite.

Gospodine Božoviću, ja sam bio narodni poslanik u vreme kada je gospodin Saša Janković izabran za Zaštitnika građana. Kada mi kažete da nešto krijemo, mogu to da doživim kao uvredu iz razloga što mi ništa ne krijemo. Mi samo kažemo – svu dokumentaciju koju imamo, a koja je predmet predistražnog postupka, predali smo javnom tužiocu. Ovde je sekretar Ministarstva koji je pisao te odgovore, koji je magistar pravnih nauka, koji je preko 20 godina viši vojni tužilac bio. Pisao je odgovor. Ako nam javni tužilac kaže da možete da date Zaštitniku građana, nikakav problem nema. To su tri izjave naših pripadnika Specijalne jedinice „Kobre“, koji su bili na licu mesta i tu su snimci dve kamere sa „Komercijalne banke“ i „Alfa banke“, preuzeti sa zvaničnim dopisom, sa zapisnikom od strane zaposlenih u „Komercijalnoj“ i „Alfa banci“ sa vremenskim intervalima i jasno je definisano po zakonu šta možemo. Očigledno je da ste mnoge stvari pobrkali ovde.

Što se gospodina Đurišića tiče, ja sam potpisao akt o obezbeđenju na osnovu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti o čuvanju tadašnjeg ministra odbrane, a u nastavku premijera Srbije Aleksandra Vučića. Posle toga je Vojna policija donela svoja akta, dala nalog. Neposredni rukovodilac obezbeđenja premijera Aleksandra Vučića napravio je plan angažovanja gde je jasno definisan svaki zadatak kod svakog pripadnika Specijalne jedinice „Kobre“, koji su u neposrednom obezbeđenju premijera Aleksandra Vučića. Pošto ste imali malopre pitanje ko je potpisao – ja sam potpisao. Brat je bio. Pošli su tog dana. Neposredno pre tog događaja smo se premijer i ja vratili, podsetiću vas, iz poplavljenog područja kod Kladova i trebali su da odu na ručak kod svojih roditelja, a to je u neposrednoj blizini. Što je greh što su se našli na ulici? Što je greh? Ja sam potpisao? Jednako sam potpisao i akt o čuvanju vašeg predsednika koji posle toliko godina više nije predsednik države, a obezbeđuju ga „Kobre“ Ja, niko drugi.

Izvolite. Žao mi je što je gospodin Božović izašao, jer siguran sam da bi dao odgovor na pitanje koje ću postaviti. Koji godišnji izveštaj Zaštitnika građana, ma kako se on zvao, je bio razmatran i usvajan u Narodnoj skupštini Republike Srbije do 2012. godine? Od uvođenja Ombudsmana u naš sistem nijedan izveštaj nije doživeo raspravu u Narodnoj skupštini, nije doživeo usvajanje. Ko tu onda nešto krije, oni koji su te izveštaje koristili samo da se popunjava arhiva ili skupštinska većina u kojoj učestvuje SNS, koja je glasala i bio sam sa vama tu, gospodine Gašiću, kada smo glasali za gospodina Sašu Jankovića i koji smo usvajali te izveštaje i raspravljali o njima, ponekad i teško u ovoj Narodnoj skupštini? Ko tu onda krije? Ovi koji su ponižavali Ombudsmana time što su mu tražili da pošalje izveštaj, a nisu ga ni usvajali, ni raspravljali o njemu. Zakon mora da se poštuje. Zakon važi i za Zaštitnika građana, za narodne poslanike, za ministre. Zakon važi za sve građane podjednako. Kao što je više tužilaštvo adresa, a ne Ministarstvo odbrane, tako mislim da za gospodina Jankovića, ukoliko se oseća nesigurno, a ne bih voleo da se i jedan građanin Republike Srbije oseća nesigurno, nisu adresa mediji. Adresa su nadležni državni organi, ukoliko ima takva saznanja ili se oseća nesigurno. Jedino ako svi poštujemo institucije, jedino ako svi poštujemo državu Srbiju, jedino ćemo na taj način izgraditi pristojnu i uređenu državu, a ne na način što ćemo sada iz opozicije nekom naknadnom pameću se setiti da je izveštaje neophodno usvajati ili motivisati da se odgovori traže na drugim mestima, a ne na onima na kojima treba da se traže.

Nije u negativnom kontekstu. Ako smatrate da je predsednik vaše stranke pomenut u negativnom kontekstu, izvolite, imate dva minuta. Koliko sam shvatio odgovor ministra na moje pitanje je da su se pripadnici Vojne policije i „Kobre“ našli slučajno pored brata premijera tog dana. Oni su svi zajedno krenuli kod mame na ručak. Ja sam to tako razumeo, ali bilo bi dobro da se u utvrđivanju Odbora za kontrolu službi bezbednosti, a bogami i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove te stvari do kraja dovedu i da vidimo da li je to zaključak, kako sam ja sada razumeo ministra. Takođe, da ne bi ostalo možda nejasno građanima Srbije, predsednik moje stranke je dva puta biran na demokratskim slobodnim izborima za predsednika Republike. Zato, po proceni, pretpostavljam, nadležnih organa je utvrđeno da mu je potrebno obezbeđenje, ne zato što predsednik jedne opozicione stranke, jer kao takav ne bi mogao sigurno da dobije nikakvu brigu od ove države, pošto ni mi ovde ne može da dobijemo ni reč. Ali, kao bivši predsednik ove države, biran na slobodnim izborima, dva puta za predsednika Republike, po proceni nadležnih organa, pretpostavljam, ne po vašoj ličnoj volji, vi na to nemate pravo. Imate pravo da utvrdite da li je nekome potrebno dati obezbeđenje i onda potpišete tu naredbu. To nije stvar vaše lične volje. Pretpostavljam da je to tako. Ne znam da li ste vi govorili ili neko drugi, pošto kažete da nemate prava da govorite. Zahvaljujem se još jednom što niste zloupotrebili Poslovnik i u drugom delu vaše replike ste pomenuli ime predsednika stranke. Bivši predsednik Republike Srbije po Zakonu o predsedniku ima pravo na jednog pratioca, šofere i jedan auto i to je nesporno. Pošto se postavilo pitanje sa vaše strane, u prethodnih desetak dana mnogi su se pitali – zašto „Kobre“ obezbeđuju premijera? Za stepen ugroženosti, ja o njemu neću da pričam, to je takođe stroga tajna.

Sporne su neke druge stvari koje se tu dešavaju, tako da vas molim da o tome ne raspravljamo ovde u ovom domu. Zahvaljujem.

Sačekaćemo da izađe gospodin Šutanovac.

Ali, kada je gospodin Babić dobio reč, gospodin Đukanović nije bio u sali. Moramo da ispoštujemo proceduru. Izvolite.

Prvo, ne postoji ni jedan zakon koji je iznad Ustava Srbije, pa bio to i Zakon o krivičnom postupku. Ne postoji ni jedno tužilaštvo koje može da onemogući Zaštitniku građana da dođe do izveštaja VBA.

Dakle, to je delatnost koja je direktno protiv zakona i ustavnog poretka u ovoj zemlji. Da se razumemo, možemo drugačije da tumačimo. Zašto? Zato što se na proceduralnu ravan prebacuje ono što je definitivno i dokazivo i jasno obaveza organa uprave u ovom slučaju. Ako organ uprave odbija, vadeći se na aktivnost tužilaštva, to je pravna evazija. Druga stvar, ja ili bilo ko u ovoj sali ne treba ni na koji način da raspravljamo o tome da li se usvajao nečiji izveštaj u Skupštini, ili nije. Nije se usvajao. Dobro je da se kasnije usvajao, ali to uopšte nije tema ove rasprave ni na koji način, nego je pitanje zašto sada 2015. godine taj čovek ne može da radi, podneo izveštaj, ne podneo izveštaj. To je tema. Da li je podnosio ranije? Nije i kažem to potpuno pošteno. Kažite vi meni sada, gospodo, šta vi radite? Sada je ono što građane interesuje šta ćete uraditi ili šta ste uradili. Dakle, to, a ne da li neko ima koliko procenata. Ti procenti kojima se gađate su loš bumerang u političkom smislu. Nemojte da ga vadite bez osećaja za odgovornost i čast, jer će vam se vratiti u političkom smislu. Da bih ja kao predsedavajući mogao da nepristrasno nastavim da vodim rad Narodne skupštine, moram sada da uputim jednu konstataciju, jer kao član Odbora za kontrolu službi bezbednosti, a tu su i moje kolege iz opozicije, kada idemo u kontrolu da li vojno-obaveštajne službe ili BIA, uvek imamo primedbu ako su neki slučajevi u toku i istraga nije završena, da imamo ograničenja kod kontrole tih predmeta. Bez ikakve kontrole možemo da kontrolišemo predmete na kojima je završen rad i nikakvog problema nema oko toga. Gospodine Stefanoviću, smatram da kada ovde neki narodni poslanici s pravom upućuju primedbu da slučajevi koji su u toku i gde nije završena istraga ili gde je tužilaštvo ili neki drugi organi koji u ovom trenutku imaju taj slučaj u radu, da imaju pravo da osporavaju da određene informacije budu dostupne javnosti, radi toga da nema ometanja istrage. Kao član Odbora za kontrolu službe bezbednosti se pitam da li pravilno razmišljam? Voleo bih da na to dobijem odgovor, da bih mogao da u daljem vođenju sednice Narodne skupštine da dajem pravo na repliku ako procenim da li neko ima pravo ili ne. Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, replika na izlaganje gospodina Stefanovića. Zahvalan sam prethodnom govorniku zato što je potvrdio moje reči, da ni jedan izveštaj ombudsmana, Zaštitnika građana do 2012. godine nije bio ni usvajan, nije se raspravljalo o njemu u Narodnoj skupštini i da je na taj način bivši režim pokazao nepoštovanje prema procedurama, prema nezavisnim državnim organima, na taj način nepoštovanje i prema Zaštitniku građana. Postavljeno je pitanje – šta sada? Vrlo rano ću odgovoriti, koristeći argumentaciju gospodina Saše Jankovića, izrečenu na sednici Administrativnog odbora i ja sam mu zahvalan na toj iskrenosti, a to je da je 94% u prošloj 2014. godini upućenih zamerki, sugestija gospodina Zaštitnika građana, da su državni organi odreagovali, u 2014. godini odreagovali na 94% sugestija Zaštitnika građana. Gde je tu veće poštovanje? Oni koji ni izveštaj nisu usvajali u Narodnoj skupštini ili nas i ove Vlade i državnih organa koji su na 94% svih sugestija ombudsmana odreagovali i napravili ispravku? Ogromna je razlika u prihvatanju i shvatanju i onoga što je bilo pre u odnosu na ovo što je sada. Ne vidim ništa sporno u tome što je Ministarstvo odbrane uputilo i obavestilo Zaštitnika građana da je adresa Više javno tužilaštvo. Valjda je tužilaštvo, odnosno pravosuđe nezavisna grana vlasti. Valjda je tako prihvatamo i shvatamo. Šta je problem višem javnom tužiocu da kaže – da, dajte materijal koji imate ili da dostavi sam? Šta je u tome sporno? Šta je u tome greška Vlade Republike Srbije? Šta je u tome greška Vojske Srbije? Greška je što su radili po zakonu. Ja vas molim, gospodine Gašiću, vi i vaši saradnici nastavite da radite po zakonu.

Ali, ovo je postupak u toku i mi smo, tumačeći pozitivnu zakonsku regulativu Republike Srbije, odgovorili onako kako smatramo i kako su nam drugi organi rekli da moramo da postupimo. Da je tada bila namera da se krene preko novina i da se napravi kako neko nekome, zaboga, ne da da dođe u kontrolu, evo, piše i u ovom dopisu Zaštitnika građana, 12. januara: „Ako nam ne dostavite podatke koje posedujete o događaju koji se desio 28. 09. 2014. godine u Beogradu, o otkazivanju kontrolne posete će na odgovarajući način biti obaveštena javnost“ Šta je to sad? Pretnja? Ko brani u ovom trenutku bilo kome, i Zaštitniku građana i Povereniku za informacije i svim nezavisnim organima, da dođu u kontrolu VBA? Ali, nekome je nasušna potreba da od ovoga napravi, kako oni to zovu – aferu, da oni naprave da se raspravlja o tome kada, kako, koliko to ljudi čuva Aleksandra Vučića, gde ga čuva, gde idu, kako idu, zašto idu da obezbede prostor u kome je mogla da bude bomba pre sastanka koje je on imao u „Kraun plazi“ ili nekom drugom hotelu ili nekom drugom mestu, e, to je potreba koja se ovde raščišćava, a da bi se zaštitili neki drugi. Videli ste i sami da se to prikazuje u predistražnom postupku, a nije u redu da se prikazuje snimak gde se žandar sapleo, a kaže – udario ga je nogom. Ali, neko donosi zaključke. Ja vas molim, gospodine Stefanoviću, apsolutno su vrata VBA i Ministarstva odbrane otvorena za Zaštitnika građana i nemojte nijednog trenutka da iskažete ni promil sumnje da ćemo bilo kome od nezavisnih organa da uskratimo da u svakom trenutku dođe u kontrolu rada, zakonitosti rada i poštovanja Ustava Republike Srbije od strane svih struktura Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Zahvaljujem. Zahvaljujem ministru Gašiću. Reč ima narodni poslanik Borislav Kovačević. Gospodine predsedavajući, ja sam pre skoro sat i po vremena dobio nalog da se pripremim za diskusiju. Da sam sportista ne znam kakav, do sada bih pregrejao od pripreme. Više od sat vremena traje rasprava u ovoj Skupštini koja nema nikakve veze sa dnevnim redom. Razumem ja da je tema intrigantna, aktuelna i značajna. Ali, to se u Skupštini drugačije raspravlja, ja bar mislim. Ili uz prisustvo predstavnika aktera kojih se tiče tema, ili Skupština formira anketni odbor, anketni odbor to sve ispita i onda izađe pred Skupštinu. Ovako, Poslovnikom je predviđeno i ostavljena mogućnost predsedavajućem, meni je žao što ode dosadašnji predsedavajući, ali ja ću to reći, predviđeno je da predsedavajući može da prekine repliciranje. Predsedavajućem skoro sat i po vremena nije palo na pamet da to učini. Poslovnikom je predviđeno to i zbog toga da bi se Skupština u raspravi vratila na temu, a ja sam pripremio izlaganje upravo na temu. Poslovnikom je to predviđeno i zbog toga što se pretpostavlja da će naredni učesnik u raspravi odnosno poslanik imati da kaže nešto pametno o temi koja se raspravlja. Ja nisam umišljen i ne mislim da bi rekao ne znam koliko pametno, ali ja sam rešio da napravim presedan kao poslanik, jer to do sada niko nije uradio, od kada sam ja poslanik. I ne zato što će Skupština izgubiti mnogo jer neće čuti, zaboga, moje pametne misli, nego zato da bi izazvao pozornost nas ovde u Skupštini da se ovako rasprava od strane bilo kog predsedavajućeg ne može i ne sme voditi. Ja molim predsedavajućeg neka uzme stenogram i neka je proanalizira, da vidi kako je vodio ovaj deo sednice. U to ime, kao svoj revolt na tako nešto i želju da to više ne bude tako, ja odustajem od diskusije.

Gospodine Kovačeviću, vi želite da ja kao predsedavajući uskratim pravo narodnim poslanicima kojima Poslovnik dozvoljava da se javljaju po dnevnom redu, da se javljaju po replikama? Ja bih vrlo rado, kao i vi, želeo da narodni poslanici govore o temi, da se ne javljaju za replike i da se ova rasprava završi u nekoliko sati. Nažalost, Poslovnik, koji je prethodna većina donela, dozvoljava narodnim poslanicima da se javljaju po Poslovniku, da se javljaju po replici, da u replici od dva minuta repliciraju i govore o čemu god hoće da govore i mi tu, kao predsedavajući, nismo u mogućnosti da im uskratimo da govore šta žele u dva minuta replike, kao i da se javljaju po povredi Poslovnika i da je zloupotrebljavaju po javljanju i po želji da repliciraju. Ako sada date predlog i Skupština se izjasni da se ovaj Poslovnik stavi van snage, i ako to poslovnički nije moguće, vrlo rado ću vam učiniti i neću dozvoliti da se poslanici javljaju i da govore po pravu o replici. Reč ima narodni poslanik Siniša Maksimović.

Zašto su zbunjeni? Zato što građani imaju veliko poverenje u Vojsku Srbije i Vojska Srbije je oduvek bila poštovana i snažno podržavana kao najznačajniji faktor odbrane i bezbednosti države. Danas razgovaramo o dva vrlo važna zakona za svakog od građana Srbije. Čini mi se da smo u pojedinim momentima dosta odstupili i ušli u neke druge teme za koje ne kažem da nisu važne i da o njima ne treba raspravljati, ali treba raspravljati kada se za to budemo odlučili i kada za to budemo imali i odgovarajući materijal za raspravu. Srbija nikada nije vodila osvajačku i hegemonističku politiku, ali je zbog toga što se nalazi na raskrsnici važnih puteva i različitih interesa brojnih osvajačkih sila oduvek poklanjala pažnju svojoj vojsci, njenoj snazi, moralu i opremljenosti.

No, tada se u mnogome promenila politika u regionu. Tokom 90-ih, posebno za vreme bombardovanja Srbije, naša vojska je pokazala koliko je moralno snažna, koliko je sposobna da se nosi sa mnogo nadmoćnijim neprijateljem.

Hvala. Socijalistička partija Srbije je oduvek, pa i sada to čini, odavala priznanje svima koji su bili na braniku slobode uvek kada je to trebalo, posebno onim vojnicima, oficirima i građanima koji su svoje živote dali u odbranu naroda i države. Nažalost, kao što je poznato posle 2000. godine, vojska je oslabljena, oprema rasprodata ili prodata kao staro gvožđe. Ne mogu a da ne spomenem jedan primer iz mog Kruševca, i ministar odbrane, gospodin Gašić, se verovatno toga seća, kada je jedan od ministara vojnih došao da jednu fabriku namenske proizvodnje, koja je napravljena za vreme sankcija i NATO bombardovanja, na neki način prisustvuje njenom uništenju. A uništen je srebrni reaktor za hemijske sinteze. Ovde ima ljudi koji su iz ove struke i znaju šta bi ovaj reaktor mogao da proizvodi, koliko košta i za koje namene je mogao da se koristi u mirnodopskim uslovima. Došlo je, međutim vreme kada moramo ponovo da osnažujemo vojsku, da definišemo njene nove zadatke u sistemu odbrane, preciziramo zadatke koje ima u miru, a njih je sve više. Naravno, vojska ima prioritetni zadatak da brani zemlju. Zato želim da pohvalim rešenje kojim se utvrđuje da Vojska Srbije deluje ne samo kada je ugrožena granica ili cela teritorija zemlje, već kada je ugrožen i jedan deo njene teritorije. Izmene Zakona o odbrani predstavljaju sveobuhvatnija rešenja kojima se preciznije definiše uloga odbrambenih snaga, procedure donošenja i primena odbrambenih dokumenata i delovanje vojske u vanrednim situacijama u kojima se usled elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa može naći stanovništvo. Osvrnuću se i na samo nekoliko pitanja, imajući u vidu da su i moje kolege dosta toga govorile. Kao veoma dobro zakonsko rešenje ističem to što su mnogo preciznije uređene i okolnosti u kojima se pruža logistička podrška Vojske Srbije ne samo u realizaciji operativnih potreba Vojske Srbije u održavanju naoružanja i vojne opreme, snabdevanju naoružanjem i vojnom opremom i drugim sredstvima, već i u situacijama koje se odnose na vanredne situacije izazvane elementarnim nepogodama i prirodnim katastrofama. U prošloj godini smo imali katastrofalne poplave čije se posledice ne bi mogle sanirati tako brzo i efikasno da se vojska nije uključila. Zato pozdravljam preciziranje i ovakve uloge vojske kroz odredbe koje kažu – da vojska učestvuje i u planiranju i izgradnji, rešenju, uklanjanju i održavanju objekata infrastrukture, saobraćaju i transportu ljudi i sredstava, zdravstvenoj zaštiti, veterinarskoj zaštiti, bezbednosti i zdravlju na radu, zaštiti životne sredine, zaštiti od požara i eksplozija. Očigledno je da su ovakva zakonska rešenja proistekla upravo iz iskustva naše vojske u prošlogodišnjim poplavama, i to je dobro da organizacija i delovanje vojske prate potrebe života. Posebno želim da istaknem novo zakonsko rešenje prema kome će se u Ministarstvu odbrane voditi evidencija o poginulim, nestalim, ranjenim, zarobljenim i ubijenim pripadnicima oružanih snaga, bivše SFRJ, za period 1991-1992. godinu, i evidencija o nestalim i poginulim pripadnicima Vojske Jugoslavije na teritoriji AP KiM 1998. – 1999. godinu, radi izdavanja isprava u vezi sa ostvarivanjem prava po osnovu učešća u oružanim sukobima i borbenim dejstvima. Ja želim samo da razjasnim jedno pitanje, čini mi se da smo se pogrešno razumeli, jer mi u SPS u potpunosti podržavamo ne samo kada je u pitanju vojska, nego i sve druge državne institucije, da sve ono što mogu da rade državne ustanove i državna preduzeća za njihove potrebe i rade. Upravo želim da podržim ministra Gašića, kada je u pitanju izrada raznoraznih odlikovanja, legitimacija i sve ono što je potrebno za Vojsku Srbije da bude rađeno u Zavodu za izradu novčanica naše države. Ovim rešenjem država se upravo pridružuje onim institucijama koje su od interesa za državu i njene građane.

Reč ima narodni poslanik Goran Ćirić.

Poštovani predsedavajući generale, dame i gospodo predstavnici Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, kada bi danas u ovoj državi pitali građane kome najviše veruju, i u ovoj i u prethodnoj državi i u prethodnoj od prethodne, kada bi ih pitali kome veruju i u koga imaju najviše poverenja, rekli bi u SPC i u Vojsku Srbije. Sa jedne strane zato što je Srbima bila sveta uvek duhovnost i sveta sloboda, ali sa druge strane zato što je vojska, godinama, decenijama, a i čitavog stoleća svojom odgovornošću, ozbiljnošću, disciplinom, patriotizmom i čašću zaslužila to poverenje kod građana Srbije. Onda je došla 1999. godina i naša vojska je tri meseca odolevala NATO agresiji, hrabro branila svoju zemlju i svoju nejač i poštovana Ustav Srbije, ali kada se sve to završilo i kada je došao peto oktobarski haos i postpetooktobarski haos, kada je spaljena ova skupština i opljačkana, a i postpetooktobarsko kada je opljačkana i spaljena čitava zemlja, sve je trebalo urušiti i sve je trebalo poniziti i uništiti, pa tako i Vojsku Srbije. Krenulo se u reforme posle te 2000. godine, a prva reforma je bila da se uvede civilno služenje vojske, kako bi potomci nekadašnjih slavnih boraca sada vojsku služili tako što će negovati starce u staračkim domovima, i umesto puške nositi guske i lopate po odeljenjima u bolnicama. I treba tako na neki način osramotiti tu tradiciju sa jedne strane, a sa druge strane je trebalo uništiti kompletan arsenal oružja i stopi i pretopiti i prodati svu mehanizaciju i ono što je bilo vredno u vojsci. Treća stvar, ne manje bitna to je preko noći penzionisati sve generale, pukovnike, ozbiljne profesionalce, stručnjake i prave patriote. Sve se to završilo i krenula je nova reforma u kojoj se u tri misije trebalo sve to raditi. Prava misija je bila zaštita naše teritorije, druga zaštita građana i naroda od elementarnih nepogoda i treća misija učešće naše vojske u mirnodopskim operacijama. Prve dve su oslabljene, a ta druga se videla i kod ovih poplava, da su inžinjerske jedinice vojske potpuno uništene, desetkovane. Inžinjerske jedinice koje su nekada bile do veličine inžinjerskog puka svedene su na mali broj ljudi sa opremom koja je potpuno rasturena. Ali, ti ljudi su i pored toga tako oslabljeni odgovorili zahtevima i svom teškom situacijom koju je poplava napravila i uspeli su nadčovečanskim naporima da spasu sve što se moglo spasti u datoj situaciji.

Pored inžinjerije koja je toliko uništena, želim da obratim pažnju i da upozorim da urušavanje jedne institucije koja je bila ugled i ponos ove zemlje, a to je VMA. Ona se danas srozava da hirurgija koja je udarna igla te akademije se svodi na opštu bolnicu, a ne na ono što je u zdravstvenom sistemu tercijalna ustanova. Dešava se da VMA duži vremenski period nema osnovna sredstva, da nema hidrogen za previjanje rana, da nema barijum za irigografije, da nema maske, da se broj intrahospitalnih infekcija povećava više nego ikad što je bio, da se kadrovska politika vodi tako što se mnogi kvalitetni doktori, profesori ugledni u svetu smenjuju, da bi na njihova mesta došli ljudi koji ne mogu adekvatno da odgovore zahtevima i odgovornosti datog mesta. Mnogo toga ima, a ja zbog ugleda te institucije neću sada sve govoriti o klinikama i šta se dešava u svim klinikama VMA, ali se nadam da ćemo u narednom periodu to višegodišnje srozavanje tako ugledne institucije zaustaviti i da to nećemo dozvoliti, jer je to je stub i osnov našeg zdravstva. Ono što želim da kažem, ovde je bilo reči i neko je počeo da kuka nad sindikatima u vojsci, da im je smanjena uloga. Što se mene tiče, ne bi trebali ni da postoje. Ko hoće da bude vojnik, neka bude vojnik, a ko hoće da se bavi sindikalnom borbom, neka se bavi sindikalnom borbom. Vojska ima jasan sistem komandovanja, odgovornosti i rukovođenja. Vojska ima svoja pravila po kojima mora da radi, da štiti ustavni poredak, zemlju, da brani narod i to je jasno. Druga stvar koju želim da pohvalim, to je da se vojnici po ugovoru mogu primati posle devet godina u stalni radni odnos. To je dobro, zato što se mogu po kriterijumima kvaliteta, bez konkursa odrediti ljudi koji i po potrebi službe vojske mogu popuniti određena mesta. Treća stvar koju želim da kažem, to je da je standardizacija odbrane svakako jako bitna, zatim, da plan upotrebe vojske svako treba odvojiti od plana odbrane. Suviše je to ozbiljno da bi se sva ta dokumenta mogla mešati, da bi svako do njih mogao da dođe. Prema tome, analizirajući sve ovo, mogu samo da pozdravim donošenje ova dva zakona, da kažem da ćemo mi Zakonom o Vojsci sigurno popraviti efikasnost vojske i da ćemo popraviti jedinstvenost odbrane ovim novim zakonskim rešenjima.

Reč ima narodni poslanik Boban Birmančević. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege poslanici, poštovani gosti iz Ministarstva, poštovani građani, na današnjem dnevnom redu imamo dva veoma važna i značajna zakona, Zakon o odbrani i Zakon o Vojsci. U ovoj raspravi, koja traje već nekoliko sati, poslanici bivšeg režima nisu izneli nijedan ozbiljan razlog, osim kritike radi kritike, kako bi osporili ovaj zakon, odnosno ova dva predloga zakona. Ovo su izuzetno ozbiljni zakoni, koji se odnose na celokupno društvo, a ne samo na pripadnike Vojske Republike Srbije, nego na celokupno društvo i uopšte na ambijent u društvu i na očekivanja koja građani imaju. Učestvovanje Vojske Srbije u životu jedne države kao što je Srbija veoma je značajno i to se pre svega ogledalo u vanrednoj situaciji koju smo imali polovinom prošle godine, gde su građani, kako god i šta god ko pričao, i ne samo građani, svi su imali prilike da se uvere u to ko je onaj ko može da pomogne i ko je onaj ko je pomogao i ko će u svakoj prilici pomoći građanima, a to je svakako Vojska Republike Srbije i to jednostavno niko nikada nije ni dovodio u pitanje. Ovakvim Zakonom o Vojsci pripadnici vojske će jasno znati šta je ono što se od njih očekuje, šta je ono što oni imaju prava, a šta je njihova obaveza, a to je u suštini i bitno za ovaj zakon koji uvodi red u onim detaljima gde je zakonom od 2007. godine na ovamo bilo propusta. Imali smo prilike i dovoljno vremena da uočimo greške i da te greške budu ispravljene upravo ovim predlogom izmena Zakona o Vojsci i Zakona o odbrani. Imao sam tu čast da budem zamenik komandanta Štaba za vanredne situacije generala Ljubiše Dikovića i verujte da su, imajući u vidu njegov rad, rad celog Ministarstva i rad Vlade, građani ubeđeni da će u slučaju vanrednih situacija i bilo kojih drugih opasnosti biti preduzete maksimalne mere i sve ono što je potrebno kako bi bezbednost građana bila na najboljem mogućem nivou. Da je lako, nije. Ali, šta god i kako god osporavali i pričali i poslanici bivšeg režima i neki ljudi koji nisu bili dovoljno upućeni u dešavanja u vanrednim situacijama, to sam već rekao i ranije, ali moram ponoviti zarad građana, da je istina o poplavama, o vanrednoj situaciji i uopšte istina o delovanju Vojske Republike Srbije samo jedna i svakako da ovo Ministarstvo, ova Vlada, pa i ova Narodna skupština upravo insistira na toj istini. Ove afere koje se pominju i koje su tema i današnjeg razgovora, odnosno današnjih debata, jednostavno nisu na dnevnom redu ova dva zakona, ali i kada je to u pitanju, istina o tome je, naravno, samo jedna i upravo će ovo Ministarstvo i ova Vlada tu istinu izneti pred svoje građane. Javnost i transparentnost u radu upravo su odlika ovog Ministarstva, ove Vlade i ove Narodne skupštine. Svi narodni poslanici, nije bitno da li su pozicija ili opozicija, da li su bivši, biće i budućih, vrlo dobro znaju šta je uloga vojske i mislim da je i neozbiljno osporavati značaj jednog ovakvog zakona, pri čemu nema nijedan ozbiljan argument koji bi osporio usvajanje ovog zakona. Podršku za usvajanje ovog zakona obrazlagati sa nekom pričom – ukoliko usvoje naša dva amandmana ili ukoliko usvoje naše amandmane, mi ćemo glasati, ovaj predlog zakona koji je potpisao predsednik Vlade je svakako usklađen i sa interesima građana, interesima samih pripadnika Vojske Srbije i interesima Ministarstva i jednostavno specifičnosti koje Srbija ima kao država su ugrađene upravo u ova dva predloga zakona. Kroz istoriju vojska je i pokazala i dokazala šta i kako može i koliko može, a ovi će zakoni samo dati još veću snagu i još veću sigurnost da je to jednostavno izvodljivo. U ovoj Vladi sede ljudi koji u skladu sa onim obećanjima od osnivanje Vlade predlažu zakone u svim oblastima i ovaj zakon će sigurno dati stabilnost, a garant da je ovaj predlog zakona, koji će biti na dnevnom redu i koji će biti usvojen, kvalitetan i da će, što je najbitnije, zaštiti pre svega interese građana i suverenitet Republike Srbije, garant za to su i načelnik Generalštaba, general Diković i ministar Vojske Republike Srbije, Gašić i, naravno, premijer Vlade, Aleksandar Vučić, koji je i potpisao ove predloge. Ono što bi još trebao reći i zaista ću privesti kraju svoje izlaganje, imajući u vidu da su prethodnici pre mene izneli dosta toga, jeste da je odbrana slobode i odbrana države svakako privilegija, čast i obaveza svih nas. Ono što će sigurno biti, bez obzira na to da li je ovaj zakon to dotakao ili ne, u slučaju bilo kakve opasnosti i vanredne situacije i neke druge, ne daj Bože, ratne opasnosti, svi ćemo biti tu da pomognemo svojoj državi. Pravo na odbranu slobode i odbranu svoje države imamo svi.

Naravno da je to nešto što mora ostati u domenu ozbiljnosti i tu zaista nema mesta nekim improvizacijama. Naravno da ratno vazduhoplovstvo Vojske Republike Srbije mora da nosi prefiks ratnog vazduhoplovstva. Između ostalog, to vazduhoplovstvo ne leti zbog komaraca, nego da bi bilo spremno da odbrani Republiku Srbiju u slučaju ratne opasnosti. Još jednom zahvaljujem na ovako lepom predlogu i kvalitetnom predlogu zakona gostima iz Ministarstva i podržavam sve poslanike da ovakav kvalitetan zakon podrže. Hvala. Reč ima narodni poslanik Ivana Stojiljković. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući. Poštovani gosti iz Ministarstva odbrane, dame i gospodo poslanici, pred nama su izmena i dopune dva izuzetno bitna zakona za Republiku Srbiju i za njene građene – Zakon o odbrani i Zakon o Vojsci Srbije. Osnovni razlozi za izmene oba ova zakona su usklađivanje sa promenama u pravnom sistemu i otklanjanje nedostatka koji su uočeni praktično primenom dosadašnjih zakonskih odredbi. Ono što je cilj je efikasnije funkcionisanje sistema odbrane i efikasnije komandovanje i rukovođenje Vojskom Srbije, kao i ono što je jako bitno saradnja civilnog i vojnog sektora. Sistem odbrane garantuje odnosno trebalo bi da garantuje nezavisnost teritorijalno celovitost Republike Srbije, zatim zaštitu nacionalnog identiteta, unutrašnju bezbednost u svakom smislu, zaštitu života, zaštitu zdravlja, zaštitu životne sredine kao i očuvanje regionalne stabilnosti. Kao što se kaže zaštićena kuća obično nije meta lopova, tako je i sa državom koja ima dobru odbranu. Usvajanjem ovih zakona omogućiće se dalji razvoj institucija odbrane kako bi se adekvatno reagovalo na sve izazove, rizike i na sve pretnje. Svima je poznato da u vremenima koja su iza nas, naročito u onim ratnim vremenima nažalost, bilo je slučajeva nesuglasica zbog preklapanja funkcije i nadležnosti u Vojsci Republike Srbije, odnosno problema šta se nalazi pod čijom kontrolom. Ove izmene Zakona o odbrani preciznije će definisati i urediti nadležnost predsednika Republike Srbije, Vlade, ministarstva i Generalštaba u odbrani. Zbog toga samo želim da napomenem, radi javnosti, da sa sistemom odbrane upravlja Narodna skupština Republike Srbije, upravo ovako donošenjem zakona, zatim predsednik Republike koji komanduje Vojskom u ratu i u miru, Vlada Republike Srbije koja utvrđuje i vodi politiku odbrane, ministar odbrane koji rukovodi Vojskom Srbije i načelnik Generalštaba i starešine Vojske Srbije koji komanduju Vojskom Srbije u skladu, naravno sa zakonima i aktima pretpostavljenih. Čuli smo i neke od odredbi zakona a ja ću samo da pomenem par njih. Što se tiče Zakona o odbrani tu se zabranjuje vojnim licima članstvo i prisustvo na političkim dešavanjima, takođe pravo profesionalnim pripadnicima na sindikalno organizovanje, ali to je uslovljeno kao što smo više puta čuli posebnim, da ne dođe do ugrožavanja operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske i otkrivanje bitnih podataka za Vojsku, kao i to da naravno, pripadnici Vojske Srbije nemaju pravo da štrajkuju. Ono što se tiče Zakona o Vojsci Srbije, uvedene su neke novine, odredbe su jasnije definisane, kako terminološki, tako i po pitanju uređenja i nadležnosti, zatim uređena su pitanja koja se odnose na specifičnu vojnu službu i službu pod otežanim uslovima i više puta smo čuli ono što je u diskusijama bilo da se nazivu vida, vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana dodaje reč „ratno“ u naziv kako bi se nastavila tradicija i kontinuitet ovog vida. O izmenama su detaljnije govorili, verovatno će govoriti ljudi koji su više iz struke, a ja bih se osvrnula na Vojsku Srbije u prethodnom periodu, naročito od 2012. godine pa do danas, jer u ove prethodne tri godine Vojska Srbije velikom brzinom jača ugled među građanima Srbije i stiče ponovo veliku podršku građana. Doneti su brojni zakoni u ovoj Skupštini, naročito od kada mi zasedamo, znači učešće Vojske u multinacionalnim operacijama, brojni sporazumi o saradnji i zajedničkim vežbama, trgovina naoružanjem i vojnom opremom, saradnja u oblasti odbrane i zbog toga danas je Vojska Srbije ambasador mira u svetu, jer učestvovanje u multinacionalnim mirovnim operacijama predstavilo je spremnost i gotovost Vojske Srbije po ovom pitanju. Želim još jednom ponovo da napomenem da tokom neosnovanog povećanja plata i penzija 2008. godine, toga su bili lišeni profesionalna i aktivna vojna lica kao i penzioneri, tako da su oni sada možda i dvostruko oštećeni ovim smanjenjem, ali nikada nismo čuli da su se oni žalili, već i dalje rade na najvišem nivou svoje zadatke. To su bile godine kada se vojni sistem potpuno urušavao, kada su aktivna vojna lica masovno prevremeno penzionisana i to vrhunski stručnjaci u Vojsci Srbije i kada su im bila uskraćena brojna prava pa i po pitanju stambenog zbrinjavanja. Srećom, to nesrećno vreme po Vojsku Srbije je daleko iza nas i od 2012. godine zaustavljeno je sistemsko urušavanje Vojske Srbije. Želim samo da napomenem nekoliko značajnih, najznačajnijih lepih situacija, ali nažalost i onu tešku u kojoj su se za ove dve i po godine našla Vojska Srbije. Dakle, 2012. godine, sigurno mnogi od nas neće zaboraviti aeromiting Batajnica povodom stogodišnjice srpske avijacije. Na ovom aeromitingu učestvovale su sve vojne velesile, istovremeno je predstavljen i nov domaći školski avion „Lasta“, 2013. godine održan je sajam naoružanja – partner na kojem je sklopljen veliki broj ugovora u namenskoj industriji, koja je naravno isto do 2012. godine, bila zapostavljena. Samo želim da napomenem, pošto dolazim iz Užica, da samo u Užicu namenska proizvodnja „Prvi partizan“ prodaje municiju u 68 država, a godišnji izvoz je 80 miliona dolara. Fabrika je samo u poslednje tri godine od svojih sredstava investirala 28 miliona u nove pogone i proizvodnju, što će u narednom periodu Užicu omogućiti otvaranje 200 novih radnih mesta. Vojska je svim snagama učestvovala u onom nemilom događaju koji nas je zadesio najtežojvanrednoj situaciji u našoj zemlji, u majskim poplavama i tu je pokazala najviši stepen organizovanosti i gotovosti i sve čestitke na tome. Pored svih redovnih godišnjih vojnih parada imali smo prošle godine čast da budemo deo veličanstvene vojne parade „Korak pobednika“ organizovane povodom stogodišnjice velikog rata. Ko god je imao čast da prisustvuje ili mitingu, aeromitingu ili ovim vojnim paradama, razuma zašto je danas Vojska Srbije povratila ugled među građanima Srbije i zašto je povratila poverenje. Zato i ne čudi što sve veći broj mladih ljudi odlazi da služi vojni rok iako to više nije obaveza i zašto veliki broj mladih ljudi upisuje vojne akademije,a među njima i sve veći broj žena. Iako ravnopravnost polova u Vojsci Srbije na najvišem mogućem nivou, mi žene se radujemo prvoj, da tako kažem, generalici u Vojsci Srbije, zato što će to definitivno biti značajan korak u budućnosti. Za svu aktivnost, afirmaciju Vojske i rezultate sve čestitke Ministarstvu odbrane i ministru Gašiću, i puna podrška poslanika SNS u danu za glasanje ovim zakonima. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Jasmina Obradović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, gospodo oficiri, kolege poslanici i poštovani građani, Predlogom zakona o odbrani, odnosno izmenama i dopunama postojećeg zakona postiže se obezbeđivanje jedinstvenog i efikasnog funkcionisanja sistema odbrane. Važno je da građani znaju da se donošenjem ovog zakona otklanjaju problemi višestrukog uređivanja istih ili sličnih nadležnosti i njihovo ponavljanje u više zakona kako i dopuna nadležnostima koje su nejasno i neprecizno uređene ili uopšte nisu uređene, a neophodne su za efikasnije funkcionisanje sistema odbraneza koji je odgovorno Ministarstvo odbrane. Ovo što sam sada rekla pročitala sam samo deo objašnjenja Ministarstva u Predlogu zakona. Kao žena o vojsci profesionalno nemam šta reći, ali kao žena koja prati sve ono što se dešava u našoj zemlji i žena koja je deo tima spremnog da menja ovu zemlju, naravno da je menja na bolje, osvrnuću se na nekoliko delova iz ova dva zakona koji su na mene ostavili utisak. Dakle, poštovani građani i poštovani ministre, drago mi je da ste tu, navešću nekoliko primera bitnih izmena, odnosno dopuna koji ovaj zakon čine dobrim zakonom. Zakon propisuje izradu srednjoročnog plana odbrane, a do sada je to bio dugoročan plan, što će reći, da sada u stvari postoji mogućnost bržeg i kvalitetnije prilagođavanja odbrane, odnosno uvođenja savremenih standarda odbrane. Pored izrade plana odbrane Republike Srbije postojaće i plan upotrebe Vojske Republike Srbije. Dakle, odgovorna vlast radi sve planski. Ovim zakonom jača se uloga Inspektorata odbrane.

Po prvi put se ovim zakonom, odnosno izmenama postojećeg zakona reguliše upravljanje saobraćajem na plovnim putevima za potrebe odbrane. Ja dolazim iz mesta koje se čitavom dužinom naslanja na plovni Dunav i znam ona loša vremena koja su iz nas šta su značile izgrađene kuće uz samu blizinu obale, odnosno u stopi odbrane reke. Novi član 23a. propisuje kao obavezu Ministarstva odbrane vođenje evidencije o nastradalim i nestalim licima u vojnim sukobima. Lično, nikada ne trebalo ali iskustvo koje smo proživeli u bliskoj prošlosti ovaj član čini veoma bitnim. Član 83. izmenjen je na način da ubuduće plan odbrane prave opštine, a ne kao do sada autonomne pokrajine i opštine. Na kraju, Zakon o odbrani u poglavlju 9. predviđa vojno pravobranilaštvo čiji bi, između ostalog, najvažniji zadatak bio da štiti vojnu imovinu. Iz onog što je ministar danas rekao, sasvim je jasno da je vojna imovina bila nešto o čemu se nije vodilo dovoljno računa, a verujem da je i formiranjem ovog vojnog pravobranilaštva upravo ova Vlada i ovo ministarstvo rešeno da se o vojnoj imovini vodi računa. Kada je Zakon o vojsci u pitanju, sasvim je jasno da je cilj donošenja ovog zakona upravo efikasnije komandovanje i rukovođenje Vojskom Srbije kako bi se obezbedilo efikasno funkcionisanje Vojske Srbije. Kod ovog zakona osvrnuću se na samo dve promene za koje smatram da će u mnogome promeniti kvalitet života zaposlenih pri vojsci, kako njih, tako i njihovih porodica. Krupna promena je da državljanin Republike Srbije iz civilne biti primljen u aktivnu vojnu službu u svojstvu podoficira do navršene 35 godine života i u svojstvu oficira do 40-te godine života. Radi poređenja, do sada su radili na određeno vreme po tri godine do navršenih 40 godina života kada su po sili zakona napuštali službu. Moj zaključak je, ako sam dobro razumela, sada najbolji sa iskustvom i sa ispunjenim uslovima mogu da ostvare status stalno zaposlenih. Na kraju, član 72b., i na tome vam gospodine ministre u ime oficirskih porodica, hvala. Po prvi put regulišete radni status supružnika vojnog lica. Dakle, ovim članom se, ukoliko zbog potrebe službe, vojno lice dobije prekomandu, a supružnik zbog toga mora da napusti stalno zaposlenje, stiče pravo da u narednih šest godina, odnosno dok ne nađe stalno zaposlenje, a najduže do šest godina, ima zdravstveno i penziono osiguranje kao i novčanu naknadu. Poštovani ministre, pripadam generaciji koja jednako žali za uništenom privredom kao i za razorenom vojskom. Trebaće vama ministre, mnogo truda i volje da vojsku uvedete i uredite po postavljenim standardima. No, kako se na održanoj paradi moglo videti, rezultati su već sada vidljivi. Nastavite sa reformama. Imate našu podršku i u danu za glasanje sa zadovoljstvom ću glasati za oba ova zakona. Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić. Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, poštovani saradnici ministra odbrane, poštovane kolege poslanici i poslanice, poštovani građani i građanke Srbije, pred nama se danas nalaze dva sistemska zakona, Zakon o odbrani i Zakon o Vojsci Srbije. Moram da kažem da je cilj izmene i dopuna i jednog i drugog zakona u stvari terminološko usklađivanje, zatim otklanjanje mnogih nedorečenosti i nejasnoća koja se u prethodnim zakonima iz 2009. godine bila regulisana, kao i naravno stvaranje pravnog okvira za donošenje podzakonskih akata kako bi i jedan i drugi zakon bio implementiran u realnom životu, odnosno bio je implementiran u sistemu odbrane i sistemu Vojske Srbije. Ono što najpre želim da kažem za zakon koji se odnosi na odbranu, to su, pre svega, nekoliko aspekata. Prvi aspekt, to je aspekt planiranja. Za funkcionisanje bilo koje institucije je vrlo važno planiranje aktivnosti. Sistem odbrane, i te kako važan sistem za Republiku Srbije ali i te kako važan sistem za bezbednost i sigurnost svih građana naše Republike. U tom smislu planiranje, kako dugoročno, tako i srednjoročno kako sada predviđate je i te kako važno. Samo one institucije i oni sistemi koji imaju adekvatne planove i koji naravno ispunjavaju te planove, a ovde su predviđeni i akcioni planovi gde će se na jedan koordinatorski način ispuniti sve planirane obaveze, može da bude efikasan. Zakonom o odbrani, takođe se predviđaju nadležnosti predsednika Republike Srbije, nadležnosti Vlade, nadležnosti ministra odbrane i nadležnosti generalštaba kao najvišeg stručnog, odnosno štabnog organa u komandovanju Vojskom Srbije u ratu, u vanrednim situacijama i u miru. Takođe, ono što želim da naglasim to je jačanje uloge inspektorata, vojnog inspektorata što i te kako značajno, a u cilju obavljanja, odnosno, a u cilju sprovođenja zakona i u cilju zakonitosti svih odluka i ono što posebno želim da naglasim, to je glava 9. koja se odnosi na vojno pravobranilaštvo, pre svega sa aspekta zaštite vojne imovine i sa aspekta zastupanja Vojske Srbije u svim onim postupcima koji se vode pred sudom. Moram da naglasim da što se tiče vojnog pravobranilaštva ono je apsolutno u skladu sa uporedno pravnim rešenjima u odnosu na zemlju u okruženju, jer sve zemlje u okruženju imaju ili vojne advokate, ili vojne pravo branioce koji štite imovinsko pravne odnose Vojske Srbije. Što se tiče Vojske Srbije, ono što želim takođe da naglasim, odnosno ono što želim da potenciram, to je član 33. koji se odnosi na član 72, odnosno 72b, a koji se odnosi da supružnik premeštenog podoficira, odnosno oficira koji nema stalno zaposlenje u mestu gde je podoficir, odnosno oficir premešten, ima pravo na zdravstvenu zaštitu, ima pravo na doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, ima pravo na novčanu nadoknadu u trajanju od šest godina. Naravno, ove uslove i kriterijume utvrdiće Vlada Srbije. Takođe, želim da pohvalim vraćanje činova rečnim jedinicama i to od čina potporučnika do čina viceadmirala, odnosno admirala, jer je više nego jasno da jedinice, rečne jedinice postoje da nose činove i da njima naravno u zakon treba vratiti činove koji im i pripada. Takođe, želim da naglasim član 35, a koji se odnosi na član 75. stav 2. i 3, a koji se odnosi na to da nije moguće razrešenje podoficira, oficira i profesionalnog vojnika za vreme trudnoće, za vreme porođaja, za vreme nege i posebne nege deteta. Moram da naglasim da u Vojsci Srbije ima ukupno 217 žena oficira, od tih 217 žena oficira, 166 je u činu potporučnica, a imamo i jednu ženu pukovnicu, ona je inače doktor nauka. Moram da naglasim i to da su žene u Vojnu akademiju prvi put upisane 2007. godine i naravno sa ispunjavanjem onih zakonskih i proceduralnih uslova, steći će se i uslovi za napredovanje žena, odnosno za sticanje viših činova. Takođe želim da naglasim i član 42, koji se odnosi na član 97, a koji se odnosi na vojnu službu pod otežanim uslovima, pre svega na vojnu službu onih koji rade na brodovima i drugim plovnim objektima, s obzirom da su oni izloženi povećanom riziku, odnosno riziku od jonizujućeg i elektromagnetnog zračenja radara, izloženi riziku od povećane buke, od skučenog prostora, od povećane vlage. Naravno, to su sve neprirodni uslovi. Takođe oni rade 40 sati nedeljno plus 16 sati službenog dežurstva i sve to naravno spada u povećani rizik. Ono što takođe želim da naglasim, a odnosi se na učešće žena u Vojsci Srbije, to je da među profesionalnim vojnicima ima 2,6% žena, da ukupan broj žena u Vojsci Srbije je 8% i da je to u proseku sa zemljama u okruženju, a da ukupan broj žena u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane je 19,39% Takođe, želim da naglasim da se vraća naziv Ratno vazduhoplovstvo i protivazduhoplovna odbrana, što je u skladu sa nastavljanjem kontinuiteta i u skladu sa tradicijom Vojske Srbije. Takođe, želim da naglasim da se sada utvrđuje lista kandidata za napredovanje ne samo oficira, nego i lista kandidata za napredovanje i podoficira i ta lista kandidata utvrđuje se na predlog ministra. Na kraju želim da istaknem da je za Srpsku naprednu stranku najbitnije da građani imaju poverenje u ono što ova Vlada na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem radi. Gospodine ministre odbrane, moram da kažem da građani Srbije imaju visoko poverenje u instituciju koju vi predvodite, a to je Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije. Te dve institucije u svim istraživanjima, u svim anketama kod građana prepoznate su kao institucije od najvećeg poverenja. To je ono što je za Srpsku naprednu stranku jako važno, a vi ste to i konkretnim primerom, nažalost u vanrednim uslovima, ali na sreću tih građana pokazali da ste u svakom momentu zajedno uz svoje građane i da im stojite na usluzi. Sve su to razlozi zbog čega će Srpska napredna stranka podržati ova dva zakonska predloga. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici i poslanice, predlozi zakona o kojima danas raspravljamo, a to su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci i o odbrani, imaju jedan osnovni cilj, a to je da se uspostavi što bolji sistem odbrane, što efikasniji, što kvalitetniji, što je u svakom slučaju od suštinskog značaja kako za našu državu, a isto tako i za naše građane. Ono što bih želela da napomenem jeste da ono što je veoma bitno za svakog građanina ove zemlje i svake zemlje jeste, pored jedne ekonomske sigurnosti i stabilnosti, ono što mu je jako bitno jeste spoznaja da živi u državi u kojoj postoji jedan veoma siguran, moćan mehanizam odbrane. To je zapravo ono što daje osećaj sigurnosti svakom građaninu. Našim građanima možda čak i više, s obzirom na našu istoriju i s obzirom na brojne promene i brojne transformacije koje smo doživeli i mi kao društvo, a i naša vojska. Možda jedna od najvećih takvih transformacija koju je doživela naša vojska, a desilo se 2010. godine, kada je ukinuto obavezno služenje vojnog roka i kada je učinjena profesionalizacija vojske.

To bi trebalo da doprinese jednoj efikasnijoj, kvalitetnijoj međusobnoj koordinaciji između svih organa koji se tiču poslova odbrane. Zatim, predloženim izmenama i dopunama, to je ono što bih naročito pohvalila i što mislim da je jako dobro, ide se ka jednoj racionalizaciji troškova, pa se tako planira i predlaže sužavanje kruga pravnih lica koji rade na poslovima i zadacima koji su vezani za poslove odbrane, tako da će sada te delatnosti, naravno, u skladu sa zakonom, biti upućene samo na pravna lica od posebnog značaja za odbranu. Takođe, u istom tom pravcu maksimalno će se raditi na racionalizaciji, odnosno da se vodi računa o tome kako se troši vojna imovina, stoga će biti organizovano vojno pravobranilaštvo u sastavu Ministarstva odbrane, a do sada je te poslove i zadatke obavljala Direkcija za imovinsko-pravne poslove. Mislim da je sve to jako pozitivno, s obzirom da živimo u veoma teškim ekonomskim vremenima, tako da sve što predstavlja jednu uštedu mislim da je jako dobro. Ono što je posebno privuklo moju pažnju kada je u pitanju Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci, jesu promene koje se tiču člana 14a. Kako sam slušala svoje kolege koje su pričale pre mene i oni smatraju da je to nešto jako pozitivno. Sada se tim promenama omogućava aktivnim pripadnicima Vojske Srbije umesto zabrane, koja je nekada bila izričita, sada se omogućava, naravno, uz prethodnu saglasnost ministra, da mogu da učestvuju u različitim aktivnostima različitih građanskih udruženja koja se tiču odbrane, zatim kako da uspostavimo, kako da uskladimo naše zakone sa zakonima EU, tako da mislim da je to jako dobro iz više razloga i jako mi je drago što je prepoznata ta potreba da se taj član promeni, prvo, zato što mislim da zatvorenost nijednog tipa nije dobra i da ne može doneti ništa dobro, a drugo, ko bolje od naših vojnika poznaje okolnosti vojske, odbrane, tako da smatram da oni svojim učestvovanjem na taj način mogu samo da pomognu i uopšte mislim da je promena ovog člana jako dobra, uopšte taj aktivan pristup, aktivan princip. Kada su u pitanju izmene i dopune Zakona o odbrani, sada su vrlo precizno i vrlo detaljno izdvojene koje su to nadležnosti koje ima i Vlada Republike Srbije zato što u postojećem zakonu neke nadležnosti nisu bile dovoljno precizno i dovoljno jasno definisane, što u ovoj oblasti nikako ne može da se toleriše, tako da je to predloženim izmenama i dopunama to ispravljeno, tako da neće sada dolaziti do situacije da imamo neke praktične probleme kao što je to bilo zbog, kao što sam već rekla, nekih nedovoljnih jasnoća u postojećim zakonskim regulativama. Takođe, vrlo precizno je definisano koje su to nadležnosti predsednika Republike. U nekim delovima nadležnosti predsednika Republike su proširene. Takođe, došlo je i do brisanja određenih tačaka, tačnije tačke 9. i tačke 12. iz jednog jednostavnog razloga – zato što je materija koju pokrivaju te tačke već regulisana drugim zakonima, konkretno Zakonom o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, to je tačka 9. i Zakonom o Vojsci Srbije, tačka 12. Na samom kraju ono što bih volela da istaknem, da pomenem još jednom, jeste da je Vojska Srbije jedna izuzetno značajna institucija za sve njene građane. Možda najbolje u prilog tome govori i činjenica da je nekada dok je postojalo obavezno služenje vojnog roka pa možda jedan od najsvečanijih činova u životu svakog mladog čoveka bio ispraćaj u vojsku i to ne samo njega, nego od njegovih roditelja, čitave porodice, a onda je u jednom vremenskom periodu došlo do jednog nepravednog zanemarivanja Vojske, slobodno tako mogu da kažem. Jako mi je drago da primećujem da se poslednjih godina to i te kako menja. Najbolji primer i dokaz za to jeste vojna parada koja je održana ove godine, kada se vojska pokazala u svom punom sjaju, gde su građani zaista mogli da budu u pravom smislu te reči ponosni na svoju vojsku, da je vide da je jako moćna, da je jako dobro organizovana i da vide da može da ispuni svoju osnovnu namenu, a to je da u pravom smislu te reči brani slobodu svojih građana. Srpska napredna stranka će uvek podržati sve što može da unapredi tako našu vojsku, tako i naš sistem odbrane u celini. Smatram da predložene izmene i dopune idu u tom pravcu, tako da će u danu za glasanje definitivno imati podršku SNS. Reč ima narodni poslanik Krstimir Pantić. Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, poštovani gosti iz Ministarstva odbrane, dame i gospodo narodni poslanici, Vojska Srbije je jedna od najuglednijih institucija u Republici Srbiji i taj svoj ugled i poštovanje koje Vojska Srbije ima u građanima Srbije sticano je i građeno vekovima. Danas je Vojska Srbije poželjan i ravnopravan partner svima u svetu. Vojska Srbije učestvuje u velikom broju međunarodnih misija pod okriljem UN, a sa ciljem očuvanja mira u svetu. Ukoliko se ne varam, reč je o ukupno sedam misija u kojima učestvuju pripadnici Vojske Srbije. No, to nije jedini uspeh i jedina pozitivna strana koju Vojska Srbije prikazuje i danas i u Republici Srbiji i van granica naše zemlje. Setimo se samo požrtvovanosti pripadnika Vojske Srbije u vreme prošlogodišnjih poplava kada su nesebično pomagali građanima da se evakuišu iz poplavljenih područja. Setimo se samo njihove energičnosti i požrtvovanosti na saniranju posledica poplava, kao i stvaranju uslova da se stanovništvo iz ugroženih područja vrati svojim domovima. Takođe je vredno pažnje pomenuti i prošlogodišnju vojnu vežbu, koju je Vojska Srbije u novembru mesecu održala zajedno sa oružanim snagama Ruske Federacije i koja je ocenjena najvišim ocenama. Od otvorenog neprijateljstva koje je Vojska Srbije imala sa NATO paktom 1999. godine i rata koji se tada desio, došli smo u situaciju da Vojska Srbije danas aktivno sarađuje sa ovom istom organizacijom i da je Srbija članica partnerstva za mir. Zato je naša obaveza da poštujemo i cenimo pripadnike Vojske Srbije, da ne dozvolimo da se oni na bilo koji način blate u javnosti, da ne dozvolimo da padne sumnja na njihov rezultat i zato ćemo u danu za glasanje podržati ove zakone. Siguran sam da će to učiniti i svi poslanici SNS. Hvala. Reč ima narodni poslanik Žarko Mićin. Izvolite. Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, predstavnici Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, poštovani građani Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama se danas nalaze zakoni o izmenama i dopunama Zakona o odbrani i zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, koji su vitalni za pravilno funkcionisanje sistema odbrane Republike Srbije. Ove izmene i dopune Zakona o odbrani i Vojsci Srbije su doneti na osnovu iskustava iz prakse i detaljnih analiza o primeni postojećih zakona na funkcionisanje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Osnovni cilj predlagača ovih izmena zakona je da se ovim izmenama izvrši usklađivanje sa postojećim zakonima i propisima, kao i da se omogući efikasniji rad Ministarstva odbrane uz maksimalne uštede, te da Vojsku Srbije učini efikasnijom i modernijom oružanom snagom. Osnovne izmene u Zakonu o odbrani se odnose na proširenje nadležnosti predsednika Republike u oblasti odbrane, pa tako predsednik Republike sada daje saglasnost na nacrte svih osnovnih dokumenata planiranja razvoja, a ne samo na nacrt strategijskog pregleda odbrane Republike Srbije. Proširene su nadležnosti i Vlade Republike Srbije, pa tako sada Vlada Republike Srbije ima ovlašćenja za donošenje akcionih planova za sprovođenje donetih strategija radi efikasnosti u njihovoj primeni. Značajna je izmena Zakona o odbrani koja se odnosi na znatno preciznije uređivanje materije inspekcijskog nadzora u Vojsci Srbije, čime će se obezbediti efikasnije sprovođenje inspekcijskog nadzora i kontrola postupanja sprovođenja u skladu sa zakonom. Takođe, možda i najznačajnije rešenje je upravo uvođenje institucije vojnog pravobranilaštva, koje predstavlja posebnu organizacionu jedinicu Ministarstva odbrane, čiji je zadatak da preduzima pravne radnje i pravna sredstva radi ostvarivanja i zaštite imovinskih interesa Republike Srbije u sistemu odbrane. Osnivanje vojnog pravobranilaštva je izuzetno značajno zato što smatram da posebna služba koja je formirana i funkcioniše unutar Vojske Srbije, kao što je vojno pravobranilaštvo, može mnogo bolje da štiti interese Vojske Srbije nego neko pravno lice van sistema Vojske Srbije. Što se tiče izmena Zakona o vojsci, pored značajnih izmena kojima se vrši usklađivanje i harmonizacija sa postojećim propisima i pravnim sistemom u cilju efikasnije primene ovih zakona, novim izmenama Zakona o vojsci se ponovo uvodi mogućnost da pripadnici vojske uz prethodnu saglasnost ministra odbrane učestvuju u aktivnostima udruženja civilnog sektora, kojima se ostvaruju ciljevi reforme sistema odbrane i Vojske Srbije. Ovakvo rešenje kojim se omogućava pripadnicima vojske da učestvuju u aktivnostima civilnog sektora je vrlo značajno, jer je u skladu sa članom 141. Ustava Republike Srbije, koji definiše da je Vojska Srbije pod demokratskom i civilnom kontrolom. Ova izmena Zakona o vojsci će vratiti nadzornu ulogu javnosti građanskog društva, što predstavlja jedan od stubova demokratske civilne kontrole sektora bezbednosti. Takođe, izmenama Zakona o Vojsci Srbije se preciziraju specifična zanimanja Vojske Srbije koja se obavljaju u posebno teškim uslovima, čime će se bolje zaštiti prava ovih pripadnika Vojske Srbije koji rade u teškim i opasnim uslovima, kao što su piloti, ronioci, padobranci. Izmenama zakona se definiše i mogućnost da pripadnik Vojske Srbije nakon devet godina provedenih u statusu profesionalnog vojnog lica može biti primljen u stalni radni odnos kao civilno lice bez javnog konkursa, čime će se omogućiti ovim licima da i nakon ovog perioda nastave svoj rad i daju doprinos sistemu odbrane Republike Srbije. Pre nego što završim svoje izlaganje, hteo bih da se osvrnem na neke pozitivne stvari u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane, koje su se desile od kada ste vi, gospodine ministre, preuzeli dužnost. Kao što ste rekli Vojska Srbije po prvi put za 15 godina ima 75% popunjenosti rezervi naftnim derivatima i avionskim gorivom, dok je za vreme ministra koji je upravljao Ministarstvom odbrane do 2012. godine goriva bilo samo za dnevne potrebe, dok su ratne rezerve bile na nuli. Takođe, neko iz opozicije je danas rekao da je stanje u vazduhoplovstvu kritično.

Toliko o tome kakvo je stanje u vazduhoplovstvu bilo nekada i kakvo je sada. Takođe, racionalnim korišćenjem sredstava od uštede u prošloj godini, Vojska Srbije je uspela da kupi preko 30 hiljada gas maski. Opet osnovano postavljamo pitanje – šta se sa tim novcem dešavalo pre 2012. godine? Gospodine ministre, hvala vam na veličanstvenoj Vojnoj paradi koja je pokazala da građani Srbije imaju oružane snage na koje mogu da se ponose. Smatram da je zaista lepo bilo videti ponos u očima srpskih vojnika koji su prolazili pored ogromnog broja građana koji su došli da vide tu Vojnu paradu. Smatram da će ove izmene i dopune Zakona o odbrani i Vojsci Srbije znatno doprineti efikasnijem i boljem funkcionisanju sistema odbrane i Vojske Srbije, čime će ove institucije zadržati zasluženi ugled i poverenje građana Srbije. Upravo iz ovih razloga ću podržati ove izmene zakona. Hvala.

Gospodine ministre, gospođo i gospodo iz Ministarstva odbrane, za razliku od kolega koji su danas primetili veliki broj uniformi, meni je izuzetno zadovoljstvo da ovoliko visokih zvaničnika Vojske Srbije učestvuje u današnjoj raspravi, na čelu sa gospodinom ministrom. Ja sam bio dosta dobar vojnik. Nakon donetih zakona 2007. godine i njihovih izmena i dopuna u oktobru 2009. godine, uočenih problema i nedostataka, otklanjanje istih ili sličnih nadležnosti, dopune nadležnosti koje su nejasno ili neprecizno uređene ili uopšte nisu uređene, pristupilo se izmenama i dopunama navedenih zakona, a sve u cilju obezbeđenja jedinstvenog i efikasnog funkcionisanja sistema odbrane i efikasnijeg komandovanja i rukovođenja Vojskom Srbije, kao i efikasnijeg funkcionisanja iste. Javan rasprava o nacrtima oba zakona, odnosno oba zakonska predloga obavljena je početkom 2014. godine u više gradova u Srbiji. Ono što bih posebno istakao u oba predloga izmena i dopuna zakona je sledeće: predlog da se Vojska Srbije strukturno deli na rodove i službe, rodovi i službe na vrsta, a vrste na specijalnosti. Izmenom i dopunom zakona predviđeno je da se pojedini rodovi Vojske Srbije grupišu u vidove pri čemu su predviđeni vidovi Vojske Srbije: kopnena vojska, ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana. U javnoj raspravi je bilo sasvim suprotnih i iznetih primedbi na onaj naziv „ratno“, kao i da ukažem na to, obzirom da Vojska Srbija ima rečne jedinice, na povratak mornaričkih činova ovim predlogom zakona. Predlogom zakona rodove i službe određuje predsednik Republike na predlog ministra odbrane, dok vrste i specijalnosti rodova i službe Vojske Srbije određuje ministar na predlog načelnika Generalštaba. Predlogom zakona je navedeno da se organizacione promene Vojske Srbije realizuju u skladu sa odredbama dugoročnog razvoja sistema odbrane, strategijskog predloga odbrane Srbije, kao i srednjoročnog plana i programa razvoja sistema odbrane. Zakonom o odbrani uređuje se sistem odbrane, nadležnosti državnih organa i Vojske Srbije u odbrani, kao i prava i dužnosti državnih organa, lokalnih uprava, pojedina, tj. građana, privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika u odbrani. Zakonom o vojsci uređuje se organizacija, sastav i način delovanja, položaj i nadležnosti Vojske Srbije, specifičnosti obavljanja vojne službe, komandovanja i rukovođenja. Takođe, predlogom zakona uređuju se činovi i zvanja u Vojsci Srbije, obeležje i simboli, vojni praznici, javnost rada, demokratski civilna kontrola, verska služba i mnoga druga pitanja od značaja za Vojsku Srbije. Ono što bih na kraju posebno istakao je predlog da oni koji provedu devet godina bez prekida, kao profesionalni vojnici, mogu bez konkursa biti primljeni u oružane snage, kao civilna lica, ukoliko se za to ukaže potreba, kao i na predlog da se porodilje i trudnice ne razrešavaju dužnosti dok su na porodiljskom i trudničkom odsustvu, već da po završetku se vrate na svoje radno mesto. Ubeđen da će ove izmene i dopune poboljšati sveukupno stanje u Vojsci Srbije i očuvanje svetlih tradicija njene bogate prošlosti, u danu za glasanje podržaću izmene i dopune predloženih zakona. Video sam žeton i on mi mnogo liči na neki žeton koji sam davno dobio od bivše američke ambasadorke u Srbiji.

Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, gospodo iz Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, ministar Bratislav Gašić je u izlaganju na početku prezentovao ova dva zakona izuzetno podrobno i detaljno i vrlo dobro nas usmerio na delove koje ćemo izlagati i na delove o kojima ćemo raspravljati, tako da ću se ukratko osvrnuti na oba ova zakona, s tim što u prethodnim izlaganjima, koliko sam mogao da primetim, nisam primetio ništa puno loše što se tiče ovih zakona, čak naprotiv. Što se tiče samog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, njima je izvršeno usklađivanje sa novodonetim propisima i uredbama, kao nižim hijerarhijskim dokumentima, kao što su Uredba o rodovima i službama, verskoj službi, simbolima, obeležjima, komandovanju, rukovođenju i drugo. Precizno je definisano šta je specifična vojna služba i vojna služba pod otežanim uslovima. Takođe, dopunjeni su sadržaji delokruga nadležnosti Ministarstva odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Srbije šta donose, potpisuju i propisuju. Detaljno je uređena nova oblast u vezi vođenja evidencije stanja u službi profesionalnih pripadnika i civilnih lica, a takođe su detaljno dopunjeni sadržaji u vezi stanja pripadnika u službi, kao što su: napredovanje, penzionisanje, plata, naknade, prestanak službe, odgovornost, disciplinske mere, odlikovanja, priznanja itd. Razlog za donošenje ovog zakona je potreba usklađivanja važećih rešenja sa iskustvima u praktičnoj primeni Zakona o Vojsci Srbije i usaglašavanja sa promenama u pravnom sistemu Republike Srbije izvršene nakon stupanja na snagu izmena važećeg zakona izvršenih po zakonu o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije. Takođe, razlog za donošenje ovog zakona je otklanjanje uočenih nepreciznosti u pojedinim rešenjima koje stvaraju teškoće u tumačenju odredaba zakona i potreba preciziranja pojedinih ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata koje je moguće doneti za izvršenje ovog zakona. Cilj koji treba postići podnošenjem ovog zakona je efikasnije komandovanje i rukovođenje Vojskom Srbije i obezbeđivanje efikasnog funkcionisanja Vojske Srbije. Što se tiče zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani, ovde je sada precizno definisano mnogo pojmova, kao što su: šta je to sistem odbrane, šta je odbrana, koji su subjekti sistema odbrane, šta je civilna, a šta vojna odbrana. Takođe, definisani su pojmovi: šta je doktrina Vojske Srbije, šta su doktrinarni dokumenti, šta su srednjoročni i dugoročni planovi i pregledi odbrane u kojima se definišu ciljevi i procenjuju potrebna finansijska sredstva. Istaći ću da je veoma pozitivna dopuna člana 14. prema kojem je veoma detaljno obuhvaćena nadležnost i poslovi Ministarstva odbrane po specifičnim oblastima i funkcijama, tako da se sada predlaže 59 zadataka. Ovim zakonom je detaljno dopunjen sadržaj u vezi inspekcijskog nadzora u Ministarstvu odbrane, u svim oblastima odbrane propisanih zakonima i drugim propisima. Detaljno je dopunjen važan sadržaj u vezi logističke podrške Vojske Srbije, a radi zadovoljavanja suštinski važnih operativnih potreba Vojske Srbije. Značajno je dorađen sadržaj u vezi opšte i delimične mobilizacije. Unete su novine u vezi uređenja javno-privatnih partnerstava, a radi zaključivanja ugovora o delatnostima značajnim za odbranu, rekonstrukcije i održavanje vojnih objekata, pružanja usluga i slično. Detaljno su dopunjeni važni sadržaji u vezi sa vojnim pravobranilaštvom i sudovima. Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je potreba otklanjanja problema i nedostataka uočenih u postupku redovnog praćenja primene propisa i akata, a kojima se uređuje sistem odbrane i usaglašavanja sa promenama u pravnom sistemu Republike Srbije izvršenim nakon stupanja na snagu poslednjih izmena važećeg zakona izvršenih u zakonu o izmeni Zakona o odbrani. Poseban razlog za donošenje ovog zakona je otklanjanje višestrukog uređivanja istih ili sličnih nadležnosti i njihovog nepotrebnog ponavljanja u više zakona i dopuna nadležnostima koje su nejasno ili neprecizno uređene ili uopšte nisu uređene i neophodne su za efikasnije funkcionisanje sistema odbrane za koje je odgovorno Ministarstvo odbrane. Cilj koji treba postići donošenjem ovog zakona je obezbeđenje jedinstvenog i efikasnog funkcionisanja sistema odbrane. Na kraju, želim da kažem da je gospodin ministar Bratislav Gašić, na mestu na kome se nalazi, izuzetno dobro obavio svoj zadatak, da je pokazao da je dosledan i dostojan mesta na kome se nalazi, da će vojsku i odbranu dovesti na nivo, na taj pijadestal gde će biti na samom vrhu, da će podići maksimalnu borbenu gotovost Vojske Srbije. U to ime, ministru želim puno uspeha u radu, uz napredno vam bilo, a svima ostalima se zahvaljujem na pažnji. Reč ima narodni poslanik Milan Stevanović. Gospodine ministre, državni sekretaru, generali, viši oficiri Vojske Srbije, hteo sam jedan segment da pomenem, a to je segment tržišne orijentisanosti naše namenske industrije. Pre 25 godina naša namenska industrija bila je jedna od vodećih na svetu i bolje je da kažem šta nismo proizvodili, nego šta smo sve radili, s obzirom na veličinu zemlje: kompletno pešadijsko naoružanje je bilo naše, artiljerija, poznati raketni bacači, čak smo proizvodili i podmornice i bili smo izvozno orijentisani. Nismo uspeli da sačuvamo taj trend. Radili smo na kviziciji radarskih podataka i garantujem da smo tada bili na nivou NATO-a. Ali nismo uspeli da sačuvamo te naše stručnjake koji su bili odlični. I sada znam da su naši konstruktori izuzetno dobri, izuzetno cenjeni, samo je pitanje menadžmenta, a sada imamo šansu da sve to pokrenemo. Što se tiče trendova upravo zbog toga treba da čuvamo naše kadrove zato što su trendovi u vojsci ka dronovima i robotima. Vodeće svetske armije više neće imati kuda. Da bi držali taj tehnološki nivo moramo da sačuvamo naše kadrove. Najskuplja pamet je uvezena pamet. Moram da kažem nešto što se tiče aparata. Zamislite da treba da promovišemo jedan naš proizvod, proizvod naše namenske industrije koje smo tada videli, naše oklopne transportere i naše dronove. Zamislite da tog trenutka imamo armiju svetskih novinara, 700 i da smo medijska prestonica sveta, zar da ne iskoristimo takvu priliku? Razumem kritiku opozicije, ali ne razumem kada uradimo nešto što nam svima treba. To nije samo imidž zemlje, tada smo bili centar sveta. Treba da govorimo koliko smo tona goriva potrošili, to je ništa u odnosu na ono što smo dobili.

Znači, na 17.000 vojnika jedan general.

Takav je moj laički utisak. Još jedna stvar, gospodine ministre, želim da nam obećate da nikada niko neće kovati žetone sa svojim likom i da vi to nikada nećete da uradite za vreme vašeg mandata. Hvala.

Zahvaljujem gospodine Gašiću. Reč ima narodni poslanik Milorad Cvetanović. Gospodine predsedavajući, uvaženi ministre Gašiću sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, govoriću o predlogu izmene i dopune zakona o odbrani i Vojsci Srbije. Strategija odbrane Republike Srbije predstavlja osnovni strateški dokument kojim se usmerava angažovanje resursa odbrane i razvoj normativnih, doktrinarnih i organizacijskih rešenja sistema odbrane Republike Srbije. Doktrina Vojske Republike Srbije je osnovni dokument u kojem se definišu opšta opredeljenja o vojnoj delatnosti, organizovanju, pripremama, upotrebi i obezbeđenju Vojske Srbije u miru, ratnom i vanrednom stanju. Ovim dokumentom razrađuju se utvrđeni osnovi za izgradnju profesionalne i efikasne Vojske Srbije, materijalno-finansijski održive, interoperabilne sa vojskama država partnera, moderno opremljene i osposobljene za realizaciju misija i zadataka. Povećana međuzavisnost država na globalnom planu umanjuje opasnost od tradicionalnih vojnih pretnji. Uprkos tome, svet se danas suočava sa kompleksnom bezbednosnom situacijom koju karakteriše brze i teško predvidive promene, što rat i oružane sukobe i dalje čini konstatom međunarodnih odnosa. Najveći broj država u svetu opredeljeno je da pitanje sopstvene bezbednosti rešava u okviru sistema kolektivne bezbednosti, organizacije UN, koja i dalje predstavlja važan faktor globalne bezbednosti i kojom je predviđeno reagovanje Međunarodne zajednice u slučaju kršenja međunarodnog pravnog poretka i ugrožavanje mira. Vojska Republike Srbije je na 60 mestu svetske liste „global fajer pauer indeks“ koja rangira vojske ukupno 106 zemalja sveta. Procena se vrši na osnovu ljudskog potencijala i opreme, ali i drugih bitnih faktora kao što je vojni budžet. Kao što je poznato Republika Srbija je programom NATO partnerstva za mir pristupila 2006. godine. Partnerstvo za mir je vojno-politički program praktične bilateralne saradnje između partijskih zemalja i NATO. Ono omogućava partnerima da izgrade individualni odnos sa NATO, birajući sopstvene prioritete za saradnju. Na osnovu privrženosti i demokratskim principima koji čine osnov same alijanse svrha partnerstva za mir je da poveća stabilnog, umanji pretnje po mir i da bezbednosno ojača odnose između partnerskih zemalja i NATO. Upravo ovim predlozima zakona ćemo znatno ojačati našu poziciju u svetu i podići je na znatno viši nivo osnovno strategijskog doktrinarne dokumente u koje spadaju Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Strategija odbrane Republike Srbije i Doktrina Vojske Srbije. Veoma važna promena u sistemu odbrane je što sada i organi autonomnih pokrajina, kao i jedinice lokalne samouprave čine jedinstven odbrambeni sistem zemlje, uključujući i privredne subjekte u njima koji u skladu sa svojim nadležnostima planiraju sistem rada i bezbednosnih mera u vanrednim i ratnim okolnostima. Ministarstvo odbrane može sklapati ugovore sa privatnim subjektima u poslovima i organizacijama vezani za odbranu, rekonstrukciju ili za bilo koju svrhu za podizanje borbenosti zemlje. U okviru Predloga zakona o Vojsci Republike Srbije značajne novine možemo prepoznati u uređenju nadležnosti i položaja Vojske Srbije tako što načela unutrašnjeg uređenja i sistematizacije formacijskih mesta u Vojsci Srbije donosi Vlada na predlog ministra odbrane. Promena činova u rečnim jedinicama je jedna od novina, kao i odličan predlog da se u slučaju otkrivanja korišćenja nedozvoljenih sredstava opijata kod oficira ili bilo kojih drugih lica na službi u Vojsci Srbije izriče mera udaljenja sa dužnosti koja je značajan napredak u odnosu na dosadašnji član zakona koji je omogućavao lečenje od istih i tek nakon toga ako bi se slučaj ponovio bi došlo do disciplinske mere udaljavanja sa dužnosti ili funkcije. Jedinicama Vojske Srbije ili ustanovama je omogućeno davanje imena istaknutih ličnosti ili događaja vezanih za istoriju Vojske Srbije, što nedvosmisleno govori o nameri, o očuvanju svetle junačke istorije naše zemlje koja nikada kroz vekove nije bila agresor, već samo zaštitnik svoje teritorije bez ikakvih pretenzija prema bilo kome. Svoje istorije kroz ratove i sukobe treba uvek sa ponosom da se sećamo, još od prve čete redovne srpske vojske koja je formirana 1829. godine od strane vojvode Podrinjskog Jevrema Obrenovića, preko majora Gavrilovića koji je 7. oktobra 1915. godine vojnicima koji su branili Beograd rekao da nemaju čega da se boje jer njihovi životi više ne postoje, s obzirom da je vrhovna komanda izbrisala njegov puk iz vojnog stanja. Zapravo vrhovna komanda nikada nije izdala takvu naredbu i čije se reči i dan danas da ponosom izgovaraju i na Japanskoj vojnoj akademiji, pa preko Stepe Stepanovića, Živojina Mišića, majora Milana Tepića i mnogih drugih. Ove predloge zakona nedvosmisleno trebamo usvojiti u danu za glasanje i kroz njihovu primenu poboljšati, unaprediti i podići na viši nivo, stepen profesionalnosti u organizaciji, rukovođenju i komandovanju jedinica Vojske Republike Srbije.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani pripadnici i predstavnici Vojske Srbije, poštovani predsedavajući gospodine Bečiću i poštovani gospodine Gašiću saglasan sam da zakonima treba da otklonimo probleme koji su uočeni u postupku praćenja primene zakona, što piše u obrazloženju za prvi predlog zakona. Saglasan sam, gospodine Gašiću, i da zakonima treba da otklonimo nepreciznosti koje su nastale višestrukim uređivanjem istih ili sličnih nadležnosti i za mene tu nema nikakvih dilema. Saglasan sam, ministre Gašiću, da nam treba efikasnije komandovanje i rukovođenje Vojskom Srbije, što takođe piše u obrazloženju za drugi predlog zakona i cenim, ministre Gašiću, što, za razliku od većine ministara u Vladi, u Skupštinu šaljete relativno dobro pripremljene i obrazložene predloge zakona. Moram ovde da kažem, imali smo iskustva sa ministrima koji su po dva ili tri puta dolazili da menjamo te jedno. Gospodine Gašiću, sa vama to nije slučaj i kao narodni poslanik, jedan od 250, ovde želim jasno da kažem da to cenim.

Topovsko pitanje je, poštovana gospodo, čisto da podsetim ovde i uvaženu gospodu goste i narodne poslanike, pitanje artiljerijskog preoružanja i modernizacije srpske artiljerije koje je potrajalo, poštovana gospodo, od 1904. do 1906. godine. Poštovana gospodo narodni poslanici, zbog topovskog pitanja, izbila je politička afera, ali i nekoliko kriza vlada u ovom periodu, a povodom topovskog pitanja kralj Petar se preispitivao i promenio stav, poštovana gospodo. General Putnik, koji je zauzimao mesto ministra vojnog u nekoliko navrata govorio je da čovek kada ide na pijacu da kupi pile, da ga zagleda sa ove i sa one strane, da se ne bi prevario. A vi ste se, gospodine Gašiću, ja mislim i danas, tokom današnje rasprave, a i prethodnih nekoliko dana u javnim nastupima prevarili u sudovima, o onom pitanju o kome smo danas već diskutovali, gospodine Gašiću. Ja sada ovako razmišljam. Kako da sudim o vašem delanju, ministre Gašiću, kada znamo da su predlozi zakona relativno dobri, kada znamo da i kralj može da se preispituje, da je general Putnik mogao da se preispituje, jedino se vi, ministre Gašiću, ne preispitujete povodom, ja mislim, svog neprimerenog ocenjivanja rada jednog čoveka koji nastupa u ime jedne institucije, pa i danas, u ovoj Skupštini, u našoj raspravi, gospodine Gašiću, a to je Zaštitnik građana.

Znam da ste vi lično na izmaku snaga, ceo dan predsedavate sednicom Narodne skupštine, ali evo još jedan minut ili minut i po, gospodine Bečiću. Dakle, šta je sada meni tu jedna velika dilema? Ja sam dao ocenu pristupa ministra Gašića povodom predloga zakona. Ali, i ocenu njegovog delanja u poslednjih nekoliko dana i danas. Sada ja ovako razmišljam: kako, poštovana gospodo, da se pomiri dobar pristup u pripremi predloga zakona i jedno, po mom sudu, situaciono, ustavno, nesnalaženje jednog od ministara u Vladi, u ovom slučaju gospodina Gašića? Moj predlog je sledeći. Hajde da usvojimo ove predloge, poštovana gospodo, ali, ako ne zbog drugih razloga, a ono zbog pijeteta prema vašim slavnim prethodnicima na tom mestu, gospodine Gašiću. Kažite ovde – pogrešio sam. To može samo da učvrsti vaš autoritet, gospodine Gašiću, u ovoj Vladi.

Za vas sam pripremio, gospodine Gašiću, da eho ovog izvinjenja ne bi delovao toliko strašno, jednu knjigu koja je izašla prošle godine, izdao je Institut za savremenu istoriju, to je zgrada do, blizu, „Top, vojnik i sećanje, Prvi svetski rat i Srbija 2014. do 2009. godine“ i nadam se, gospodine Gašiću, da će ovo pomoći i u vašem preispitivanju vašeg rada kao ministra i nadam se da vam ne smeta da čitate ovo štivo.

Gospodine Pavićeviću, ja vas molim, sledeći put kad budete delili knjige, ja bih voleo da dobijem od vas knjigu.

Evo, upravo ste i vi potvrdili ono što i ja znam, kada ste pričali o zakonima koje Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane daje u raspravu u ovoj Skupštini, u ovoj cenjenoj Skupštini, da pravnici svoj deo posla odrađuju valjano i pohvalili ste kompletnu pravnu službu i sekretarijat Vojske Srbije koji priprema ove zakone i sve prateće službe koje su danas ovde. Ja nemam ovde osnov zato što tražim od tužilaštva da mi se oglasi i da kaže – da, vi možete da date papire Zaštitniku građana, to neće da prejudicira istražni i predistražni postupak i ja čekam njihov papir. Znači, nemamo nikakav problem da Zaštitniku građana damo, ali mora tužilaštvo da nam kaže – da, dajte, jer ista ta akta koja sam ja danas pokazao vama ovde su spremali ti isti vrsni pravnici, a jedan od njih je ovde i sekretar Ministarstva odbrane, godinama na jako visokom položaju, sudija Višeg vojnog suda. Dakle, onog momenta kada neko kaže – da, ovaj zakon je bio stariji, Zakon o Zaštitniku građana je stariji od krivičnog postupka, ja ću da kažem – da, izvinite, mi nismo znali u Ministarstvu odbrane, ja kao prvi među jednakima nisam to znao, načinio sam grešku. Ali, dovoljno je valjda ako kažem malopre da nikakav problem nemamo u ovom trenutku da nam dođe bilo koja civilna kontrola u Vojnobezbednosnu agenciju. Moram radi javnosti, radi građana Srbije i radi vas ovde. Evo, već sada ide vest – VBA u ovom trenutku ne prisluškuje nikoga, kao da smo nekada prisluškivali nekoga. Zna se zakonska procedura da bi mogli da uđemo u bilo kakav proces. Moram da kažem radi javnosti i ono što sam malopre spomenuo za 2011. godinu kada je reč o sindikatima, i to je bilo isključivo uz odobrenje suda. Znači, nije namera da za bivšeg ministra kažemo da je on učinio nešto protiv zakona.

Ja nisam ni danas rekao da je to rađeno tada na nelegalan način, protivzakonit način i meni je jako stalo da čast ovih poštenih srpskih oficira sačuvam, jer su nepravedno napadnuti.

Zahvaljujem, gospodine Gašiću. Gospodine Pavićević, zašto mislite da imate pravo na repliku? Ako ste mi obećali knjigu o istoriji i poklonili ministru knjigu o istoriji, ne morate sada da mislite da samo zbog toga imate pravo na repliku.

Vi, gospodine Bečiću, nemojte da brinete, pripremiću odgovarajuću knjigu za odgovarajući trenutak ovde u Skupštini. Dakle, poštovana gospodo narodni poslanici, poštovani pripadnici i predstavnici Vojske Srbije, poštovani predsedavajući, gospodine Bečiću i poštovani ministre Gašiću, ja smatram, ministre Gašiću, da nije bilo primereno da jednom čoveku koji nastupa u ime jedne institucije koja je Ustavom definisana, članom 138, gospodine Gašiću, da za tog čoveka kažete, a ja sam vas slušao, ne samo da je pogrešio, nego da govori gluposti. Vi ste, gospodine Gašiću, rekli da taj čovek jeste uradio nešto za šta je vas sramota da kažete kako biste opisali to što je on uradio. Poštovani gospodine Gašiću, taj čovek nastupa u ime jedne institucije, koliko sam ja razumeo, dela po zakonu. Taj čovek se pridržava izvesnih pravila i kako ja razmišljam, gospodine Gašiću, ja smatram da ako je kralj mogao da promeni stavpreispitujući se, ako je general Putnik, koji je bio ministar vojni, mogao da se preispituje, poštovana gospodo, da menja stav, pa zašto vi, gospodine Gašiću, ne biste mogli da kažete da vam je žao što ste za gospodina Jankovića, rekli da govori gluposti, i da vam je žao, gospodine Gašiću, što ste rekli da vas je sramota da izgovorite tu reč koja vam je pala na pamet, da biste opisali njegovo delanje. U pitanju je odnos… Zahvaljujem se, gospodine Pavićeviću. Isto kao koje pravo tražite za ministra Gašića, to isto možete da uputite i Povereniku Jankoviću. Izvolite, gospodine Gašiću, dobićete reč. Izvolite. Ne znam da li koristim repliku ili imam pravo kao ministar da se obratim. Ali, i moja fotelja i moja funkcija jeste neka institucija i nju ne može da neko bez ijednog argumenta, zato što želi da zaštiti neke tamo interese, zato što želi da spinuje određene informacije, zato što želi nešto da dođe do nečega. Ne znam kako biste vi nazvali to isto tako pojavljivanje, objavljivanje u medijima bez da saslušate drugu stranu i da kažete – da, vaši argumenti su zbog da, zakona. Niste u pravu, dužni ste, ili niste dužni, a čak i da sačekamo da nam kaže, da nam tužilaštvo kaže, da nam kaže sud da, dužni ste. Mi ćemo to da dostavimo jer nećemo da remetimo postupak koji je u toku, nego izlazite i vi dajete neke informacije i pre toga osuđujete VBA, a da niste došli za sedam godina u kontrolu i našli bilo kakav propust. Ne zaboravite, samo još jednu stvar, skupštinski Odbor za kontrolu službi bezbednosti je dva dana pre izlaska ovih informacija u medijima, prihvatio izveštaj i završio kontrolu VBA. Zahvaljujem se, gospodine Gašiću. Kao što sam i rekao ja pre toga, kao što vi imate odgovornost ima i druga strana odgovornost.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani pripadnici i predstavnici Vojske. Gospodine Bečiću, molim vas da intervenišete poslanici SNS ustaju, ne dozvoljavaju mi da govorim. Naša Skupština je, moram da vas podsetim, Molim vas, gospodine Pavićeviću, ja sam dozvolio samo da mi kažete u jednoj rečenici zašto smatrate da imate pravo na repliku. Samo da se ograničite na to, molim vas. Evo, gospodine Bečiću, sada da vam kažem zašto ja imam pravo na repliku. Mislim da ministar Gašić i ja razgovaramo o jednoj stvari oko koje nema razumevanja. Gospodine Pavićeviću, smatram da to nije dovoljan osnov za repliku i ne mogu da vam dopustim da imate pravo na repliku, a vas bih takođe zamolio kada odlučite o onom trenutku kada ćete mi pokloniti knjigu da to ne bude sećanje kako sam jednom bio poslanik. Zahvaljujem.

Moj vojni rok je trajao 452 dana. Oficiri koji su ovde vrlo dobro znaju, služio sam u Mekuše Kamenskom, dvesta dana mi je trajala obuka. Obučavali su me 200 dana, a onda sam ja 252 dana obučavao druge. Tek toliko kada imamo pitanja opozicije da objasnim da kao vojnik imam pravo da tražim da prvo mi koji smo služili vojsku i žene koje to ne moraju dobijemo po vojnim pitanjima pravo prvenstva kada se govori o pitanjima vojske, pitanjima naoružanja i tako dalje. Verujem da oni koji nisu služili vojsku, verujem da oni koji su nosili guske i patke, verujem da oni koji su nosili tamo neke metle, četke i tako dalje, verujem da oni malo manje znaju o služenju vojnog roka nego mi. I, kao poljoprivrednik ja moram da kažem, ako treba reći gde sam služio, Karlovac i Bihać, bio sam i kopnena vojska, bio sam i tada se to zvalo ratnovazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana, a sada je protivvazduhoplovna odbrana. Dakle, bio sam i jedno i drugo. Bio sam vojnik bez obzira što ideološki to nije bila moja vojska, ta vojska je bila snažna i ja se ponosim što sam služio vojni rok za vreme kada je ta vojska bila značajna sila, ne samo u regionu već i u Evropi, a možda i u svetu. Oni koji to nisu uradili, oni koji nisu služili vojsku, oni koji su izbegavali vojnu obavezu na razne načine, a moji su vršnjaci ostavljam njima na čast da kasnije iako nisu služili, iako nisu slušali nisu bili spremni da komanduju jer to je staro vojničko pravilo, ako ne umeš da slušaš onda nisi dobar ni za komandovanje. Mogu da zamerim onima koji nisu služili, mogu da im oprostim, ali ne mogu da im oprostim što su sebi uzeli pravo posle da komanduju. Nisu služili državi, ali su zato državom i te kako služili. Seljaci su oduvek voleli vojsku i crkvu. Srpska država je nastala moderna na srpskom tronošcu koji se zvao seljak, vojska, crkva. Seljak je voleo da ide u crkvu, seljak je rado išao u vojsku, ostavljao je plug, latio se puške i sinonim pravog srpskog vojnika je Dragutin Matić,iz Gačinog Hana. Dakle, nije teško pretpostaviti da je on simbol ne samo Drugog svetskog rata već simbol jednog časnog, poštenog vojnika koji je služio vojni rok, išao u ratove osam godina. Dakle, ostavio je plug, 1910. godine, otišao na služenje vojnog roka. Vratio se. Nastavio da finansira vojsku i u svom selu, bez ikakve penzije, bez dva svedoka dočekao starosti i umro u selu u kome je živeo i do kraja bio odan svojoj otadžbini. Imao mi i drugi primer nečasnih vojnika, gospodin Franjo Pirc koji je 1941. godine izdao vazduhoplovstvo, prebegao na stranu Ante Pavelića, vratio se 1944. godine na čudan način i prvo što je uradio, pokupio je svoje kolege pilote koji nisu izdali i postreljao ih u selu Jabuka kod Pančeva. Tek toliko da znamo šta je časna srpska vojska, šta je naša tradicija, šta je naša budućnost, kako treba biti odan vojsci i otadžbini i zemlji, a šta znači izdaje, to moramo uvek se i onda odlikovanja. Delile se Karađorđeve zvezde. Delili se orlovi. Delila se Obilić medalja. Samedaljom Obilića prešli smo na žeton zgrabi novca. Gotovo je neverovatno na čega su oni pre nas bili sveli vojsku. Verujem da su i ovaj žeton, neko ugradio, pitanje koliko, koliko je naštampano, koliko je podeljeno, koliko je prodato. O tome ćemo valjda jednog dana dobiti odgovor. Ali, činjenica je da mi u Sremu, a gospodin Martinović to najbolje zna, imamo žetone druge vrste. Ubaciš žeton u nešto, srušiš nevidljivi ćiu- ćiu tup. Znači, to je pravi srpski žeton, ovaj na engleskom možda služi za neki tamo Ohajo, nosač aviona,da se ukrcaš u neki Diznilend ili tako dalje. Onaj čestiti koji bi upotrebio, onaj čestiti žeton koji ubacuju sremci, raketaši itd, on otprilike pogodi F117, onaj nevidljivi, sad ga ne vidiš, ali ga posle vidiš na zemlji – ćiju, ćiju tup. Dakle, imamo i tu drugu vrstu žetona i ja se ponosim na to što smo, bez obzira na manjak naoružanja, pokazali da možemo maltene i sa praćkom da oborimo ono što niko oborio nije. Stara poslovica kaže da - nije sramota pasti, sramota je ostati ležati i sramota je ne dići se. Mi ne treba da puzimo, mi treba da se uspravimo. Da bi se uspravili ja se zalažem za uvođenje obaveznog služenja vojnog roka ili obavezne obuke civilnog stanovništva u najbližoj kasarni, makar nekoliko nedelja, makar desetak vikenda, iz prostog razloga što ćemo tako dobiti rezervni sastav, a na takav način omladinu uvesti u neke tokove, jel i mi smo bili mladi od neposlušnih, u vojsci smo postali poslušni, od nemirnih smo postali mirni, od lenjih smo postali vredni, od svakakvih postajali smo nekakvi. Dakle, vojska nije samo da se nauči baratanjem oružjem, rukovanje oružjem. Vojska na određen način uobliči mladića, nauči ga nekoj poslušnosti, nauči ga disciplini, nauči ga redu, nauči ga radu, dakle ja se zalažem da se na određen način vrati služenje vojnog roka, makar na nekoliko nedelja, da se muško stanovništvo, a i žensko koje želi, obuči u rukovanjem oružjem, a da onaj profesionalni sastav bude moderan. Ja se zalažem da paralelno sa ekonomijom dižemo i našu vojsku, da joj nabavljamo savremenu opremu, pre svega da bude sila odvraćanja, da ima najmodernija sredstva, najmodernije avione, najmodernije raketne sisteme u regionu i da na takav način budemo ponovo neka vojska koja će u regionu biti sila za odvraćanje, a nikako sila za agresiju. Ja smatram da uporedo sa dizanjem ekonomije mora da se diže vojska, stara poslovica kaže – što plug zaradi, mač mora da odbrani. Tako i sada mislim da ono što seljaci proizvedu da radnici treba da prerade, da dignemo svoju ekonomiju, a da vojska treba da odbrani i ekonomiju i suverenitet zemlje. Mi treba da dignemo ekonomiju, to je svakako, mi treba da obratimo pažnju na vojsku, mi ponovo moramo da dižemo na svoj način, ne topovskim pitanjem, ne pitanjima satelita, prethodnici su zaboravili da je predsednik jedne partije učestvovao u kupovini satelita, zakup satelita smo platili 42 miliona eura, snimke koji će dolaziti za 24 sata zakašnjenja, da je to naručila SCG, da su glasala dva ili tri Crnogorca, a da je Republika Srbija, platila to isključivo iz svog budžeta, da je to bila jedna od najvećih afera i da smo pukli 42 miliona evra. Takođe su svi zaboravili da su naručivali tri šlema po vojniku, po borbenom vojniku, po borbenom sastavu, tri pancira, kao da će vojnik nositi tri pancira, tri šlema odjednom ili treba jedan šlem da nosi na glavi, a iz drugog da jede. To su zaboravili i danas postavljaju pitanja, pitanja topovske iz 1904. do 1906. godine. Budite svesni da su ljudi smrtni, ali slava boraca za slobodu nikad ne umire. Hvala. Izvolite gospodine Atlagić. Uvaženi gospodine potpredsedniče, poštovani gospodine ministre, vojni sa sa radnicima, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, pre nego što se osvrnem na Zakon o odbrani, dozvolite gospodine predsedavajući Bečiću, da se zahvalim javno i otvoreno ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Vojsci Republike Srbije na čelu sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije, generalom Dikovićem, i Ministarstvu odbrane Republike Srbije na čelu sa vama ministre, vojni gospodine Gašiću, što ste u katastrofalnim poplavama u maju gospodnje 2014. godine, koje su zadesile deo naših građana i naše zemlje, dali ogroman doprinos kako na zbrinjavanju evakuisanih lica, tako i izgradnji nasipa, postavljanju mostnih prelaza, čišćenju sanacije klizišta, vodosnabdevanju, ispumpavanju vode i pružanju pomoći svake vrste kao uostalom i čitava Vlada Republike Srbije. Gospodine ministre Gašiću, građani Srbije su to veoma dobro prepoznali i oni će vam zaista zahvaliti što ste učinili u poplavama. Poštovani predsedavajući, dobro je što je Ministarstvo predložilo ove izmene i dopune zakona o odbrani, jer se i Zakon o odbrani, a i Vojska Srbije modernizuje u skladu sa sveukupnom modernizacijom naše zemlje koju je promovisao naš premijer u ekspozeu, kojeg je predstavio nama građanima Srbije 27.04. gospodnje 2014. godine. Pošto neki zaboravljaju samo u jednoj rečenici da napomenem, da je ovo najsveobuhvatniji, najbolji i najprecizniji i najveći ekspoze od svih prethodnih 72 ekspozea od 1805. godine, od prvog predsednika Vlade, gospodina Mateje Nenadovića, do danas. Vrlo dobro je, gospodine ministre što se ovim Predlogom zakona o odbrani, menjaju uočeni nedostaci u redovnoj primeni propisa i akata. Odlično je, poštovani narodni poslanici, što će ovaj zakon biti usaglašen sa promenama koje Vlada Republike Srbije uvodi u pravni sistem Republike Srbije, a u skladu sa modernizacijom Srbije, koja je promovisana, kako sam rekao 27.04.2014. godine, ovde u Narodnoj skupštini. Dobro je, gospodo narodni poslanici što se ovim zakonom definišu i pojmovi koji nisu bili uopšte definisani. Isto tako, vrlo dobro je poštovani predsedavajući što se ovim Zakonom o odbrani preciznije određuju i proširuju nadležnosti predsednika Republike Srbije u oblasti odbrane. Odlično je, gospodo narodni poslanici, što se menjaju i poboljšavaju članovi zakoni koji se odnose na nadležnost Vlade Republike Srbije u oblasti odbrane, a posebno naglašavam kada su u pitanju ovlašćenja Vlade Republike Srbije za usvajanje procesnih, vojnih i nevojnih izazova, rizika i pretnji po bezbednost naše otadžbine. Odlično je, gospodine ministre, što će se izmenama ovog Zakona preciznije urediti poslovi ovlašćenja Ministarstva odbrane Republike Srbije a predložena rešenja su usaglašena sa Zakonom o ministarstvima, sa Zakonom o planiranju i izgradnji, bar što se tiče onih članovi, što se tiče vojnih objekata. Vrlo dobro je što se ovim zakonom preciznije uređuju ovlašćenja Generalštaba Vojske Srbije za pripremu doktrinalnih dokumenata i dopune poslova u pogledu geotopografskog obezbeđenja. Odlično je što se preciznije određuju i uređuju bezbedonosno odbrambeni poslovi iz delokruga Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Vrlo dobro je, gospodine ministre, što Ministarstvo odbrane primenom ovog zakona uvodi evidenciju o poginulim, nestalim, zarobljenim i ubijenim pripadnicima oružanih snaga bivše SFRJ za period od 1991. do 15.05.1992. godine i evidenciju o nestalim pripadnicima Vojske Jugoslavije na teritoriji AP KiM 1998. i 1999. godine. Odlično je što se ovim zakonom preciznije određuju posebno dužnosti civilnih organa i postupaka o pripremanju sprovođenja planova odbrane iz delokruga njihove nadležnosti. Na kraju, gospodine ministre, ovih dana čuli smo nedobronamerne, tendenciozne a i danas ovde u Narodnoj skupštini i neistinite kritike na vaš račun. Verovali ili ne, poštovani građani Srbije, ali je istina, one dolaze od onih koji su doveli Vojsku Srbije na najniži nivo u svojoj bogatoj istoriji. Verovali ili ne, oni dolaze čak i od bivših ministara odbrane bivšeg režima. Niste vi, gospodine ministre Gašiću, nego bivši ministar u bivšoj Vladi, a sedi među nama, oštetili budžet Republike Srbije za 270 miliona na kursnim razlikama prilikom nabavke mobilnog sistema radio-relejnih veza preko „Jugohemije“, izveštaj državnog revizora, objavile „Večernje Novosti“ 18. jula 2012. godine, strana 17. Niste vi, gospodine ministre Gašiću, nego bivši ministar u bivšoj Vladi, a sedi danas ovde među nama, oštetili budžet Republike Srbije kada je platio nadogradnju softvera za VMA 850 hiljada evra, što je čak četiri puta više nego što je novi koštao. Niste vi, gospodine ministre Gašiću vojni, nego bivši ministar u bivšoj Vladi, a sedi danas ovde među nama, dodeljivali državne poslove od 156 miliona dinara svom najboljem prijatelju. Niste vi, gospodine ministre Gašiću, nego bivši ministar u bivšoj Vladi, a danas sedi u Skupštini ovde sa nama, od 2008. do 2007. potpisali nekoliko desetina ugovora. Niste vi, na kraju, gospodine ministre Gašiću, nego bivši ministar u bivšoj Vladi, a sedi među nama, veliki deo starešinskog kadra penzionisali u najboljim godinama, kada su bili uveliko radno sposobni i iskusni. To nije radila niti jedna vojska u istoriji ratovanja. Na samom kraju, dozvolite, gospodine ministre, da vam prenosim mišljenje većine građana Srbije da imate ogromnu podršku vi kao ministar, vojska i Ministarstvo odbrane Republike Srbije.

Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje prvo iz člana 96. Poslovnika? (Da) Reč ima narodni poslanik Dragan Šutanovac. Izvolite.

Molim vas, ako je neko uputio takvu molbu narodnom poslaniku koji se sprema da govori, molim vas da to više ne činite. Moram da kažem da kada slušam bivšeg ministra SAO Krajine, koji je tako isto narod u Krajni ubeđivao da nikada se neće desiti to što će se desiti, prosto mi suze naviru na oči i naravno da se tako to i desilo kada takvi ljudi imaju priliku da rukovode. Ovde nije bilo rukovođenja, ovde je više bilo… ali da se ne izražavam dalje. Gospodine ministre, ne bih želeo da ponovo otvorimo one teme koje nisu teme dnevnog reda. Niste mi dali odgovor, zbog čega ne znam, u važećem članu 2. Zakona o odbrani kaže se da odbrana Republike Srbije sprovodi se samostalno, a može se sprovoditi i u saradnji s drugim državama u okviru institucija sistema nacionalne odbrane itd. Zbog čega nije precizirano na koji način bi se ta saradnja sprovodila, ko bi bio nadležan, ko bi komandovao, ko bi vodio operativnu komandu, jer smo svedoci opšteg haosa u državi u vreme poplava, opšteg haosa o državi? Da nije vojska upala da pomogne, desio bi se Obrenovac na još nekim mestima. Podsećam samo da u tom haosu je čak jedan poslanik Skupštine Srbije bio šef kriznog štaba u Šapcu, a bio je u Šapcu možda prvi ili drugi put u životu.

Ne žuri mi se, ali ja vas molim da poštujete dostojanstvo Narodne skupštine i da govorite, po Poslovniku, o temi koja je na dnevnom redu. Izvolite. Zahvaljujem. Ako kažemo da postoje vojne i nevojne pretnje, ako je definisano jasno ko predlaže strategiju odbrane, odnosno Strategiju nacionalne bezbednosti i ko je usvaja, a nevojne pretnje i asimetričnim pretnjama smatramo terorizam, organizovani kriminal, ko predlaže Strategiju borbe protiv terorizma, korupcije i ko je usvaja? Zbog čega i ona nije inkorporirana kao deo sistema odbrane? Ovo vam govorim sa potpunim uverenjem da ste svesni da su neke vaše kolege učestvovale u ovim amandmanima, aktivni oficiri Vojske Srbije, što nije zabranjeno, jel tako, da se konsultujemo oko stvari koje su logične. S druge strane, gospodine pukovniče Nikoliću, koliko ja znam, vi niste bili tužilac nikada. Bili ste sudija Vrhovnog vojnog suda. Sada ste starešina Vojno-disciplinskog suda, gospodin ministar je malopre pogrešio. Gospodine Nikoliću, da mi kažete vi ili ministar, gde, u kom sistemu postoji mogućnost da se neko zbog disciplinskog prekršaja dovodi i gde se dovodi? Znači, ovde ste rekli da ovlašćena službena lica Vojne policije postupaju po zahtevu vojnog disciplinskog tužioca i predsednika, odnosno vas, za dovođenje. Tonema nigde. Dajte neko preduzeće da neki disciplinski prekršaj uradi i sada ga neko dovodi, pretpostavljam s lisicama, kao što se privode ove štonemaju kartu od 70 i nekoliko dinara. Takođe, ja sam ubeđen, član 20. stav 2. Ustava Republike Srbije koji propisuje da se dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može smanjivati. Pređašnjim zakonom je definisano ko može, a ko ne može biti član političke organizacije. Vi sada smanjujete dostignuti nivo ljudskih prava u okviru Ministarstva odbrane. Dovodite u situaciju državne službenike koji rade u Ministarstvu odbrane da imaju više ljudskih prava u odnosu na vojne nameštenike i na vojne službenike. To, naprosto, ne može. To je stvar koja ne sme da se dešava, jer u suprotnom ja sam duboko ubeđen da će doći do procesa pred Ustavnim sudom koji će da razmatra ovu stvar. Ja razumem, gospodine Gašiću, kada vi kažete da ste vi razgovarali sa oficirima i oni su vam to rekli, ali ne treba Zakon o Vojsci da uređuje sama Vojska. Znate, često se govori – Vojska se reformisala. Ne, Vojska se nije reformisala. Civilna vlast reformiše vojsku i daje strategijske poteze koje treba da omoguće da se vojska adekvatno pripremi za odbranu zemlje… Kako vaše vreme tako brzo prođe, gospodine Bečiću? Hvala. Zahvaljujem, gospodine Šutanovac.

Nismo rekli da je sistem donosio ovaj zakon i da su vojna lica pisala… Pitali smo sve u javnoj raspravi šta misle o zakonu. Državni službenici nisu profesionalni pripadnici Vojske Srbije, jesu oficiri, podoficiri, vojni službenici i profesionalni vojnici. Malopre sa strane opozicije je rečeno – pa ne mogu samo vojna lica da im bude uskraćeno da budu pripadnici neke političke organizacije, a sada kažete – pa ne valja što se sada to širi i uskraćuju se ta prava, tako da morate da izaberete šta je to. Drugo, član 2, kada su vanredne situacije u pitanju i taj član se odnosi pre svega na saradnju sa zemljama u okruženju kada su vanredne situacije u pitanju. Vi znate da je komandant Štaba za vanredne situacije predsednik Vlade, tako da eto odgovora i na to pitanje koje ste mi postavili. Zahvaljujem. Razumem to što mislite, gospodine Šutanovac, ali ja bih mogao da vam poklonim jednu knjigu, a to je Poslovnik i Zbirka propisa, gde imamo i Poslovnik o radu Narodne skupštine.

Gospodine Šutanovac pre nego što razmotrim mogućnost da li imate pravo na repliku, ja imam pre vas ljude koji su se javili i imaju pre vas mogućnost da dobiju repliku, tako da morate biti strpljivi, na vaše izlaganje, gospodine Šutanovac, morate biti strpljivi i sačekati. Vrlo dobro to znate da po Poslovniku nemate pravo, jer niste ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe, nažalost, tako da ćete morati drugi put da odgovorite Draganu Šutanovcu. Gospodin Zoran Babić ima reč, pravo na repliku. Izvolite. Na vaše izlaganje, pomenuta je stranka. Dozvolite da objasnim, gospodine predsedavajući. Prepoznao sam se u rečima gospodina Šutanovca, ja sam taj narodni poslanik. Ne znam zbog čega gospodine Šutanovac ne sme da pomene ime i prezime, nemamo problem ovde da pričamo o imenima i prezimenima, koji je nekoliko sati, jedan kratak vremenski period bio šef kriznog štaba u Šapcu. Nisam bio srećan tih nekoliko sati, bio sam smrtno uplašen, ali ne bih bio to da su ljudi koje ste vi podržavali i vi postavili u Šapcu i za gradonačelnika, pa redom, ponašali se kao da idemo na Savu na pecanje i na kupanje, a ne da je Sava u tom trenutku, koja je nailazila, imala nivo metar iznad istorijskog maksimuma. Ja sam zahvalan zato što sam tih sati, tih dana bio i čast mi je bila što sam bio deo tima gospodina Dikovića, pomagao koliko sam mogao i umeo, ali osnovno pitanje - a gde ste vi bili? Gde ste vi bili kada je gospodin Vučić spašavao decu iz smetova u Feketiću? Gde ste vi bili kada je hiljade i hiljade ljudi spašavalo i Obrenovac i Šabac i Krupanj i sve one ostale opštine i gradove koji su bili napadnuti? Da li ste bili zauzeti tvitovanjem ili zanimljivim sastancima sa tajkunima na Kopaoniku? Gde ste vi bili? Koji doprinos ste dali? Da, bio sam, ali mnogo češće u Šapcu nego tih jedan ili dva puta. Šta su uradili vaši ljudi u Šapcu? Igrali preferans, pasijans igrali na računarima i nisu imali dve lopate, a spašavali grad. Šta bi bilo da se nije uključio gospodin Diković i vojnički komandovao odbranom 25 kilometara Čevrentije i bedema kod Silosa u Šapcu? Mnogo bi bilo lakše da ste se vi manuli društvenih mreža, a uhvatili lopate, peska i džakova i pomogli u tom poslu.

Imamo vremena. Gospodine Gašiću, govorim o članu 2. koji kaže – odbrana Republike Srbije za vreme vanredne situacije sprovodi se samostalno, a može se sprovoditi i u saradnji sa drugim državama. Dakle, ne pričamo o vanrednim situacijama. Ako smo imali haos u vanrednim situacijama, imate li ideju kako bi izgledalo da sada neka druga država sa svojom vojskom uđe u Srbiju da nam pomogne oko nečega, a nismo definisali u zakonu ko bi rukovodio na koji način, gde bi se potčinili, kako, osim ako nije ideja, evo, general Lacković vam suflira, možda će biti ideja da to bude neki podzakonski akt, pa ćemo nešto da uradimo kao manje važno. Druga stvar, nisam ja pomešao, gospodine ministre, znam odlično ko su državni službenici, ko su vojni nameštenici i vojni službenici. Ali, isto tako znam da u vašoj kuli gde sedite, a čujem da se selite sada u stari Generalštab, tamo će vam biti izgleda prijatnije, tako se priča, znači, tamo u istim kancelarijama sede državni službenici i vojni nameštenici zajedno i rade gotovo identičan posao. Jedni imaju ispoštovana svoja ljudska prava da se angažuju politički, da budu članovi, ne moraju da se angažuju, a drugi nemaju. Znam da je to vama smešno. Vidim da se i državni sekretar smeje. Ali, ja mislim da je to veoma važna stvar. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, da li možemo, gospodine Šutanovac, da u ovoj Skupštini pričate sa mnogim, a da ne bude rekla - kazala? Da li možemo da pričamo o nečemu a da nisu – rekao mi ovaj ili rekao mi onaj, kao što se dešava oko Zaštitnika građana? Ne može. Da li ima opremu za to, gospodine Šutanovac? Nema. Da li ima uslova da Ministarstvo odbrane pređe u stari Generalštab? Gospodine Šutanovac, kao što se vaš predsednik stranke, vajni, pre neki dan oglasio o Zakonu o radu, tako vi danas napadate zakon koji mi ne menjamo, koji ste vi doneli. Član 2. stav 4. je nešto što je u starom zakonu i što mi ne menjamo. Vi sada tražite da vam objasnim nešto što ste vi napisali i vi ga napadate. Ne razumem, ne znam šta da vam odgovorim? Šta ste vi planirali kada ste doneli član 2. stav 4, gde kažete- odbrana Republike Srbije sprovodi se samostalno, a može se sprovoditi i u saradnji sa drugim državama u okviru institucija sistema nacionalne, regionalne i globalne bezbednosti. Hajde, prosvetlite nas, kažite nam šta ste mislili, ko će da komanduje, a meni nije problem da vam odgovorim kako se i šta se mislilo u ovom članu, šta ste vi tada mislili, pošto sad napadate član koji ste vi doneli, a koji mi ne menjamo. Čitav dan na rekla – kazala moram da odgovaram, objašnjavam. Ništa general Lacković ne suflira van onoga što piše u papirima.

Voleo bih da imaju pravo i oni da mogu da vam odgovore na mnoge stvari. Sigurno je da bi mnogo stručnije od mene odgovorili i pukovnik Nikolić i general Lacković i general Zrnić i svi koji su danas ovde sa mnom. Ne možete svaki put kada se prepoznate ili kada mislite da ste se prepoznali da govorite i ne možete svaki put kada budete pomenuti da govorite.

Jeste da kršim Poslovnik, jer omogućavam da vi danas pravite od Narodne skupštine i od ove sednice nešto što ne bi trebalo da bude. Pričamo o zakonu. I sve ove stvari koje pričamo su zakonske. Šta je problem? Vama sufliram da promenite, da poboljšate. Ja sam izdao naređenje 2011. godine da se pristupi izmeni i dopuni Zakona o vojsci i Zakona o odbrani. To nije problem. Gospodine Gašiću, da vas pitam jednu stvar. Vi ste kao ministar odbrane obavezani i Ustavom, pretpostavljam, da mi kažete da li su građani Kosova građani Srbije? Jesu. Da li ovaj uređaj može da prisluškuje naše građane? To ću da vas pitam posle, ne moramo sada sve ovde. Znači, pričam o nečemu o čemu očigledno znate manje od mene, a imate pretenziju da me ubedite da ja ne znam. Treća stvar, apropo rekla kazala, pričali ste danas o tome kako smo mi nešto sa Zaštitnikom građana, kako smo mi napravili celu aferu, kako smo mi to u medijima, žuti, naduvali. O čemu pričate gospodine? Rekli ste da ćete poneti papire da pokažete da smo mi umešani u to. Znači, to je rekla kazala. Ako nije, izvinjavam se. Ja vam govorim, čoveče, o stvarima koje su važne za državu, suštinski važne, a vi meni sve to svedete na to rekla kazala. Pa, ne, recite mi samo, dajte taj papir na kome se vidi da imamo ikakve veze sa time šta radi Ombdusman Janković. Malopre ste rekli da ćete dati papire. Dajte jedan papir u javnosti i da konačno stavimo tačku da smo mi najveći zaverenici koji čiste put pred Vučićem. Šta vam to znači? Potpuno besmisleno. Hvala.

Ovde se ljudima baca da budu u paranoji. Ovo sada što smo čuli je nešto neverovatno i sada saznajemo da neko može da nas prisluškuje kako god hoće i to nam kaže bivši ministar odbrane, kao i da su u to vreme kupljeni neki uređaji.

Tada se Zaštitnik građana nije ni jednom oglasio.

Molim vas, gospodine Gašiću, vi ste tu, a i vas gospodine predsedavajući, da opomenete takve poslanike zato što šire paniku u narodu. Nije normalno šta se radi. Pogledajte šta sve ovde preživljavamo, a vas, gospodine Gašiću, molim da odgovorite da li je u to vreme neko zaista prisluškivao građane? Zahvaljujem, gospodine Đukanoviću. Smatram da nisam prekršio Poslovnik, ali sam, takođe, kao i vi, kao građanin, kao član Odbora za kontrolu službi bezbednosti, zabrinut, jer sada vidim da postoji mogućnost da neko više zna od nas da se nešto može desiti što mi ne znamo. Dame i gospodo narodni poslanici, čuli ste svi da neko više zna o prisluškivanju građana od mene. Drago mi je zbog tog priznanja.

Neka o tome raspravljaju tužioci, ali sam spreman, samo da ne ugrozim šta je vojna tajna i šta je tajna, taj uređaj stoji i nije nikada stavljen u upotrebu. To je istina u ovom trenutku.

Gospodine Šutanovac, ja ne vidim gospodina Đukanovića u sistemu.

Gospodine Martinoviću, molim vas, prijavite se ponovo.

Gospodin Šutanovac je po svom dobrom običaju nervozan, govori kafanskim rečnikom, mislim da ste trebali na to da ga upozorite zato što se pre svega krajnje neumesno izražavao o profesoru doktoru Marku Atlagiću, rekavši za njega da je bio nekakav ministar u SAO Krajini. Što se mene lično tiče, ponosan sam što sam kolega sa gospodinom Atlagićem, koji je bio jedan od onih Srba, zahvaljujući čijoj aktivnosti je sprečeno da se u srpskoj Krajini ponovi 1941. godina. Što se tiče pitanja koja su postavljena danas ministru odbrane, ja ću se osvrnuti samo na neka od njih. Oni koji pitaju koliko košta vojna parada, ne pitaju to zato što njih zaista zanima cifarski koliko to iznosi, oni pitaju koliko košta vojna parada zato što ne smeju javno da kažu da su protiv vojne parade, zato što su bili protiv toga da Vojska Srbije posle dugo godina pokaže stanje svoje borbene gotovosti i zato što ne smeju javno da kažu da su protiv toga da toj vojnoj paradi prisustvuje predsednik Ruske Federacije Vladimir Vladimirović Putin, pa zbog straha od toga, pitaju koliko to košta. Ja mogu odmah da vam kažem da to košta mnogo manje nego sve ove malverzacije i mahinacije na koje su ukazivale moje kolege, a u koje je bio umešan, i to do guše umešan, i gospodin Šutanovac. Što se tiče Zaštitnika građana i tajnih dokumenata, odnosno dokumenata koji nose oznaku tajnosti, ono što poslanici bivšeg režima uporno pokušavaju da sakriju od građana, to je sledeće: Zaštitnik građana je državni organ kao i svi drugi državni organi; deo je pravnog sistema Republike Srbije; na njega se odnose svi zakoni koji se odnose i na sve druge državne organe, uključujući, kao što je lepo objasnio i ministar Gašić, i Zakonik o krivičnom postupku. Zaštitnik građana nije nepogrešiv. Koliko ja znam, u današnjem svetu postoji samo jedan čovek za koga jedan deo čovečanstva misli da je nepogrešiv, a to je poglavar Rimokatoličke crkve. Ta dogma je ustanovljena 1870. godine, na tzv. Prvom vatikanskom koncilu, kada je usvojena dogma o tome da Papa ne može da pogreši kada govori o verskim pitanjima „eks katedra“ Svi drugi ljudi su, koliko ja znam, u mogućnosti da pogreše, pa i Zaštitnik građana. Ono što poslanici bivšeg režima takođe pokušavaju da sakriju od građana, to je da Zaštitnik građana ne može da dođe u bilo koji organ uprave, ni u Ministarstvo odbrane, ni u VBA i da kaže – dajte mi sve papire na uvid, ja sam došao u nekakvu preventivnu kontrolu. Postoji Zakon o Zaštitniku građana koji reguliše proceduru po kojoj postupa Zaštitnik građana. Zaštitnik građana i sam naziv mu kaže – štiti građane od tzv. loše uprave i on postupa po pritužbama građana na rad organa uprave. On nema pravo da vrši generalnu kontrolu svih dokumenata koje poseduje Ministarstvo odbrane i svih dokumenata koje poseduje VBA, a posebno ne onih koje nose oznaku da su poverljiva ili da su strogo poverljivi. Tu je stvar potpuno jasna. Što se tiče tajnih dokumenata, mene prosto čudi da poslanici bivšeg režima od kojih su neki bili i ministri, od kojih su neki vedrili i oblačili Srbijom godinama unazad, ne znaju da na primer Velika Britanija i dan danas ima tajne dokumente iz Drugog svetskog rata i neće da ih obelodani. Nema tog zaštitnika građana u Velikoj Britaniji ili bilo gde na kugli zemaljskoj koji može da natera Ministarstvo odbrane ili Ministarstvo inostranih poslova Velike Britanije da otkriju određene dokumente iz Drugog svetskog rata. Vi ste imali jednu britansku tajnu službu Special Operations Executive koja je imala direktnu ulogu u tome da Velika Britanija 1943. godine, njena zvanična spoljna politika umesto da nastavi da podržava pokret Draže Mihajlovića pređe na stranu partizana. Ti dokumenti su tajni i nikome u Velikoj Britaniji ne pada na pamet da o tome priča. Zašto? Zato što se smatra da je to u državnom interesu. Samo je u Srbiji moguće da neko smatra da je u državnom interesu da na izvol'te date sve dokumente koji nose oznaku poverljivo, vojna tajna, vojna tajna interno, ili strogo poverljivo. Ovde je bivši ministar odbrane pričao onako podrugljivo na sebi svojstven način o tome kako je neko privodio nekog u disciplinskom postupku. Hajde malo da se podsetimo, izvinite, ko je privodio na onako bestijalan način Slobodana Miloševića, bez bilo kakvog pravnog osnova? Kako je general Zdravko Tolimir preko noći iz Srbije završio u Republici Srpskoj, da bi se utvrdilo da nije uhapšen u Srbiji, nego da je navodno uhapšen u Republici Srpskoj? Čovek koji je teško bolestan, koji je čamcem prebačen preko Drine. I ti isti danas… Šta je sa braćom Banović, koja su onako brutalno pretučena? Šta je sa mnogim drugim slučajevima u kojima je učestvovao bivši režim, a da nije imao pravnog osnova za takvo postupanje? Što se tiče prisluškivanja, meni je drago da je Demokratska stranka i ova Socijaldemokratska stranka, da su se one vratile svojim komunističkim korenima. Komunisti su, znate, jako voleli da jedni druge optužuju za prisluškivanje. Ja sad ne znam da li je Šutanovac ili Marko Đurišić, ko je sad ovde Aleksandar Ranković, a koJosip Broz Tito? Ja im savetujem da zamole novu predsednicu Hrvatske, Kolindu Grabar Kitarović da im omogući da na Brionima organizuje novi plenum, pa da se dogovore koje tu koga prisluškivao. Da vas podsetim, Ranković je pao i izgubio sve državne funkcije 1966. godine, na Brionskom plenumu Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, zato što je bio optužen od strane Tita i njegove vrhuške da je navodno prisluškivao Josipa Broza. To je omiljena tema u ovim strankama komunističke orijentacije, pa bi bilo dobro da se organizuje neki novi plenum i da se dogovore ko je tu koga prisluškivao.

Ovde je bivši ministar odbrane rekao – pokažite nam papir.

Čuj, prisluškujemo lidere opozicije koja sve skupa daj bože da sada kada bi se raspisali izbori, bi prebacila 5%

Želim da vam se zahvalim i da ponovim ono što je rekao gospodin Marijan Rističević, što ste svojom aktivnošću uspeli da održite visok nivo poverenja u Vojsku Srbije koja ima gotovo isti stepen poverenje u narodu kao i SPC, hvala vam na tome. Nastavite sa daljim reformama u vojsci. Srbija je potrebna snažna i dobro organizovana vojska.

Zanima me da li je uvaženi kolega koji je pričao pre mene se i dalje stidi svoje prošlosti radikalne, ili i dalje ima isti stav prema naprednoj stranci o kojoj je govorio dok je bio u radikalima, bezmalo više meseci kada je prešao nakon toga u SNS? Ni jednog momenta gospodo oficiri, pre svega, gospodine ministre, nisam rekao da je VBA prisluškivala. Rekao sam da može. I ne samo to, pošto je u raspravi u parlamentu to dosta nizak nivo ako mi svedemo aktivnosti jedne agencije samo na tajnu kontrolu telefonskih razgovora. U zakonu o BIA smo definisali tačno koje su mere i praćenje, i tajno snimanje i razne stvari koje postoje kao mogućnost. Da li postoji mogućnost – postoji. Da li jeste – ja to ne mogu da kažem, niti tvrdim, niti želim da pomislim da jeste. Ali, način na koji se danas raspravlja o nečemu što nije tačka dnevnog reda ukazuje da postoji problem. Da li je stvar dima i vatre, ali definitivno postoji problem i mislim da će i vama i svima nama biti mnogo lakše da što pre taj problem razrešimo, da ga stavimo ad akta. Ali, ne možemo tako što će se pričati ovde da DS nije stranka, što bi VBA nas pratila itd. te manire smo videli ranije i verujem da ih više nema, ali što bi mi sada na poverenje. Gospodine ministre, mi smo podneli nekih 20 i više amandmana. Nemamo ništa protiv protiv ovih zakona, naprotiv ako uvažite naše amandmane i pokažate fleksibilnost, a kažem da znate, amandmane su pisali ljudi koji su stručni, čak i više činova od vaših kolega koji su danas ovde, od svih zajedno, možemo da podržimo zakon. Ako ne uvažite, žao mi je. To ćemo u raspravi u pojedinostima. Time zatvaramo krug repliki.

Evo, ja ću vam pročitati današnju izjavu Borka Stefanovića, šefa poslaničke grupe DS, koji kaže – DS treba da ide više ulevo i da bude stranka koja propagira socijalnu pravdu, borbu malog čoveka protiv krupnog kapitala, nešto poput grčke Sirize.

Bilo bi dobro da to gospodin Šutanovac objasni. Što se tiče moje političke prošlosti, gospodine Šutanovac, reći ću vam sledeću stvar. Molim vas, gospodine Šutanovac, vas su pažljivo slušali dok ste obrazlagali repliku. Dozvolite da završi gospodin Martinović, pa zatvaramo krug replika i završavamo sednicu. Dakle, pošto je gospodin Šutanovac pominjao moju političku prošlost, 2003. godine, gospodine Šutanovac, nadam se da se vi toga sećate, Vojislav Šešelj je rekao da on odlazi u Hag da pobedi Haški tribunal, a da ostavlja nama da pobedimo dosmanlijski režim.

To je jedan od razloga zašto sam ja napustio SRS.

Zahvaljujem, gospodine Martinoviću. Gospodine Bečiću, dame i gospodo narodni poslanici, povređen je član 107, a u pitanju je dostojanstvo Narodne skupštine, iz prostog razloga što ste dozvolili gospodinu Martinoviću da vređa sve članove i članice DS, sa jedne strane. S druge strane, ukoliko se on stidi antifašističke istorije Srbije Vi želite da zloupotrebite Poslovnik, da iskoristite pravo po povredi Poslovnika za repliku, a to vam neću dozvoliti. Dame i gospodo narodni poslanici, kao što sam malo pre pričao o pričama rekla-kazala, pa izađe neko bez i malo odgovornosti i optuži vojsku za ovo i za ono, te nećemo ovo, te nećemo da sarađujemo sa onima, tako isto i vlada iz lada ili vlada iz hlada može da kritikuje i da daje neka svoja rešenja. No, meni je jako drago da je jedan vrhunski pravni stručnjak potvrdio moje činjenice danas na pravno valjani način i jako sam zadovoljan današnjom raspravom. Zahvaljujem se svim mojim saradnicima i zahvaljujem se svima vama na vremenu koje smo danas proveli ovde i raspravljali o za Vojsku Srbije i Ministarstvo odbrane jako važnim zakonima. Još jednom veliko hvala. Zahvaljujem, gospodine Gašiću.